kolegice i kolege, evo, stanka je gotova i nastavljamo sa radom pa će u ime Kluba zastupnika SDSS-a sada govoriti poštovani zastupnik Milorad Pupovac,

Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva financija. Ovaj Zakon regulira tehničke pretpostavke, tehničke okolnosti, tehničke uvjete, prilagodbe prelaska sa nacionalne valute, hrvatske kune na euro. Dakle u njemu je čitav niz važnih tehničkih pretpostavki koje su s jedne strane obavezne, a s druge strane iznimno značajne za, ne samo svakog našeg građanina, svaku našu tvrtku, svaku našu ustanovu, svakog poslovnoga subjekta i u tom smislu on ima prvenstveno tehnički karakter provedbenog zakona. Međutim, za sve nas one koji smo raspravljali ili one koji će raspravljati, osim ovih tehničkih pretpostavki, uvijek se postavlja pitanje prednosti i nedostataka uvođenja eura. Teme o kojoj raspravljamo od momenta kada smo potpisivanjem ugovora o pristupanju EU, a i prije toga raspravljali bezbroj puta i postoje dvije škole, jedna koja je za euro, jedna koja je protiv, jedna koja je za očuvanje nacionalne valute, druga koja je za njezino zadržavanje kao mehanizma kojim se može povoljno djelovati na uvjete naših gospodarstva na širem financijskom tržištu ili zaštite našeg gospodarstva u okolnostima djelovanja drugih gospodarstava uključujući i financijsko tržište i škola koja naravno, zagovara prednosti integracije u euru.

To je pitanje stabilnosti cijena. Naročito u ovim okolnostima izrazite nestabilnosti cijena kakve svjedočimo zbog okolnosti porasta cijena energenata ili krize dostave energenata i ne samo to nego i prije rata u Ukrajini, dakle u vrijeme pandemije, kriza dostavljanja određene vrste roba i porasta koja je stvorena u okolnostima ograničavanja komunikacije u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni su uzrokovale nagle porasti cijene građevinskog materijala i ne samo građevinskog materijala nego i svih drugih vrsta materijala. Dakle, ta činjenica sigurno ide u prilog uvođenja eura. Jeftiniji uvjeti kupovanja i prodavanja i participacije na tržištu roba i novca je sasvim sigurno za privredne subjekte mnogo povoljnija ako imamo euro nego ukoliko ga nemamo. Poboljšanje gospodarskog rasta i stabilnosti se navodi kao jedan od razloga, a to je ujedno i mjesto gdje ima najviše sporenja da li euro to donosi ili ne donosi, za razliku od ona prva dva gdje su sporenja znatno manja. O tome ću nešto reći više kad budem govorio o nedostacima. Veća integriranost u financijsko tržište novca i općenito financijskog tržište, to je istina. Dakle s eurom kao valutom koja pokriva golemo područje većega dijela zemalja članica EU sa intencijom da bude snažna i konkurentna monetarna unija u odnosu na druge valute u svijetu, to je sasvim sigurno da integracija u takav monetarni sistem omogućava i veću integriranost našeg gospodarstva i našeg društva u financijsko tržište. Porast investicija, naravno da sam po sebi može to donijeti, ali kao što vidimo, postoji čitav niz drugih faktori koji na to mogu utjecati, koji su nefinancijske prirode, koje su neekonomske prirode, kao što su okolnosti kriza različite vrste uključujući krize koje donose ratni sukobi, koji donose konfrontacije globalnih razmjera. A povoljniji uvjeti kreditiranja. To je nešto što će rijetko tko osporavati kad je posrijedi uvođenje eura, to je sasvim sigurno i za, ne samo za gospodarstvo i za privredne subjekte, nego je to i za naše građane i svi znamo da su uvjeti kreditiranja kod nas bili takvi da smo trpili goleme razlike u odnosu na druge zemlje u EU. Pouzdanije čuvanje depozita u bankama. Da, što se tiče interesa banaka i sigurnosti bankovnog poslovanja i očuvanja depozita, to je tako, za sada je tako. Ukoliko smo uvjereni u to da će cjelokupan koncept kojemu pristupamo imati dužu trajnost nego što se u nekim momentima čini. Zadnje i veoma važno jeste pristupanje Europskom mehanizmu stabilnosti. To je mehanizam, kao što je ovdje više puta rečeno, koji bi trebao nadoknaditi razlike u razvijenosti, razlike u nizu parametara koje postoje među zemljama EU. Taj mehanizam je važan i on predstavlja prednost i predstavljat će prednost i za hrvatsko gospodarstvo, samo je pitanje da li je dovoljno. I sad tu prelazimo na elemente koji se tiču nedostataka. Nedostataka koji su djelomično monetarne prirode, a djelomično su nemonetarne prirode, pa i bazično nemonetarne prirode na koje one monetarne politike Europske centralne banke i ključnih država unutar EU može značajnije utjecati u negativnom, a može utjecati u pozitivnom smislu te riječi. Prije svega, to je u pitanju neujednačenost stupnja razvijenosti na području Eurozone. Dakle stupanj koji nažalost se ne smanjuje nego se u nekim slučajevima povećava. U nekim slučajevima se smanjuje U nekim zemljama se smanjuje po nizu parametara, ali u nekim slučajevima, to je prostor jugoistoka Europe, odnosno južne Europe gdje se to još uvijek ne smanjuje. Nećemo navoditi primjer Grčke i rješavanja njezinog duga jer to nije dobar primjer, nije ni ohrabrujuć za naše prilike, ali predstavlja jedan od mogućih primjer koji pokazuju do čega može dovesti stupanj neujednačene razvijenosti na, unutar područja Eurozone odnosno unutar područja EU. Neujednačeno kretanje radne snage, neujednačeni poslovni ciklusi koji međusobno nisu sinkronizirani, važni elementi koji mogu izazvati nedostatke kod uvođenja eura. Deficit i dugovi kod slabije razvijenih, s jedne strane, a s druge strane, višak kod onih koji su jače razvijeni i koji su najrazvijeniji unutar EU i to je vjerojatno centralni nedostatak, središnji nedostatak, kojem prigovaraju mnoge zemlje unutar EU. Za to bi trebao Europski mehanizam stabilnosti napraviti korekcije, ali on još uvijek nije dovoljno efikasan u tom pogledu, s jedne strane, a s druge strane, odnosi moći koji još uvijek djeluju unutar EU na koje treba utjecati što je moguće više da oni koji su jači i snažniji ekonomski, politički, izbjegavaju nacionalne koordinacije proračunske, što nerazvijeniji zemlje dovodi u otežan položaj. To su sve stvari zbog kojih trebamo razmišljati kako i na koji način političkim sredstvima i gospodarskim sredstvima RH što je moguće više, njezino društvo u gospodarskom smislu i njezino društvo u razvojnom smislu dovesti u povoljniji položaj u odnosu prema drugim zemljama.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Obično u hrvatskoj javnosti, kad se govori o uvođenju eura slušamo cost benefit analize i pri tome treba reći da rijetko se mogu čuti komentari o vrlo realnim rizicima koji postoje nakon što Hrvatska postaje dijelom Eurozone. Ja ću malo o tome uvodno govoriti. Dakle u jednoj prošloj raspravi ovdje u Saboru je guverner Vujčić izjavio da samo uvođenje eura je zapravo jedna reformska mjera. Pitao sam ga da li je ovo zamjena za reforme koje se ne provode, prije svega strukturne reforme gdje Hrvatska zaostaje zapravo za drugim zemljama i godinama se nužne te promjene odgađaju. I on je u odgovoru rekao da euro kao nova valuta zapravo unosi taj neki reformski efekt. Ne slažem se s tim, dakle ne može sama valuta, pogotovo naglo i preko noći promijeniti uvjete poslovanja. Dakle, mnogim ekonomija, a to iskustvo pokazuje zadnjih 20 godina, je euro više kao omča oko vrata nego uzročnik gospodarskog rasta. Dakle analiza je takva da nema sumnje da služi jakim ekonomijama, prije svega zemlje poput Njemačke, Nizozemske, Austrije i druge, to nije sporno. Tu je priča puno drugačija. Dakle, to je prva konstatacija da ono što se najavljivalo prije 20 godina kad se ovaj veliki, rekao bih, eksperiment uvodio nije ispunjeno obećanje da će doći do konvergencije i veće produktivnosti u siromašnijim članicama Eurozone. To se nije dogodilo jer je ta razlika i dalje vrlo velika, dan danas. Drugo, treba upozoriti na velike financijske interese, pa i da ne kažem, neodgovorno ponašanje određenih fondova i banaka unutar Eurozone. Dakle moramo bit svjesni, kad se Grčka spašavala u tom poznatom bailout fondu, na kraju, mislim da je računica bila kod bivše njemačke kancelarke Merkel da ne smije Grčka napustiti Eurozonu jer vlasnici grčkog duga, grčkih obveznica su francuske i njemačke banke i one bi zapravo, ne bi preživjeli taj šok da Grčka napusti Eurozonu i zato se trebalo skupiti milijarde i milijarde da se tu zemlju spasi i slovačka Vlada je pala, pala u tom trenutku jer nije htjela sudjelovati u toj odluci. To je dovelo do pada jedne vlade koja nije vidjela potrebe da ona sudjeluje u spašavanju Grčke, a danas sutra se mogu itekako iste krize ponoviti ne samo sa Grčkom, nego sa drugim zemljama. Međutim, postavio bih jedno pitanje ministru vezano za prinos na hrvatske obveznice u roku od 10 godina. Dakle, sa dospijećem od 10 godina.

Sad je već na 2% To je ogroman skok, ogroman skok u prinosu hrvatskih obveznica, pa se postavlja pitanje zbog čega se to događa jer to su u puno većim zemljama od nas ozbiljni potresi. Dakle, postavlja se pitanje koji su uzroci toga i koji su glavni interesi u pozadini. Dakle, podsjeti ću na politiku Europske centralne banke, Središnje banke u Frankfurtu vezano za prijašnje financijske krize prije 10 godina koja je zapravo uzrokovala veliku recesiju u ovim zemljama. Dakle, prilično naglo je Europska središnja banka popustila i odustala od politike čvrste valute. Dakle, deficiti u tim zemljama su naglo porasli, naglo se zaboravilo na Mastriški kriterij koliko smije biti javni dug, koliko smije biti godišnji deficit proračuna i slično. Dakle, vidimo da ova načela koja vrijede i koje treba Hrvatska ispuniti ove uvjete brzo se zaborave kad se dogodi nešto izvanredno, a zapravo samo je pitanje vremena kada će se dogoditi sljedeći šok ili recesija u Europi. Već se zapravo i događa. Dakle, u kontekstu svjetske ekonomije Europa gubi utrku.

Zapravo mnoge članice se nalaze stalno u nekoj vrsti dugotrajnoj recesiji. Dakle, tu ima jako puno rizika, a to se na pravi način ne prikazuje hrvatskoj javnosti. Ne prikazuje se.

I zato nije slučajno da neke zemlje koje su puno sličnije nama nego Nizozemska i Njemačka poput Poljske, Češke, Mađarske ne žure u euro zonu. Nije to slučajno. Dakle, svjesni su da nisu spremni, da nisu u stanju da imaju velike koristi od toga i odgađaju pristupanja, imaju svoje razloge. Pa se postavlja pitanje zašto Vlada naša Andreja Plenkovića toliko inzistira da već sljedeće godine usvojimo euro? Dakle čemu žurba? Jer po svemu nismo proveli ono što je potrebno da naša ekonomija bude manje ranjiva, da bude zaista konkurentna prije svega od javne uprave da ne govorim o zdravstvenom sustavu, mirovinskom sustavu i slično. Dakle, te nužne promjene koje nužno Vlada mora i morala je već provesti ne provodi, nego nudi uvođenje eura kako ja to vidim kao neku vrstu zamjene za ono što nije učinila do sada. I mislim da će dogodit se vrlo brzo jedno otrežnjenje, jedno otrežnjenje naših ljudi kad vide da zapravo ništa naglo se nije promijenilo. Eventualno naši političari mogu, možda, možda imati korist od toga jer u nekim prilikama i uvjetima će im biti lakše se zaduživati nego inače da je Hrvatska izvan. Hrvatska kao zemlja bojim se nije spremna i nije u stanju izvući veliku korist od ovoga. Zato apeliramo u Domovinskom pokretu da se još jednom razmisli o timingu uvođenja zajedničke valute. Dakle, ovo govorim ne sa nekim emocijama naročito prema našoj hrvatskoj kuni, nego govorim čisto racionalno, ekonomski, analitički mislim da smo daleko od toga da možemo bolje prosperirati unutar euro zona nego izvan. Još jedna stvar. Veliki pritisak se vrši na ostale zemlje prije svega od strane Njemačke na tzv. harmonizaciju porezne i fiskalne politike. Ministar Marić sigurno to dobro poznaje. To su europske rasprave, a to znači na duži rok opet manja sloboda i manji prostor, sužen prostor odlučivanje za pojedine članice jer će se nametati pritisak od velikih da se uskladimo sa njima. Do sada nismo u toj mjeri izloženi takvim pritiscima jer nismo postali članicom euro zone. Dakle, o tome treba voditi računa. Danas sutra, Hrvatska je prilično mala zemlja u odnosu na neke druge. Koliko ćemo mi zaista smjeti odlučivati o vlastitoj poreznoj politici, o fiskalnoj politici i slično. Dakle, kako zemlje poput naše koju smo nedavno ušli u EU možemo u toj tvorevini izvući ipak neke prednosti. To nije jednostavno, još se nismo suočili na pravi način sa naslijeđem socijalizma. Naše navike ostaju iste na žalost i bojim se da ova promjena neće uzrokovati prave promjene koje su nam potrebne. Hvala.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Najprije bih rekao da HSS kao stranka pozdravlja uvođenje, napokon uvođenje eura i ne smatramo da je loš datum. Smatramo da kasnimo u toj cijeloj priči. Kasnimo zbog toga jer cijela Hrvatska kasni sa svim integracijama koje smo željeli i kojima je sam cilj bio još tamo pri prvom onom referendumu oko samostalnosti Hrvatske. Uz to je išla i želja, velika želja, nije bilo referenduma, referendum je došao kasnije ali velika želja za ujedinjenom Europom. Sjećamo se svi, a vjerujem da se kolega Škoro da se sjeća njegovog pokojnog kolege Tomislava Ivčića i pjesme o Europi. Želimo biti jedna od europskih zvjezdica na toj zastavi, a to je pjesma iz 1991. E sad, mnogi su tu skeptični da li je vrijeme, da li je ovo, da li smo spremni, da li ćemo izgubiti suverenitet kojeg kao imamo a ministar Marić vjerojatno zna više. No, ja ću govoriti ono što znam osobno iz osobnog iskustva i svi oni koji su stariji od 50 godina se isto tako sjećaju jako dobro. Da nam je netko 1991. ili '92. ili '93. ponudio da uđemo u zonu njemačke marke mislim da uopće ne bi bilo rasprave oko toga, jer su sve cijene bile u markama, bila je divlja inflacija tadašnjeg hrvatskog dinara. I uopće se nije računalo više u dinarima ništa. Cijene su, dakle govorim o vremenu, vremenu nekakve polusive ili sive ekonomije ispravite me. Mislim da se slažete. Cijene svega su bile praktički u markama, čak se moglo i u markama kupovati na benzinskim crpkama, u dućanima, po tržnicama. Dakle, kuna je bila usputno sredstvo radi vrlo visoke inflacije, stope inflacije tada kad ste i dobili plaću koju je dobio, odmah ste je pretvarali isti dan u marke jer drugi dan nije vrijedilo ništa.

Zato jer je Njemačka egzemplar, odnosno primjer države koja je imala jednu od najjačih svjetskih valuta a koje se odrekla u ime zajedničke valute, europske valute odnosno eura. Ja sam igrom slučaja živio u Njemačkoj baš u vrijeme kada je dolazilo do te konverzije i nije bilo jednostavno Nijemcima odreći se nacionalnog simbola, a u pravom smislu te riječi hrvatska kuna sigurno nije takav nacionalni simbol u Hrvatskoj kakva je marka bila u Njemačkoj. I šire. Dakle, unatoč tome što je od te grozne inflacije koja je obilježila početak devedesetih godina prošlo 25 ili više godina mislim da je '95., '94. negdje to nestalo. Dakle, stabilizirao se tečaj, ako se dobro sjećam kada je uvedena hrvatska kuna bio je 4,7 pa je nešto pao, padao je ispod na 3,7 tako nešto, odnosno marka je bila u to vrijeme.

Dakle, tečaj se nije previše mijenjao ali i dalje usprkos svemu veliki dio cijena posebno nekretnina, dakle kuća, stanova, vikendica, automobila i dan danas se putem oglasnika ili ako dogovarate bilo kakvu kupoprodaju izražava u eurima. Dakle, na pitanje da li smo mi dio euro zone još službeno de jure nismo, ali de facto cijelo vrijeme to jesmo i to je osnovna razlika između Hrvatske i svih ostalih zemalja koje dvoje oko toga da li ući u euro zonu ili ne. Oni nemaju taj sustav, mentalni sustav razmišljanja kao što to imaju hrvatski građani.

Dakle, službena valuta. U svakom slučaju mislim da će to donijeti puno više pozitivnih nego negativnih stvari i ako će biti negativnih stvari o tome ne treba šutjeti. Zato predlažem ministru Mariću i svima onima koji su odgovorni za praćenje samog tog procesa mi ćemo vjerujem, siguran sam sa velikom većinom izglasati taj zakon, pristupiti dakle samom procesu uvođenja eura. Ali sad tu dolazi taj „ali“ oko tehničkog dijela, gdje se da mešetariti, a tu su Hrvati svjetski prvaci ili u samom vrhu u mešetarenju. I bilo je govora o, mislim da je zastupnik Dretar govorio o tome postoji li mogućnost da se dio zamijenjenih kuna prebaci u BiH pa da se onda dva puta mijenja.

Dakle, imamo iskustva i nije to napamet govoreno tako da treba biti vrlo, vrlo oprezan da se i kod ovoga ne dogodi poznato mešetarenje, dakle poznato hrvatsko mešetarenje i da se ne dogode problemi.

Dakle, čokolada koja je koštala 2 marke sutradan je koštala 1,2 eura ili 1,3 eura. To se dogodilo u jednoj Njemačkoj, u jednoj uređenoj državi gdje ljudi jednostavno taj optički efekt aha ovo sad košta 1,2 jučer je koštalo 2 nečega, nisu jednostavno percipirali kao poskupljenje nego kao čak i pojeftinjenje, dakle to je optička varka bila koja je u Njemačkoj upalila trgovcima velik, velikim trgovcima upalila na način da su doista ostvarili enormne profite u jednom danu, praktički u jednom danu sve je poskupilo. I još jedan prijedlog, ministar Marić je govorio oko zaokruživanja, dakle zaokružit će se na ne znam kolko 4, 4-5 decimala će bit točan tečaj, pa će se on zaokružiti na način kao što smo to učili u osnovnoj školi, a u osnovnoj školi smo učili da brojke koje idu preko 5 u onoj trećoj decimali se zaokružuju na više, a manje od 5 zaokružuju se na niže, ako se dobro sjećam, kolega Škoro ispravite me, jel tako, to je matematika osnovne škole. No matematika hrvatske škole govori obrnuto, da će se zaokružiti ono što bi trebalo na manje na više, a ono što bi trebalo na više na manje i to je jedan specifikum Hrvatske, hrvatskog naroda i nas kao takvih, budimo iskreni prema sebi. Tako kad se zaokružuju cijene odnosno zaokružuje taj tečaj eura u odnosu na kune neka se kod trgovačkih cijena, kod cijena u trgovinama zaokruži na manje, a kod plaća i svih ostalih stvari koje idu u benefit građana, građanima neka se zaokruži na više. To je jedan dobronamjeran prijedlog, a na ministru Mariću koji je po općim ocjenama najsposobniji ili jedan od najsposobnijih hrvatskih ministara da tu pokaže svoju sposobnost i da zaštiti maksimalno hrvatske građane kako ne bi na uštrb ogromnog dobita i profita banaka, trgovačkih, veletrgovina trgovačkih centara ne bi izgubili upravo hrvatski građani. Eto, to je zadatak ministarstva i g. Marića, a što se tiče samog uvođenja eura ja ga osobno i HSS pozdravljamo i nadamo se da će slijedeći i završni korak u tim integracijama biti ulazak Hrvatske u šengenski prostor. Pošto mi je ostala još minuta morao bih reći, nema kolege Stiera tu, on je u svojoj raspravi rekao da mu je drago da Hrvatska napokon prestaje biti pogranična periferija, ispravit ću ga očito ne poznaje dobro zemljopis.

Otkud početi, nekoliko me je puta kolega Beljak apostrofirao, pa možda od ovih njegovih lijepih želja oko zaokruživanja. Ima jedan predmet koji se zove politika cijena i nećete nigdje naići ni na kakvo drugo zaokruživanje nego na 0,99 ili 1,90 znači 99 je ono što veseli naše trgovce i bojim se da je tu jedan prostor koji će uvijek ići prema tome da se tako korigiraju te cijene s jedne strane. S druge strane mi u našem klubu se dvoumimo, dvoumimo se zbog toga što jesmo, naravno da jesmo za još jače integriranje Hrvatske u euroatlantske integracije i ova zadnja zbivanja pokazuju da je to dobro, snažno integriranje. I mi jesmo za nabavku zrakoplova, ali ne polovnih francuskih dvomotoraca, ne za tu lovu, ne pod tim uvjetima. Mi smo rađe da se nabave možda jednomotorni zrakoplovi koji su jeftiniji za održavanje, mi to tako gledamo, tako gledamo i ovo. Da, želimo biti dio EU, da želimo biti dio te uljudbe, da želimo biti dio kojeg štiti NATO štit, ali ono pitanje koje se nameće cijelo vrijeme je samo je li ovo pravo vrijeme za pravljenje baš takovih poteza. Kaže vaša preambula da posljednja financijska kriza, citiram je, je pokazala da stabilne i otporne države mnogo uspješnije funkcioniraju u uvjetima zajedničke valute nego države koje su opterećene vlastitim gospodarskim problemima. Države koje su opterećene vlastitim gospodarskim problemima, a nose se s njima jako dobro su Mađarska, Poljska, Češka, Švedska i Danska. To je sasvim solidno društvo. Ja mislim da bi mi trebali biti u tom društvu. U Mađarskoj je bez obzira gorivo jeftinije za 3 kune nego što je u Hrvatskoj, da ne govorimo o poljskom gospodarstvu, o češkom. Znači moram neke stvari reći zbog toga što ako ih ne kažem ispalo bi da bi pljunuo u lice svojim profesorima i svemu onome što su me učili o makroekonomiji, a znamo da su fiskalna i monetarna politika dvije poluge koje su strahovito bitne i mi ovdje u ovoj sabornici čujemo, čujemo da šta će nama ta monetarna politika i monetarna neovisnost jer i ovako i onako se nismo njome koristili, pa zar to nije dovoljan razlog da nekoga privedemo i da ga pitamo, ne mislim u negativnom smislu te riječi privedemo, al da porazgovaramo dobro zbog čega vi koji imate plaće preko 40 gotovo 50.000 kuna u HNB-u ne koristite monetarne politike da bi očuvali ono što je primarni cilj monetarnih politika, a to je, to je stabilnost cijena. To je osnova cijele priče i sad će meni neko reći, sad će nama neko reći da je ovo što se događa sa cijenama energenata kad ljudi dobivaju po 3-4 puta veće račune za plin, a sada i za struju da će to pripomoći očuvanju čega? Koje stabilnosti kojih cijena? Koji će to ugostitelj, koji to poduzetnik, koji će to čovjek u Hrvatskoj nakon što dobije tri puta veću ulaznu cijenu energenata zadržati svoju cijenu? To je nemoguće i to vi i ja koji smo to studirali i naš ministar koji je trenutno nažalost odsutan to znamo. Naša politika zadnjih 25 godina je bila zdravo za gotovo, mi smo se zavarili prvo za marku onda smo se zavarali za euro i samo smo pogodovali na taj način uvoznicima i bankama. Materijalna proizvodnja nula, mi nismo konkurentni zbog toga pitajte bilo koga ko se bavi materijalnom proizvodnjom. Ono što bi volio reći je da možda se koristimo elementarnom logikom pa ću ja navesti nekoliko premisa i onda ćemo izvući nekakvu konkluziju. Sa željom da Hrvatska bude dio euroatlantskih integracija, sa željom da Hrvatska ima zajedničku valutu sa Europom, ali i sa željom da Hrvatska sačuva mogućnosti da djeluje u onom segmentu u kojemu kao članica eurozone jednostavno neće moći djelovati. Dakle, evo prve premise, u Hrvatskoj i u Europi i u svijetu su stope inflacije na najvećim razinama u proteklih puno godina, demantirajte me ako nije tako. Dakle, galopirajuća inflacija nam prijeti ukoliko se nastave ovakove geopolitičke situacije.

Rekoh već jednom cijena plina porasla je tri do pet puta, u vrijeme kad gledamo redove pred bankama jer postoji situacija kakva postoji i dobro reagiralo se, ali pitanje što će biti sutra, a svi znamo kako funkcionira bankarski sustav. Znači ako ti doneseš 10 kuna u banku svako onaj ko misli da banka čuva tvojih 10 kuna se vara. Postoje neke obvezne pričuva pa onda taj od 10 kuna nek sačuva ne znam i stavi u obveznu pričuvu tri, ali sedam daje u opticaj pa je dan nakon tvog deponiranja 10 kuna u banci u opticaju 17. Dakle, u vrijeme kada smo izašli i pomalo izlazimo iz zaključavanja pandemije covida-19 još uvijek nosimo maske, još uvijek nismo sigurni kako ćemo se s tim do kraja obračunati, mi smo potrošili 40 milijardi kuna da očuvamo neku stabilnost, 40 milijardi kuna i porastao nam je javni dug. U vrijeme kad se očekuje daljnja nestašica različitih sirovina pa i hrane, nemojmo se zavaravati probajte ići u trgovinu, nekih artikala već pomalo nema. U vrijeme migrantske krize, u vrijeme kada mi nakon dva razorna potresa nismo cjelovito obnovili ni jednu jedinu zgradu, u vrijeme u kojima smo danas imenovali 37. ministra u ovih šest godina vladavine Andreja Plenkovića, a njih je 22 napustilo svoje ministarske fotelje do sad, od toga dobar dio njih osumnjičen za koruptivne radnje, dakle u vrijeme demografske katastrofe RH za koju niko drugi nije kriv nego mi sami, u vrijeme dok bjesni grozan rat na Europskom kontinentu koji prijeti eskalacijom i u vrijeme kad je ozbiljno narušeno jedinstvo EU. Ja ne znam kad ste zadnji puta sjeli u auto i recimo otišli iz Hrvatske za neku europsku zemlju, na svakoj granici nas provjeravaju, a na njemačkoj granici su duge cijevi. Na granici između Njemačke i Austrije su duge cijevi i to već tako godinama, ali na granici između Njemačke i Austrije prema Švicarskoj oko Bregenza nisu duge cijevi. Znači jedinstvo Europe traje dok ne dođe prvi migrant na granicu, jedinstvo Europe traje dok, ne znam, neko ne osjeti od država članica EU da je na bilo koji način ugrožen i onda se stavljaju duge cijevi. Dakle, u tom trenutku mi se odlučujemo za uvesti euro, pitanje je samo zašto baš sad? Zašto se mi odričemo monetarne politike i mogućnosti da ono što su nas učili profesori kroz kamatni tečajni kreditni i bilančni kanal radimo na dobrobit građana i Hrvatske? Zato to neko nije radio do sad? Jedini benefit koji se navodno stalno nameće je izbjegavanje valutnog rizika. Pa zašto smo uopće došli u to u tu situaciju da imamo valutni rizik? Opet je netko pogriješio u monetarnoj politici, opet neko nije stimulirao niti štednju, niti dizanje kredita u kunama. I ovo mene kao konkluzija podsjeća na jednu situaciju koju će naši ljudi vrlo jednostavno shvatiti. Dakle, zamislite situaciju da Stipa i Ana sjede u svojoj kuhinji i gledaju kroz prozor na ulicu i na ulici nevrijeme, pada kiša, oluja, snijeg, led, vjetar i ko god se kreće vani ima čizme, ako treba napisat ću i pjesmu samo da spasim hrvatske građane, svi imaju čizme, imaju kišobrane, imaju kabanice, imaju ne znam toplo su obučeni, voze se automobilima, a Stipa i Ana nemaju ni kišobrana, ni kabanice, ničega, nemaju tople odjeće, nemaju čizama, gledaju van i vele, vau i mi bi trebali izać i pri tom eruptira vulkan kod Vladimirevaca i kaže Stipa e vidiš sad je idealno vrijeme da idemo van i zajedno ćemo hodat s onima koji imaju čizme, koji imaju kišobrane, koji imaju automobile, koji su toplo obučeni, koji su navikli na ovo nevrijeme, mi ni na što nismo spremi. Jedno što možemo očekivati kada izađemo na takvo nevrijeme je da pokisnemo. Na inflaciju koja je sada i inflatorna kretanja koja su normalna kod uvođenja eura, mislim da ćemo imati velikih problema da će naši građani nagrabusiti, platit će milijardu i 700 milijuna kuna samo za pretvaranje i tiskanje novčanica, a platit će dvije milijarde i nešto kuna bankama. Strpite se, uđimo u euro, ali ne sad. Izvolite.

Hvala predsjedavajući, poštovani ministre sa pomoćnicima, poštovani kolege. Dakle, a mnogi su to već istaknuli, mi smo već samim potpisivanjem ugovora se zapravo obvezali uvesti euro kao službenu valutu i euro nam je neminovan. No, isto tako tim ugovorom o pristupanju EU-i definirano je da će se euro kao službena valuta uvesti tek nakon što budu ispunjeni propisani uvjeti, kao i, i odredbe propisa koje se odnose na države članice EU, u kojima je euro službena valuta. Dakle, kako bi država članica uvela euro kao službenu valutu, potrebno je ispuniti kriterije. Kriteriji su dosta jasni i propisani su tzv. mastriškim ugovorima iz '92., odnose se na stabilnost cijena, na održivost javnih financija, na stabilnost tečaja i na konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa. I kao što sam prijedlog zakona jasno kaže, kriteriji su postavljeni upravo zato da potaknu države članice na odgovorno ponašanje koje će pogodovati ekonomskoj stabilnosti i pripremiti ih za članstvo u monetarnoj uniji. Mislim, ovdje vidim da je puno klubova izvuklo tu rečenicu iz samog prijedloga zakona koji kažu da je posljednja financijska kriza pokazala upravo to, da stabilne i otporne države mnogo uspješnije funkcioniraju u uvjetima zajedničke valute nego one koje su opterećene vlastitim gospodarskim problemima. Zato je zapravo uputno da se euro u Hrvatskoj uvodi, a da nismo zadovoljili te kriterije, dakle za početak opći dug je svakako iznad 60%, dapače, udjel ravnog duga u BDP-u je 87%, uz to ne ispunjavamo ni kriterij stabilnosti cijena prema kojem inflacija u Hrvatskoj ne bi smjela biti 1,5% iznad prosječne inflacije u 3 države EU s najnižom stopom inflacije, kod nas je inflacija u siječnju iznosila 5,5%, a prema ovom kriteriju trebala bi biti maksimalno 5,03. Zašto nam se gleda kroz prste, mislim odgovor vjerojatno leži u Covid krizi, ali meni evo nije zaista jasno ni, a vjerujem ni građanima koliko je to rizično, koje su sve moguće posljedice uvođenja eura s tako nepovoljnim pokazateljima i to pogotovo u ovako osjetljivom trenutku, dakle kad se, kad se ozbiljno ljulja i energetska i financijska stabilnost čitave EU. Dakako, osim toga, važno je reći da, kad govorimo o uvođenju eura, da nije provedena adekvatna javna rasprava, nije javnost upoznata niti s potencijalnim benefitima niti s potencijalnim minusima i rizicima, uglavnom građanima nije jasno ni što će dobiti ni što mogu izgubiti. Sam prijedlog Zakona o kojem danas raspravljamo tu baš nije bio puno od pomoći. Primjerice, među benefitima se navodi dokidanje potrebe za zamjenom valuta, što je u vremenu u kojem sve plaćamo elektronski, telefonima, karticama, satovima, stvarno smiješno navoditi kao izuzetnu korist koju donosi promjena, mislim ako je do toga, onda možda ju ne treba mijenjati. A, također, kao najvažniji benefit ističe se uklanjanje valutnog rizika kojem su stanovništvo, poduzetnici i država izuzetno izloženi i to u zemlji u kojoj je volatilnost tečaja euro-kuna svo vrijeme bila ispod 5%, dakle tim se volatilnim rizikom moglo upravljati. Potencijalni rizici i nedostaci, što je možda i bitnije se također, slabo spominju, a dodatno se u prijedlog zakona ne uvrštavaju adekvatni mehanizmi koji bi te moguće negativne posljedice ublažili. Pa tako čl. 8 kaže, zabranjeno je poslovnim subjektima kreditnoj instituciji i kreditnoj uniji, instituciji za platni promet, instituciji za elektronički novac, pružateljima financijskih usluga i tijelima javne vlasti pri uvođenju eura povećati cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga. Nigdje nije jasno niti se navodi kako će se ta zabrana da oni povećaju cijenu robe ili usluge zapravo sprovesti. Poduzetnici kao opravdanje povećanja cijena u maloprodaji mogu navesti rast troškova proizvodnje, troškove prodaje, troškove distribucije, povećanje cijena energenata koji nam se događa, plina, nafte, sirovina, povećanje plaća, drugih davanja, troškove života, inflaciju, itd., dakle u cijeloj zapadnoj hemisferi, pa tako i kod nas, svaki je poduzetnik u skladu s tržišnim uvjetima može sam birati u svojoj poslovnoj politici i slobodan je formirati cijene svojih proizvoda i usluga. Tko će raditi i kako će raditi detaljnu provjeru, analizu dakle ekonomske nužnosti povećanja cijena? Dakle to uopće ne stoji, vi kažete da to branite, ali s druge strane nije jasno na koji način će se to niti provjeriti niti zabraniti niti spovesti. Postavlja se pitanje i hoćemo li opet imati možda i duple kriterije, za jedne poduzetnike jedno, a za druge drugo, je li ovisno o stranačkim iskaznicama. Potom, otvara se pitanje što se s tzv. crnim listama. Naime, u prijedlogu Nacionalnog plana uvođenja eura jasno piše da će se javno objavljivati imena trgovaca ili pružatelja usluga koji neosnovano povećavaju cijene ili ih neispravno preračunavaju. Samim građanima bi trebalo biti omogućeno da prijavljuju one za koje drže da su cijene usluga ili proizvoda neopravdano povećali, pa ako vide da sad mlijeko košta previše, da mogu reći koji je to trgovački lanac napravio. Nakon što bi se neko tijelo koje isto nije navedeno uopće jer se ovo ni ne spominje u prijedlogu Zakona, bi trebalo takve prijave proučiti i eventualno, ako se potvrde, navedeni bi trgovci i pružatelji usluga koji pokušavaju zlorabiti proces da bi ostvarili neki ekstra profit, trebali biti objavljeni i svima javno dostupni. U ovom prijedlogu Zakona crne liste se uopće ne spominju, nejasno je da li se išta radi na tom konkretnom planu i zaista vas pozivamo da u konačnom prijedlogu Zakona i ponavljam, to ste stavili u Nacionalni plan, da bude definirano i da bude jasno stavljeno da će oni koji krše ovaj Zakon biti objavljeni preko tzv. crnih lista. Osim toga, predviđene kazne, dakle ako, dakle nije jasno kako ćete hvatati one koji će eventualno pokušati profitirati, nije jasno da li ćete ih objaviti, a onda, ako sve to ipak uspijete, dođemo do toga da je maksimalna kazna za one koji će zlorabiti proces 100 tisuća kuna, što de facto znači da npr. neki trgovački lanac koji podigne svoje cijene i zaokruži ih i obračuna ih po većem tečaju, da može platiti 100 tisuća kuna kaznu koju ste mu odrezali i dalje zaraditi 10 puta više zato što je 100 kuna najveća maksimalna kazna, a on može postići puno veći profit time da vam plati kaznu i kaže da, pogriješio sam. Dakle bilo bi stvarno dobro da se kazne ne vežu, da se ne vežu, da nisu tako fiksne nego da se vežu uz postotak prometa od prošle godine. Potom, što se tiče čl. 31 nije jasno gdje će konkretno završiti povučene kune. Hoće li se uništiti, tko će to raditi, da li je predviđena neka neovisna kontrola tog postupka, što znači primjereno zbrinjavanje, kada dođe do hrvatskih kuna, HDZ i ostali često imaju sasvim različite ideje oko toga što znači primjereno zbrinjavanje, tako da mislim da su naše strepnje i pitanja ovdje sasvim opravdani. Također, čl. 55 definira da ako prije datuma uvođenja eura u kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet, instituciji za elektronički novac, imatelj računa ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od datuma uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovom izboru i istoj instituciji. Za taj članak mislimo da je bitno promijeniti prvo rok jer je relativno kratak, ali ono što je još važnije, potrebno je uvesti obavezu obavještavanja klijenata o ovoj mogućnosti. Uz to, obavijest se mora slati zapravo s potvrdom o primitku kako bi bili sigurni da su je svi građani zaista i dobili. Ljudi ne znaju gdje sve imaju otvorene računa i ne znaju u kojim sve valutama imaju otvorene računa. Apeliram na to i zbog naših umirovljenika. Zadnjih godina banke su otvarale svakakve račune, kunske valutne, multivalutne, žiro, fizičke osobe, pčelice, stambene štednje, itd. i ljudi mnogi ni nemaju pojma da negdje imaju neki račun i to bi zaista bilo važno da bude obaveza institucije da ih se obavijesti. Ulazak u Eurozonu također, dakle kao što smo već mnogi istaknuli, trebao bi se odvijati u situaciji u kojoj su gospodarski pokazatelji takvi da možemo minimizirati negativni utjecaj porasta cijena na građane te kad uvođenje eura neće imati negativan utjecaj na konkurentnost poduzeća. Obzirom da ćemo euro očito uvoditi u trenutku koji nije tako povoljan i u trenutku nedovoljno povoljne gospodarske situacije, tražimo da se zaista naprave osigurači za te dvije situacije, kako ne bi ispaštali niti građani radi porasta cijena, a niti poduzeća.

Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Poštovane kolegice i kolege, pred nama je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH i naravno, Klub HDZ-a će podržati ovakav prijedlog Zakona u prvom čitanju. Ono što je ključno istaknuti, da je Vlada RH ulazak u europodručje, uvođenje eura kao službene valute u RH odredila kao jedan od svojih strateških ciljeva. Kao što je jutros spomenuto, dakle već je 10 godina od ratifikacije ugovora i zaista je to proces za koji se dugo i temeljito pripremalo, a pogotovo time što je naša Vlada i RH je 10. srpnja 2020. smo ušli u mehanizam RM 2, a 7. svibnja 2021. je dostavljeno i prvo izvješće o provedbi preuzetih obveza za ulazak u europodručje o čemu je i EU komisija izvijestila države članice. Zaista RH provodi sve preuzete obveze sukladno definiranih rokovima, a kao što znate, i Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, Vlada je donijela u prosincu 2020. i detaljno je dala pregled svih važnih aktivnosti koji će sudionicima pripreme, i kako iz javnog, tako i privatnog sektora dati i provoditi u okviru priprema za uvođenje eura. Do sada su ispunjeni svi preduvjeti, a ti preduvjeti su bili sadržani upravo kriterijima koji su propisani Ugovorom iz Maastrichta iz '92. g., gdje je kao što je navedeno, se odnose na stabilnost cijena, na održivost javnih financija, stabilnost tečaja i konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa. Što to znači? Znači da ovim prijedlogom zakona doprinosi se provedbi upravo Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom, s ciljem da RH postane dijelom ekonomski i monetarne unije čija je valuta euro. Sam Zakon koji je dostavljen i predstavljen zapravo uređuje se pitanje uvođenje eura kao službene valute, previla za preračunavanje novčanih iskaza za vrijednosti iz kune u euro, opskrba i zamjena gotovog novca u kune za gotov novac eura, dvojni opticaj, u kojem su se prilikom gotovinskih transakcija istodobno u opticaju koriste kuna i euro kao zakonsko sredstvo plaćanja, zatim dvojno iskazivanje cijena robe i usluge te vrijednosti iznosa na način da su upravo te cijene robe i usluge i vrijednosti istovremeno naznačeni i u kunama i u eurima. Zatim, neprekidnost ugovora i drugih pravnih instrumenata, obavještavanje klijenata, prekršajne odredbe i nadzor nad primjenom Zakona. Dakle u Zakonu je detaljno pobrojano po člancima upravo sve ove nedoumice, odnosno situacije u kojima je moguće će se reflektirati samo prelazak iz kunske u euro valutu. Tijekom 2021. Koordinacijski odbor za zakonodavne prilagodbe pripremio je tekst zakona i on je kao što vidimo tijekom javnog savjetovanja imao oko 128 komentara i oni su pažljivo razmotrene i obrazložene. Samom, samim prijedlogom Zakona uređuju se opće uredbe o uvođenju eura. Naime, više puta je ovdje spomenuto dilema što i kako će se događati, međutim, i u javnoj komunikaciji i građanima je itekako, a i dalje će se pojašnjavati i građanima i pravnim osobama, isto tako i javnopravnim osobama na koji način će iskazivati pojedine vrijednosti i kako će postupati bilo kada se to radi o pravnim osobama koje moraju dakle imati iskazane vrijednosti do kraja godine u euru, odnosno u 2023. Isto tako, vrlo detaljno je pokazana procedura na koji način će se to događati. Naime, u prijedlogu Zakona je predviđeno da nakon što Vijeće EU donese odluku o usvajanju eura i uredbu u kojem će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije, Vlada će objaviti datum uvođenja eura. Za sada je to onaj okvirni tečaj koji je objavljen i koji može eventualno varirati 7,53450, dakle na 5 decimala. To je dakle, to će biti onda i datum početka i završetka dvojnog opticaja i datum početka i završetka dvojnog iskazivanja te druga pitanja koja su potrebna za uvođenje eura. Nadalje, definiraju se temeljna načela uvođenja eura, a to je načela zaštite potrošača, načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena, načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, načelo učinkovitosti, ekonomičnosti te transparentnosti i informiranosti. Naime, ovdje je jako važno napomenuti da, a to je bio, bilo i pitanje na samom Odboru, dakle što se događa sa onim instrumentima osiguranja koji su date prilikom ugovaranja određenih poslova ili kod podizanja kredita i slično, dakle ti takvi pravni instrumenti će onakovi kakvi su izdani u tom momentu, ostati, ali će se nakon, ali svi oni koji budu se izdavali od datuma za koji bude predviđeno uvođenje eura, dakle tada će ono biti iskazano u eurima. Dakle sve ono, ona metodologija na koji način će se iskazivati, kako će se plaćati, kako će se konvertirati, zapravo banke, FINA, i tako, institucije Hrvatske pošte će imati zapravo bazu upravo tog središnjeg tečaja i tada će se moći vrlo jednostavno sami građani neće morati brinuti o tome da donosi eura nego u tom prijelaznom razdoblju dok je još uvijek kuna, moći će plaćati kunama, a konverzija će biti automatizmom napravljena na samim šalterima dotičnih institucija. Jednako tako će to biti i u sustavu i u prilagođavanju informatičkih programa. Prema tome, mislim da je Zakon kao takav vrlo detaljno predvidio sve situacije. Na nama je da još detaljno eventualno damo svoje primjedbe, ukoliko smatramo da se on može poboljšati. U svakom slučaju, smatramo da je uvođenje eura itekako značajno za RH, da je valutni rizik itekako važan za naše građane, a isto tako i za pravne subjekte, to što je uvijek pitanje da li je vrijeme za bilo koje novo uvođenje bilo čega, to je zapravo nikada nam neće biti idealno vrijeme. Uz to, nismo mogli niti predvidjeti, a i u dinamici samih poslova koji su rađeni da će se u međuvremenu dogoditi i ovakav strašan rat koji se događa u Europi. Dakle to je nešto što je zaista teško predvidjeti, ali da u svakom slučaju treba napraviti najbolje kako bi naši građani mogli u budućnosti imati još kvalitetniji život, to treba svakako napraviti i kažem, predvidjeti sve situacije u kojima možemo ispraviti pojedine pogreške kao što je to samim Zakonom u puno detalja zaista prikazano. Evo, još jedanput, Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog Zakona. U ime Kluba zastupnika SDP-a sada će govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Pred nama je danas krovni zakon, zakon koji će odrediti budućnost Hrvatske, gospodarsku, društvenu, cjelokupnu jedno okruženje u kojem će zapravo Hrvatska u svojoj budućnosti poslovati, u kojima ćemo imati dohotke, u kojima ćemo zapravo imati široki utjecaj na svaki segment društva i zbog toga prije nego što, iako je ovo tehnički zakon, kod ovakvih zakona potrebno je zapravo jedno uvjerenje zašto nešto donosimo, je li to dobro za državu ili nije. I zbog toga ću ovdje više govoriti iz svog nekog osobnog uvjerenja jel povjerenje u valutu je zapravo ništa drugo jel najvažnije, jel, jel bila ona novčanica papirnata kune ili euro ona je nebitna jel, bitna je povjerenje, šta možete s tom valutom odnosno sa tim sredstvom plaćanja i da li vam ono može donijet bolji standard jel. To je moje uvjerenje i dao Bog da smo to još prije mogli uvesti jel danas ovdje raspravljamo o tome jel trebamo sad pričekati još godinu, dvije, pet itd. jel. Ja kažem dao Bog da smo još to prije mogli uvest jel da bi još bolje bilo u Hrvatskoj da smo to mogli 2004. da je Hrvatska primljena u EU 2004., da smo euro mogli uvest ko Slovenci 2007..g. itd., Hrvatska bi danas puno još razvijenija bila nego, nego što je jel, jel to su činjenice koje pokazuju za sve europske zemlje i zbog toga ovdje ću iz tog dijela uvjerenja govoriti zašto je euro dobar jel. Danas smo ovdje svi govorili o valutnim rizicima, tečajnim rizicima itd. Pogledajmo samo šta znači preko noći jedna politička odluka uvođenja embarga itd., šta se događa na tržištu nafte jel. Nešto što se slično događalo, ja se toga ne sjećam, nisam se tad ni rodio, negdje '70.-tih godina jel, šta se dogodilo '70.-tih godina kada je dogodio se tzv. naftni šok? Dogodilo se da su preko noći da su cijene toliko otišle da je zahvatila inflacija i SAD i brojne druge zemlje. Šta se dogodilo u zemljama u kojima smo mi bili koje nisu imale čvrstu valutu? Bankrotirale su, bankrotirale su poslije naftnog šoka jel. Sjećate se i bivše Jugoslavije i bivših istočnih zemalja itd. jednostavno nisu mogli više plaćati svoje vanjske dugove, nisu mogli uopće zadovoljiti da kupe naftu sa valutom koja je preko noći zbog tog određenog naftnog šoka se dogodilo jel. I kada govorimo da li ima za jednu malu ekonomiju kao što je Hrvatska da li treba imat jednu ovako snažnu valutu bez obzira što će ona donijeti hrvatskom gospodarstvu, neće ta prilagodba ić brzo, neće to bit jednostavno itd. jel. Pa sjećamo se samo cijelih zemalja Latinske Amerike koje su imale naftu, koje su imale naftu, koje su bankrotirale upravo zato što nisu imale čvrstu valutu. Sjećamo se Argentine i njihovih dugova, brojnih drugih dugova itd., a bogate su bile sa resursima. Znači koliko je važno imati stabilnu valutu, stabilan tečaj odnosno ono koji, koje investitori i vjeruju u tu valutu gdje bježe jel. Vidite danas što se događa jel, zbog svega toga sav dio kapitala odlazi ili u dolar i euro i bez obzira na ovaj naftni šok euro je stabilan. Kada govorimo ovdje, kada se zapravo u samom uvjere, kada je ovdje govoreno koliko će bit samo taj valutni tečaj, evo čisto jedan običan primjer, tu sam malo kalkulirao prije.

Već danas tečaj odnosno ovih nekoliko dana jel srednji tečaj lagano klizi na 7,56, ali zapravo ne možete vi kupiti ovo, kad bi išli konvertirati ovih 230 milijardi kuna jel koje imate, koje morate konvertirati u euro, ne možete ga, neće vam niko po, po bankama vam to neće napraviti po srednjem tečaju nego će vam to napraviti po prodajnom tečaju. Prodajni tečaj je danas negdje 7,62. Samo da idete ovih 230 milijardi kuna na današnji dan konvertirati da ga prebacite u euro ili da konvertiramo po onome što ćemo raditi po srednjem tečaju odnosno koji bude 7,53 razlika vam je 2,7 milijardi kuna jel, 2,7 milijardi kuna je netko zaradio. Sad postavljate pitanje kako se teško zaradit novac u gospodarstvu, kako ga je teško zaradit građanima itd., užasno teško, svaku kunu građani okreću jel da bi zaradili poduzetnici itd. Samo konverzija ovih 230 što se još treba, zarada samo na tečajnoj razlici je 2,7 milijardi. E sad vidite je li to dobrobit nekakva za, drugim riječima kada se ove 233 milijarde budu morale konvertirati kada dođe do ovog tečaja hrvatski građani, poduzetnici i država neće izgubiti 2,7 milijardi odnosno neko drugi neće zaraditi na njima 2,7 milijardi jel. Samo uzmite taj jedan banalni, banalni apsolutno nebitan u tome u cjelokupnoj ovoj priči jel, koliko je važno biti dio nečega u kojem zapravo najveći dio građana Europe vjeruje. Ovakav naftni šok što se jučer dogodio na burzi, ovakav rast cijena energenata Hrvatska ne bi mogla izdržati da nije članica EU, ne bi mogla izdržati, to otvoreno govorimo, ne bi mogao biti stabilna tečaj, ne bi mogli imati, mi imamo otvorena financijska tržišta, otvorena financijska tržišta u vrijeme lockdowna jel.

Danas se ministar može zadužiti telefonski, ne mora odlazit na … [[Govornik se ne razumije]] , ne mora odlazit da bi mogao pristupiti kapitalu da isfinancira standard građana, da ne padne standard građana jel.

Neće bit jednostavno ni u Srbiji, zašto, zašto oni vrište ovako, neće bit jednostavno i na pritisak i na tečaj itd. jel. Neće bit jednostavno nijednim zemljama, u Europi će bit ozbiljan, pritisak će biti na euro, inflatorni pritisak jel, ali koji su onda instrumenti Europa ima, pa i ovo što se događa s bankarskim sektorom jel. Znači ono što će se dogoditi u Europi ne samo da pristupamo europodručju jednom cjelokupnom tu mehanizmu nego pristupamo mehanizmu ESM-u jel Europskom stabilizacijskom mehanizmu. To je ovdje čak i navedeno, nitko nije danas spomenuo jel. Ako se država nađe u bilo kakvom problemu jel mi smo prije uvijek se sjećamo ako nastane bilo kakvih određenih problema morate zvati MMF jel. Pa evo danas i MMF kad govore oni govore o Ukrajini, govore o primjeni MMF-a itd., Svjetske banke itd. Znači Hrvatska iako se naiđe u nekakvom problemu ovo sve što bi moglo zbog jednih, znači pristupa Europskom stabilizacijskom mehanizmu koji ima instrument vrijednosti 500 milijardi EUR-a jel. 10 puta pristupamo većem mehanizmu za branit i kunu odnosno za branit gospodarstvo i životni standard u odnosu što možemo. Tako da jednostavno u ovim globalnim pričama ulazak pod jedan kišobran Europske centralne banke ne da je s neba poklon nego je i pitanje da hvala im što nas žele primiti drugim riječima. Nije lako ni biti primljen u taj klub. Ima i brojnih zemalja koji su i čekale i koje žele u taj klub pa nisu mogle tako brzo doći. Pa vidite u konačnici Grčku šta se sve događalo, zašto, koji god bilo je 2104.-'15. silni kolaps itd., pa zato Grčka nije htjela izaći iz EUR-a. Pa naravno nisu htjeli znate da su bili pričali cijelo vrijeme mi ćemo vlastitu valutu, vratit ćemo drahmu itd. ne, ne gospodo pitali ste pojedinog građanina Grčke, ni jedan nije htio se vratiti u drahmu, ni jedan jel.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege, drago mi je danas raspravljamo o ovom zakonu odnosno Prijedlogu Zakona o uvođenju EUR-a kao službene valute, mi smo već jasno komunicirali da se definitivno zalažemo za to da Hrvatska uđe u Eurozonu. Također znamo da se ipak ovdje radi samo o tehničkom zakonu koji bi trebao urediti nekakve osnove o uvođenju odnosno o pripremi za uvođenje EUR-a kao službene valute. Naši će sugrađani od početka iduće godine kupovati novčanicama EUR-a, a dvojno isticanje cijena počet će 6 mjeseci prije uvođenja EUR-a i trajat će znači otprilike godinu dana nakon što EUR-o postane službena valuta. Naime, to će ipak biti prva vidljiva promjena na koju će se trebati naviknuti kad govorimo o obaveznom isticanju dvostrukih cijena u EUR-ima i kunama za sve trgovce ali i pružatelje usluga. Ono što svakako želim ukazati je to da se u ovom trenutku o uvođenju EUR-a stvarno ne govori dovoljno i želimo ukazati da bi se ipak trebalo o tome više govoriti. Naše građane treba dobro na to pripremiti, treba ih upoznati jer se ipak radi o jednoj velikoj promjeni, a nekako imam dojma da se o tome za sada puno ne priča što nije dobro jer ako sve to skupa dođe tiho građani bi se ipak mogli na neki način šokirati. Upravo zato smatramo da ih treba točno upoznati sa svime što uvođenje EUR-a kao službene valute za njih znači. Ono što želim napomenuti jest da je uvođenje EUR-a strateški, ekonomski, ali i politički interes RH koji će našu zemlju dodatno pozicionirati unutar europske obitelji. Govorili smo i o nekim, danas smo imali prilike čuti ekonomije i ekonomskim prednostima uvođenja EUR-a kao što je valutni rizik prilikom uzimanja kredita, a nažalost naši sugrađani su jako dobro upoznati sa time kada govorimo o kreditima koje su imali u švicarcima. Također, uvođenjem EUR-a Hrvatska bi svakako trebala postati privlačnija stranim investitorima. To će također utjecati na kreditni rejting države što će dovesti i do smanjenja kamata na kredite. Osim toga uvođenjem EUR-a vjerujemo da će i biti povoljnija cijena zaduživanja. Ulaskom u Eurozonu također nadamo se da će i hrvatski izvoznici postati konkurentniji, a znamo da godinama upozoravaju na probleme koje imaju zbog tečaja kune. Vratit ću se na ono što sam prije upozoravao, a to je strah naših građana da bi uvođenjem EUR-a moglo doći i do određenih poskupljenja. Nažalost, živimo u vremenima kada su poskupljenja svakim danom sve prisutnija od hrane, energenata, robe dakle praktički nema onog što nije poskupilo i kao što sam i jutros govorio vlada hitno mora reagirati da se ovaj stampedo u poskupljenju zaustavi ili barem ublaži. Stoga, uvođenje EUR-a i isticanje cijena mora biti pod posebnim povećalom javnosti kako bi se jasno detektiralo i građanima objasnilo ukoliko dođe do određenih poskupljenja. Jer činjenica je da do poskupljenja dolazi svakodnevno i doći će do toga i bez uvođenja EUR-a što zbog inflacije, a što nažalost i zbog ovog ratnog stanja u Ukrajini. No, u političkom smislu ono što želimo istaknuti je da uvođenjem EUR-a, a potom vjerujemo se i u brzi ulazak u Schengen Hrvatska napokon zaokružuje proces europske integracije i postaje ravnopravna članica s ostalim zemljama članicama eurogrupe i Schengenskog prostora. Vjerujemo kako je ovo za Hrvatsku od iznimne važnosti jer u ovim izazovnim i teškim vremenima ekonomska sigurnost i stabilnost je jedan od temelja nacionalne sigurnosti. EUR-o kao valuta jest nužan korak u daljnjem razvoju, ali nama treba rast životnog standarda građana. Nama treba jasna vizija vlade kako osigurati nova radna mjesta, kako povećati plaće, kako povećati standard naših građana bilo to sada kada plaćamo u kunama ili za par mjeseci kada ćemo plaćati u EUR-ima. Sve je to jedino ostvarivo uz veći gospodarski rast, porezna rasterećenja, digitalizaciju, smanjenje birokracije, okretanje održivom i zelenom razvoju odnosno bitnim reformama za kojim ovo društvo vapi. Uvođenjem EUR-a u ekonomskom smislu će Hrvatskoj sigurno donijeti određene pomake, ali u biti sve je i dalje samo i isključivo na nama jer mi smo ti koji trebamo potaknuti naše gospodarstvo, a da potaknemo razvoj poduzetništva stvaranje novih vrijednosti, moramo raditi na tome da se smanji državna birokracija, a i brojne prepreke koje naši poduzetnici u ovom trenutku imaju. Stoga kao što sam i rekao podržavamo i ovaj zakon, ali i ulazak Hrvatske u eurozonu. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, a pardon, a da idemo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite.

Svi ekonomski pokazatelji Hrvatsku svrstavaju na samo začelje EU, naime pretposljednji smo po BDP-u po glavi stanovnika, pretposljednji smo po potrošnji po glavi stanovnika, udio javnog duga u BDP-u iznosi nekih 82%, trenutno smo svega na 66% prosječne razvijenosti EU, godišnja stopa inflacije krajem 2021.g. iznosila je 5% Ovo jasno i glasno pokazuje da Hrvatska nije spremna za ulazak u eurozonu jer ono najgore je bojim se tek pred nama, prvenstveno zbog ukrajinske krize gdje cijena energenata raste na dnevnoj razini, a cijene roba i usluga na tjednoj razini. Ništa, ama baš ništa neće se promijeniti u pozitivnom smislu ulaskom u eurozonu. Naime, EU se nalazi pred najvećim gospodarskim izazovom i možda pred najvećom gospodarskom krizom u svojoj povijesti i ulaziti sada u eurozonu je sve samo ne pametno. Naime, definitivno će doć do dodatnog rasta cijena, definitivno doći do neopravdanog rasta cijena bez obzira na određene mehanizme koji su u ovom zakonu predloženi u čl. 43. koji govori o dvojnom iskazivanju cijena. Naime, i prije samog dvojnog iskazivanja cijena u razgovoru sa ugostiteljima, trgovcima možete doći do saznanja da će isti prije krenuti u poskupljenje odnosno povišicu cijena nego što budu u obvezi dvojnog prikazivanja, izbjeći će ovaj ovu ajmo reći mehanizam zaštite potrošača. Također premijer Plenković u više navrata je rekao koje su prednosti ulaska u eurozonu, to je da će nestati valutni rizik da će nestati mjenjački troškovi, da će se smanjiti kamatne stope, da će se potaknuti strana ulaganja, da ćemo imati bolji kreditni rejting i da ćemo imati vrlo vjerojatno već priljev turista. Velik dio nažalost ovih argumenata jednostavno ne drži vodu. Valutni rizik, hrvatska kuna je već godinama vezana kako prije uz njemačku marku tako i uz euro, imamo prilično stabilan tečaj. Što se tiče mjenjačkih poslova, činjenica je oni će nestati, ali će nestati minimalno 2.000 radnih mjesta prvenstveno žena koje rade na blagajni brojnih mjenjačnica koji će završiti na burzi za zapošljavanje. Smanjit će se kamatne stope, kamatne stope ovise o jako puno parametara, o financijskoj situaciji o tržištu kapitala u državi, a ne o valuti koja se trenutno koristi. Potaknut će se strana ulaganja, dat ću vam jedan egzaktan primjer za 2020.g., naime izravna strana ulaganja u RH 2020.g. iznosila su 1,3 milijarde dolara, istovremeno izravna strana ulaganja u Republici Srbiji koja nije u eurozoni niti članica EU su te iste godine iznosila 3,4 milijarde dolara, dok su u Republici Mađarskoj 2020.g. koja je članica EU, ali nije u eurozoni nit ima namjeru uvesti euro kao službenu valutu su strana ulaganja iznosila 4,1 milijardu dolara. Dakle, apsolutno nikakve veze nema koju vi valutu koristite da bi privukli strane ulagače. Naime, strani ulagači Hrvatsku već desetljećima zaobilaze u širokom luku, što zbog korupcije, što zbog negativne poslovne klime koja vlada u RH. Također treba napomenuti da ni broj turista se neće ništa povećati, turisti biraju svoju destinaciju jednostavno gdje žele putovati, bez obzira na valutu koja se koristi, a i onako veliki dio svog plaćanja obavljaju kartičnim plaćanjem. Jedino u čemu bi se složio sa premijerom Plenkovićem da ćemo imati možda bolji kreditni rejting. A čemu on služi? Samo da bi se mogli dalje zaduživati. Ako je to glavni razlog onda ne moramo nikad ući u eurozonu. Još jedanput, nismo protiv eura, ali definitivno u ovom trenutku Hrvatska nije spremna za ulazak u euro područje. Nemojmo srljati kao guske u maglu u nešto za što nismo spremni ne bi nam bilo prvi put u povijesti.

Pa evo danas kad svjedočimo jednoj doista brutalnoj agresiji jedne države na drugu suverenu državu, danas kad doista nismo mogli vjerovati da se tako nešto uopće može dogoditi, kad je ugrožena sigurnost ne samo Ukrajine nego na neki način cijele Europe, cijele EU i njenih članica, mislim da je teško ne pomisliti kako jedino odnosno zajedništvom svih tih europskih članica se može pojačati ta sigurnost ta na neki način zaštita tako u političkom tako i u gospodarskom, ekonomskom i svakom drugom sigurnosnom u konačnici smislu.

Poštovani zastupnik Milanović Litre je dignuo povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik. Čl. 238. poštovani predsjedavajući, kolega zastupnik omalovažava sve zastupnike u saboru govoreći da su zadovoljeni kriteriji za konvergenciju. Oni su promijenjeni.

To je demokracija. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Temeljem čl. 240. st. 2. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Poštovani kolega, slažem se s vama, mi jesmo dio EU i trebamo prvenstveno što se tiče krize u Ukrajini zajednički djelovati, no to ne znači nužno da Hrvatska treba izgubiti sve mehanizme suvereniteta kao što je u ovom slučaju monetarni suverenitet, al ono što je stvarno uistinu činjenica mi kako smo ušli u EU nismo gotovo ništa napredovali u odnosu na ostale zemlje EU. Naime, u međuvremenu od 2013.g. čak nas je prestigla i jedna Rumunjska po svim pokazateljima, ali mi srljamo i želimo nekad biti veći katolici od pape, nažalost to je nama Hrvatima kroz prošlost ajmo reć jedna karakteristika, nažalost loša karakteristika i nemamo se mi kome šta dokazivati, u ovom trenutku trebamo gledat prvenstveno svoj interes. Pa nedavno je češki premijer, prije 3 mjeseca rekao, Češka neće uvest euro jer to nije u interesu Republike Češke.

Dakle, radi se o nečemu što će sigurno imati ozbiljne ekonomske posljedice na život svih naših građana. I u nekim drugim zemljama koje često mnogi zastupnici vole karakterizirati kao progresivne demokracije, primjerice u Švedskoj kada se govorilo o uvođenju eura ljevica se tome protivila i imali su referendum kao jednu demokratsku tekovinu. U nas kad se postavilo pitanje mogućeg referenduma o euru i uopće raspravljalo o uvođenju eura stvari su se svrstale na, s jedne strane eurofile i s druge strane eurofobe odnosno nekoga ko bi trebao biti radikalne desnica i ostatak pod navodnicima progresivnog svijeta. Time smo izgubili iz fokusa ono bitno i onemogućili naše građane zapravo u raspravi o tome kako će euro utjecati na njihove živote, a utjecat će na živote svih građana. Zahvaljujem. Pa je, za razliku od Švedske tamo se vlast ne boji svoga naroda i omogućila je referendum neka narod o tome odluči. Ovdje očigledno se vlast boji. Referendum o, za zaštitu hrvatske kune nije uspio prvenstveno zbog broja potpisa koji se traže iako sad kad vidimo koliko ima stanovnika u RH i kad oduzmemo maloljetne i taj broj potpisa od 344.000 da smo imali točan potpis birača bi bio dovoljan. Drugi referendum je Referendum o covid potvrdama koji ste vi pokrenuli iz Mosta koji je sakupio daleko dovoljan broj potpisa i taj referendum očigledno vladajući ne žele priznat jer odugovlače odnosno čekaju da se ukinu sve mjere i još jedanput se potvrđuje da se boje vlastitog naroda. Poštovani kolega Pavliček, ministar je u svom uvodnom izlaganju rekao da u ovom zakonu je prvo načelo kojim su se vodili načelo zaštite potrošača.

Evo zahvaljujem, odlično pitanje kolegice, ali očigledno je guverner Vujčić dao odgovor na ovo vaše pitanje prije nepuna dva mjeseca kada je, je rekao da građani trebaju birati one trgovine gdje su cijene niže odnosno trebaju kupovati tamo gdje je jeftinije. Znači očigledno građanima kao što ste vi jednom rekli trebaju samo udobne tenisice, pa nek šetaju od trgovine do trgovine, a neće očigledno nigdje vidjeti te crne liste koje bi bile itekako potrebne jer će sigurno doći do neopravdanoga rasta cijena koje će prvenstveno udariti one najlošijeg standarda u Hrvatskoj.

Zapravo odlučila sam se na repliku zbog zadnjih vaših riječi kojim ste vi rekli sada nisu uvjeti za uvođenje eura. Dakle, ja apsolutno razumijem i treba biti ljudi koji misle drugačije i dobro je da mislimo različito, gdje bi to došlo društvo gdje svi mislimo isto.

Kao drugo da prosječna plaća u RH, kao i prosječna mirovina treba biti znatno viša kako bi Hrvati spremno dočekali ulazak u eurozonu. To su po meni neki glavni uvjeti u ovom trenutku. Nažalost, mi smo tu daleko ispod europskog prosjeka pa dat ću vam jedan primjer evo osobni. Moja majka ima 35 godina radnog staža, otišla je u mirovinu od 2.300 i nešto kuna to vam je koliko 300 eura, 300 eura, a za mjesec dana ili već sada će platiti jednu veknu kruna euro i pol, znači trebat će jedno 30 eura otprilike samo za kruh, znači 10% njene radničke mirovine ode za kruh.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle danas je onako jedan neobičan dan svima nama zajedno jer smo nekako krenuli već ujutro sa jednom posve drugom temi, govorim o lokalnoj politici, a to je tema izbor novog ministra tako da je nekako ova priča vezana uz euro došla u nekakav drugi plan, ali ajmo samo razmisliti sutra će biti 2 tjedna kako je Rusija napala Ukrajinu i što nam se sve dogodilo za ta protekla 2 tjedna, ali ja ću se vratiti na ovu temu što je tema rasprave. Ja sam jedna od onih koja nema nikakvu dilemu da s ove govornice progovori stavove koje imam i stavove koje imam vezano uz EU i stavove koje imam vezano u euro ja apsolutno mislim da i ova situacija koja je sad, dakle rat koji imamo, koji će bit dug, koji će biti bolan, koji će biti težak, mi ćemo svi snositi posljedice, za Hrvatsku neusporedivo bolje da je članica EU nego da nije. Zamislite da nismo članica EU, bez obzira, ja uvijek mislim da nam je bolje biti u društvu bogatih, uspješnih i sposobnih pa bez obzira što ste nekakva mala država i bez obzira što se i tu nalazimo po nekim kriterijima na dnu, ali je neusporedivo bolje da se, da ste u takvom društvu i tu ćemo sigurno otvoriti i pitanja koja će uskoro biti. EU svi doživljavamo kao neko gdje su određeni fondovi pa vezano uz fond, to EU nije. EU daje niz drugih stvari i niz drugih benefita i ovdje se moramo okrenuti i zajedničkoj vanjskoj politici EU. I o tome kad je vrijeme za uvođenje eura ili ako ste stanovišta da ćete uvesti euro uvijek ili ako mislite da ne treba uvesti euro nikada jer uvijek ćete naći razlog zašto ne. Dakle, ajdemo biti pošteni svi zajedno. Da li se u Hrvatskoj štedi u eurima? Da li se stanovi, dakle svi ovi vi saborski zastupnici koji niste dosad, otvaram temu koja bi bila neka druga tema, uvijek je tema kolika je ta cijena u eurima. Pa ljudi moji mi smo živjeli u njemačkim markama dok se nije uveo euro, živimo u eurima. I ja sam sigurna i me nitko, tu me teško može bilo tko razuvjerit da je za Hrvatsku kao ovakvu malu državu gdje smo mi zaista po svim tim stvarima pri samom dnu bolje da uđemo u Eurozonu jer je sigurnije, odgovornije nego da u toj zoni nismo. E sad, ja nekako bilo kojoj stvari o kojoj razgovaram ili razmišljam radim nešto što su me naučili davnih dana, moja struka me je to naučila to radite cost benefit analizu za bilo koju odluku. Znate jednom prilikom i to sad neće mi potpredsjednik zamjerit jedanput je bilo da se jedan prostor namjenjuje za zelenilo, ja sam rekla ok, to možda povećava vrijednost nekretnine koja se tu nalazi, dakle to su vam te cost benefit analize da vidite šta je pozitivno i šta je negativno. Ako vidim da mi je pozitivno više od toga što je negativno nemam dileme. U ovom trenutku apsolutno cijenim da ta jedna cost benefit analiza za nas će biti više na strani pozitivnog nego na strani negativnog. Mi sad znamo, u ovom trenutku znamo da je problem cijena. Dakle, kod nas cijene energenata rastu posljedično tome će rasti i cijena i svih drugih dobara koje jesu. Dakle, ono što bi trebao biti minimum dakle kad se pokazuju dvije cijene, cijena u kunama i cijena u eurima, tamo gdje je cijena u eurima se povećava a da nije, da znamo zašto se povećava. Dakle, to znamo da je tu onaj problem i da će taj problem imati i taj problem zaokruživanja, kad netko dođe do 1,82 eura da će biti sklon ne ići na 1,9 nego 2 eura. I to su prošle i sve druge zemlje i to je nešto što nam može biti i vjerojatno je prijepor i o tome moramo voditi računa. Dakle, zemlja koja nema 4 miliona stanovnika, ja to doživljavam ko priliku, koja ima priliku da uđe u Eurozonu, da svoje, svoj način odnosa prema financijama i svim ostalima vodi kao i druge članice EU je za nas prednost, a za nas nije mana. Prednosti, a o tome da li je ovo pravi trenutak ili ne, pa ovo je pravi trenutak da legnete doma pokrijete se po glavi i čekate atomsku bombu, a to nitko od neće čekati. Poštovana kolegice Mrak Taritaš rekli ste u vašem izlaganju da vam je drago što smo ipak u klubu bogatih pa makar i u nekim kriterijima bili najlošiji. Nažalost, mi smo u većini tih kriterija daleko najlošiji ili među najlošijima ne samo u nekima. A što se tiče to što govorite da ljudi štete, uzimaju kredite u eurima, ljudi štete ili uzimaju kredite trenutno u onoj valuti koja im je najpovoljnija. Po svim pokazateljima ekonomskim zadnji krediti su najčešće u hrvatskim kunama, ne u eurima. Znači ja ovo ne vidim u ovom trenutku kao priliku nego kao veliku opasnost ulijetati u nešto u što pogotovo nismo sada spremni, a pitanje kako će i EU uspjeti izdržati ovu krizu i hoće li nas povući dodatno ta zajednička moneta u još dublje financijske dubioze.

Dakle, mi zaista tu se apsolutno možemo svi složiti postoje dve, tri stvari u kojem Hrvatska nije na samom dnu, jedna od tih stvari je korupcija, tu smo pri vrhu. Naše promišljanje o stanju u pravosuđu jednako tako smo pri vrhu, a po svim drugim pokazateljima smo pri dnu i to deprimira. Bez obzira ja tu ko oporbena zastupnica mogu doć i vikati i reći, ali deprimira. Ovo je moja zemlja, ja živim u ovoj zemlji, slika Hrvatske je i moja slika i ja nekako se u svemu tome zajedno loše osjećam. Ja samo pokušavam i to s ove govornice nastojim da odluke koje donosimo budu razumne odluke.

Pojedini stručnjaci smatraju kako će uvođenje eura dovesti i do poravnanja PDV-a i smanjenja nekih trošarina u Hrvatskoj jer će to tržište koje diktira sve u ekonomiji odraditi samo od sebe. Isto tako očekuju i jeftinije kredite napominjući kako eurozona ima najniže kamatne stope na svijetu te da će to koristiti državi i javnom sektoru kao i samim građanima.

Ja vam na to nema što niti dodati niti oduzeti. Ja samo nekako uvijek pokušavam da krenemo od vlastitog. Vi sad idete dakle već ona situacija kad nekad kad ste išli pa je Italija ne znam lire, Austrija je imala šilinge, Njemačka je imala marke pa ste to sve zajedno petljali, ta komocija da vi zapravo putujete Europom, osim određenih zemalja, euro vam je ozbiljna komocija. Ali pogledajte svoje račune kad plaćate karticom, plaćate negdje vani i platili ste cijenu u eurima i zaračunata vam je konverzija. Dakle, vaša osobna i moja osobna ušteda će biti jer neće biti tih konverzija. Ja se nekako hoću osjećati građanin Europe, jako se veselim da ne bude Schengen odnosno da smo u Schengenu i jako se veselim da koristim euro kao i neki drugi. Poštovana kolegice bez sumnje se svi možemo složiti svi o benefitima o uvođenju eura, međutim ono što brine naše građane dakle nekakvo javno mnijenje da bi se moglo dogoditi uvođenjem eura je s jedne strane zaokruživanje cijena o kojim ste govorili, a s druge strane rast cijena.

Dakle, sigurna sam i svi zajedno znamo da će jednokratno se desiti određene stvari u jednom trenutku kad ono što nas je uvijek i guverner je zvao da mogu zastupnici doći, ja sam bila jedna od onih odnosno u klubu gdje smo otišli i pitali smo ljudi moji kakva su iskustva koji su imali recimo Slovenija je nama najbliža i onda se pokazalo da je to povećanje cijena bilo negdje 3 do 4% i da su one bile jednokratne iza toga su bile stabilne. Ja ću samo vas podsjetiti i usporediti s jednom drugom situacijom. Vi i ja smo tu sudjelovali dosta dugo u noć u raspravi o smanjenju PDV-a na menstrualne higijenske potrepštine i jedan od razloga koji je bio zašto tad nije išlo između ostalog je ministar Marić rekao zato što se neće smanjiti, imate priliku i vi i ja vidjeti da od 1.4. će se smanjiti PDV, a već su cijene smanjenje. Spomenuli ste Sloveniju, dakle oni su u svom ajmo to tako reći procesu uvođenja eura koristili već spomenute ovdje u nekoliko primjera crne liste. Ovdje vidimo odnosno nismo još sigurni iz ovog zakonskog prijedloga je li Vlada od njih odustala ili će one ipak postojati i spominje se uvođenje nekog etičkog kodeksa u ponašanju, pa evo molim vas vaš komentar što bi po vama bilo bolje crne liste ili etički kodeks? Ja vam tu nemam velikih dilema, ja apsolutno mislim da je crna lista ili bez obzira možemo ju zvati crvena, žuta, narančasta, zelena je jedino dakle nešto što će biti upozorenje svima. Kad vi stavite na listu neke lance ili bilo ko je išao dakle nije samo konverzija nego je i dalje to iskoristio za nešto drugo je učinkovito. Mi smo mala zemlja kad se ne znam nešto dogodi u Poreču vi to isti čas znate, ne znam u Vinkovcima da je tako ili kad znate da je netko na crnoj listi ne znam u Pregradi, odmah će znati neko drugdje da je.

Apsolutno se slažem sa vama pogotovo potaknuli ste me zato što ste spomenuli kako već hrvatski građani već duži niz godina zapravo kuna je platno sredstvo, međutim sve ono što idu kalkulirati je li nešto isplativo ili nije isplativo ipak preračunavaju u eure. Danas su cijene, jel' to povoljno ili nije? Šta će prvo hrvatski građani napraviti?

Ja se sa vama slažem. Dakle, probajte imate auto i sad odete na Njuškalo i hoćete staviti auto na tom Njuškalu i dajete cijenu u kunama. Dakle, taj program vas traži da svoju cijenu iskažete u eurima. I vi zapravo dajete cijenu u eurima. I nije, dakle mi imamo tu jednu tradiciju sjetite se, mi smo jedan dio perioda to smo mi koji imamo malo više godina sjećamo smo sve govorili u markama. Kad smo iz marke prešli u euro mi i danas kad pitate nekog koji je najam, koliko je stanje i nitko ne iskazuje to u kunama nego iskazuje u eurima i onda iz eura putem srednjeg tečaja pretvara u kune. Dakle, mi razmišljamo u eurima. Dakle, sve zajedno donosimo i uspoređujemo cijene u eurima. Ja apsolutno nemam nikakvu dilemu vezanu uz to da li je ovo dakle dilema trenutka. Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice da dobro ste rekli na početku kada je taj termin, taj trenutak kada možemo nešto napraviti u ovom slučaju ulazak i prihvatiti euro kao valutu. Mene jako žalosti ovo kako neki kolege govore kako smo najgori u ovome, najgori u onome, pa usporedba kruha u euru i kunama zapravo paritet je potpuno isti. Kada ga stavimo da li je to 10% od kunske vrijednosti ili 10% od euro vrijednosti. Osim toga, kada kažemo toliko smo loši pa imali smo rast evo gospodarski rast preko 10,4% Dakle, drugi u Europi u prošloj godini. Prema tome, kada pogledamo inflaciju pa nije kod nas najveća stopa inflacije, veća je na primjer bila je i u Litvi u Estoniji u Rumunjskoj itd. 6% Kolegice Peović, dakle ja ne znam više koliko puta sam sa ove govornice izgovorila otprilike isto da ja apsolutno sam pobornik toga da je Hrvatska članica EU, pobornik sam toga da uđemo u euro zonu, dakle čim prije moguće ako je ovo trenutak taj, taj iz jednostavnog razloga što je puno bolje biti u društvu boljih, nego u društvu loših iz jednostavnog razloga što vas oni tjeraju da budete bolji, da budete uspješniji, da budete ne znam produktivniji. E sad, jesmo mi tu takvi spori kakvi jesmo pa mi bi takvi spori kakvi jesmo bili i ovako i onako. Ali je ovaj, dakle samo si postavimo ključno pitanje mi imamo rat. Imamo rat. Kijev od Zagreba je otprilike udaljen kao Zagreb od Pariza, otprilike je ta udaljenost. Da li je u ovom trenutku za Hrvatsku bolje da je članica EU ili ne? Poštovana kolegice Mrak-Taritaš nekako se uvriježio narativ da je sve gotovo. Hrvatska ulazi u euro zonu.

Možda može biti nekog izuzeća ali ova kriza u Ukrajini ne djeluje na sve države EU isto.

Ja sam ovo u svojoj raspravi u dva navrata onako nježno rekla, ali to je bio odgovor na repliku. Ali o tome da li je to u krajnjoj liniji neće ovisiti o nama nego će ovisiti o niz drugih stvari.

A rat u Ukrajini je sve to zajedno pospješio, dakle mi se pripremamo da to bude 1.1.2023. Da li će to biti ja se duboko nadam da će biti, ali za to nisam sigurna da i ministar Marić u ovom trenutku ima odgovor. Koliko ja znam još neke odluke će se donositi, neke od odluka će biti u travnju, mislim da je travanj taj [[Upadica Reiner: Hvala.]] A ne gotovo. Pa vi ste naveli uvođenje eura kao jednu veliku priliku kao jedno sigurnije, bolje i prosperitetnije okruženje i društvo i to je naravno nesporno. No, evo ja osobno smatram da možda ovaj trenutak nije najbolji, a to smatra i većina naših građana. Evo imali smo primjere da će se mirovine od 2300 pretvoriti u nekakvu mirovinu od 300 eura i da će zapravo samo uvođenje donijeti nova poskupljenja, dodatnu inflaciju, to je nesporno. Gospodarstvo nam je evo i ovako slabo. Evo, molila bih vas da pokušate razuvjerit evo i mene, a i većinu naših građana koji tako smatraju zašto je evo upravo ovo pravo vrijeme i zašto evo smatrate da smo sad spremni i da ovi negativni učinci neće se toliko odrazit na standard naših građana? Dakle, ono što sam prekovremeno, ali još zadnje odluke, ja sam mislila da će biti u travnju, a državni tajnik me je razuvjerio, pa je rekao svibanj, očito da sam krivi datum zapamtila, što je u ovoj priči nevažno. Dakle, ja tu s ove govornice sam u nekoliko navrata rekla da je pitanje kad je pravo vrijeme. Za neke stvari vam je uvijek pravo vrijeme, a za neke stvari ako imate argumente da nešto nije, nije nikad pravo vrijeme. Dakle, neki argumenti koje mi imamo nikad neće biti pravo vrijeme. Ajdemo vidjeti, dakle Slovenija kad je ušla u eurozonu i kad je prebacila u euro su cijene bile povećanje ja mislim do 4%, ne da mislim nego sam skoro, skoro sigurna. Na nama je da to bude za naše građane što bezbolnije, ali ako vi imate mirovinu i povećavate, u kunama, al ste povećali cijenu kruha, odnos će biti isti, da li je pretvorena u eure mirovina i cijena kruha u eurima, dakle uvijek je isti.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kada smo ulazili u EU onda su nam govorili to će nam riješiti sve probleme, poteći će med i mlijeko našim ulicama, danas vidimo da nije tako. Trenutno je uvođenje eura taj sveti gral koji će riješiti sve naše probleme i u principu stalno nam se govori da smo se mi već jednom izjasnili da, na referendumu o uvođenju eura. E sad da se mi prošetamo dolje do Trga bana Jelačića i pitamo ljude jeste se vi izjasnili na referendumu za uvođenje eura, bojim se da bi odgovor bio niječan. Niti su znali, niti su o tome razmišljali jer teško mi je povjerovati da su naši građani uzeli pristupni ugovor, pa ga čitali onako detaljno stranicu po stranicu. Stalno se ističu te prednosti i lijepo je gledati pozitivno, ali i rast plaća i kamate itd., sve to skupa ovisi o nama, a ne o uvođenju eura. I u principu ovo što cijelo vrijeme govorimo o rastu cijena, svugdje su cijene kod uvođenja eura rasle, u prosjeku nije to puno, ali kad gledate strukturu onda upravo ono što se koristi na svakodnevnoj bazi tu su cijene najviše rasle. I sad ja moram postaviti pitanje dok u Europi bijesni rat, dok cijene energenata divljaju kako mislite provesti čl. 6. ovog zakona u kojem piše da ćete zaštitit potrošače od neopravdanog povećanja cijena i sad kako ćete vi znati što je posljedica uvođenja eura, a što je posljedica rata, inflacije i opće nesigurnosti koja se nadvila nad Europu? Kako ćete provesti čl. 8. ovog zakona u kojem zabranjujete povećanje cijena bez opravdanog razloga? Kako ćete to razlučiti to meni uistinu nije jasno, vi vjerojatno znate šta je posljedica rata, šta je posljedica uvođenja eura, ali čini mi se da je trenutno uvođenje eura i mijenjanje valute, odricanje monetarnog suvereniteta u situaciji u kojoj se mi trenutno nalazimo pomalo neodgovorno jer mi ćemo u potpunosti izgubiti monetarni suverenitet uvođenjem eura, a HNB više neće moć u slučaju nekih mikro kriza voditi politiku kamatnih stopa, a takve krize mogu pogodit naše gospodarstvo jer izvan EU naši glavni izvozni partneri su Srbija i BiH i mogu nas pogodit krize koje sa EU nemaju apsolutno nikakve veze. Struktura našeg gospodarstva je značajno drugačija. Ako pogledate samo Sloveniju ona ima dvostruko veći udio prerađivačke industrije u BDP-u nego što ga ima Hrvatska. Razvijene države proizvode tehnološki vrlo zahtjeve i sofisticirane proizvode, a mi izvozimo pšenicu, kukuruz i trupce i naravno to je i političko pitanje jer se mi uvođenjem eura još dublje integriramo u EU i o tome isto treba povesti određenu široku javnu raspravu. Kao što je rekao ministar Marić ovo će nas koštati 2 milijarde kuna i u principu tu su brojni troškovi koje će imati i HNB i bankarski sektor i poslovni sektor i u ovoj situaciji kada cijene divljaju plin, nafta, sirovine, hrana, možda smo ipak to mogli upotrijebiti da našim stanovnicima ublažimo sve te, sve to divljanje i povećanje životnih troškova. I naravno na kraju ja se moram osvrnuti na blamažu sa dizajnom kovanica. Sramota, diletantizam i šlamperaj najgore vrste. Viceguvernerka plagijatora brani riječima on je nježna umjetnička duša. Kakva nježna umjetnička duša? Tat, lopov, žmugler najgore vrste koji je doduše bio neizbježan s obzirom da je natječaj napravljen neprofesionalno i bez uvažavanja mišljenja struke. Naravno, društvance iz HNB-a se bavi trgovanjem vrijednosnicama, kupovinom luksuznih vila od Agencija za naplatu potraživanja, pa se onda ne može baviti tako trivijalnim stvarima kao što je dizajn kovanica. Sramote nas na svakom koraku, a plaćeni su ipak za nešto drugo. I dosta je ovdje bilo riječi o tome kada je pravo vrijeme, kada je prosječna plaća kao u Hrvatskoj, a mirovina još manja po meni definitivno nije vrijeme za uvođenje eura.

Poštovana zastupnice Vučemilović. Jedan dio ove bajke o euru kaže da će se potaknuti i strane investicije u Hrvatsku. Do sada smo vidjeli odnosno mogli čitati od strane stranih investitora da ih u Hrvatskoj smetaju ne definirani i loši zakoni, da ih u Hrvatskoj smetaju ne sređene zemljišne knjige, problemi sa prostornim uređenjem, da ih u Hrvatskoj smeta samovolja lokalnih šerifa i naravno iznad svega moćna i barem za sada neuništiva korupcija. Dakle, hoće li uvođenje eura riješiti sve ove probleme koje sam upravo naveo? Lijepo ste naveli sve ono što smeta strane investitore, a tome u prilog govore i činjenice da države koje čak nisu ni članice EU poput Republike Srbije imaju daleko veći udio greenfield investicija nego što ih ima Hrvatska. Naravno tu su i članice EU koje nisu uvele euro poput Mađarske, koje također imaju daleko više stranih investicija nego što ima Hrvatska, tako da uvođenje eura kao što sam rekla na početku nije taj Sveti gral koji će riješiti naše probleme, kao što to nije riješilo ni članstvo u EU. Mi sami moramo urediti našu državu, neće nam to urediti nitko iz Bruxellesa, nitko iz Luksemburga, a bome i nitko iz Frankfurta gdje se nalazi ECB. Hrvatski ekonomist i sveučilišni profesor g. Ljubo Jurčić koji je ranije obnašao dužnost ministra gospodarstva kaže da je danas na dužnosti ministra zasigurno ne bi inzistirao na uvođenju eura sada nego bi pričekao bolja vremena. Citiram „Euro je dobra valuta, ali za razvijene države EU i države čije gospodarstvo može pratiti razvoj poput Njemačke, Austrije, Francuske, međutim Hrvatska trenutno nije u toj situaciji i mislim kako bi trebali sačekati barem deset godina da hrvatska kuna preuzme da se promijeni slika hrvatskog gospodarstva jer u Hrvatskoj imamo paradoks da je kuna čvrsta i stabilna, a naše gospodarstvo propada već 25 godina.“ Podsjetio je i na probleme i sudbine države poput Grčke, Španjolske, Portugala i Italije koje se suočavaju sa brojnim problemima uvođenjem eura. Profesor Jurčić je to uistinu dobro konstatirao i tome u prilog idu i brojna istraživanja koja su rađena, rađena su u razvijenim državama također i to od strane njihovih znanstvenika i stručnjaka koji su bili veliki pobornici eura, a danas to više nisu i euro kao valuta itekako koristi onim državama koje proizvode, proizvode na višem tehnološkom stupnju razvoja. I ja sam navela znači samo Slovenija ima udio prerađivačke industrije dvostruko veći u BDP-u nego što ga ima Hrvatske. Mi poput nekakve afričke države prodajemo žitarice, pšenicu, kukuruz, trupce vrlo malo je tu visoko sofisticiranih finalnih proizvoda i nama se može dogoditi da čak euro bude ograničavajući faktor našeg razvoja i u stvari oslabiti našu ekonomiju, a ne ju poboljšati. Vi ste ekonomistica pa onda ćete vjerojatno moći odgovoriti na pitanje koje sam postavio ministru Mariću kad je bio za govornicom. To je pitanje, koliko je Hrvatska u zadnjih 30 godina puta koristila svoj monetarni suverenitet odnosno monetarnu politiku kao nešto za izlazak iz krize? Koliko puta je HNB ispunio svoju zadaću po pitanju stabilnosti cijena i politike kamatnih stopa?

Čini mi se čl. 3. Zakona o HNB-u kaže da je prvi i osnovni cilj HNB-a stabilnost cijena, ali nažalost naš guverner je to interpretirao i interpretira ne samo ovaj nego i prijašnji kao stabilnost tečaja. A taj tečaj je u principu ograničavajući faktor za naše i čimbenik za naše izvoznike koji su se s tim u konačnici i pomirili i sada na kraju kažu, ma dajte više taj euro jel barem nećemo imati transakcijske troškove. Monetarna politika i instrumenti monetarne politike se nisu koristili, a recimo kada smo prije dvije godine ušli u korona krizu onda se vidjelo da se može vrlo učinkovito koristiti određene poluge monetarne politike u jednom dijelu, u jednom segmentu kad je HNB pomogao da se neke stvari stabiliziraju, ali to je bio vjerojatno jedan jedini slučaj kada je to iskorišteno. Kolegice Vučemilović vi ste profesor naravno na Ekonomskom fakultetu pa je s vama teško govoriti, razgovarati o ovoj temi jer ste kod kuće, ali definitivno malo je paradoksalno vaše predavanje od toga da trebamo sačuvati HNB i kunu i zadnjih par minuta gdje HNB u biti izvor korupcije, luksuznih vila, vrijednosnicama, sramota našeg naroda. Ali vratimo se na iskustvo drugih, znači gledajte vrijeme kad su druge države ušle u RM2 fazu, a Bugarska i Hrvatska su ušli 10. srpnja 2020. i kada su postali dio eurozone možemo puno naučiti.

Kako ćemo mi to reproducirati već smo sad u problemu zbog covida i već sada je Zdravko Marić uspio te maastrichtške kriterije dijelom modificirati odnosno Europska komisija nam je dozvolila da dijelom modificiramo te kriterije [[Upadica Reiner: Hvala.]] Ali ključno je, ispričavam se, crna lista o tome ste sjajno poentirali. Crna lista trgovaca koji će to A da, ti kriteriji konvergencije su nešto što je prilagodljivo i od onih prvotnih se odustalo, oni su korigirani ali čak i ovako Hrvatska u EU ima jedan onako povlašteni status pa se nama kao zločestom djetetu često gleda kroz prste, ali, pa će vjerojatno tako i ovdje zato mi je državni tajnik ovako klimao glavom ispunit ćemo mi kriterije mada ovaj vezano za inflaciju nema šanse, a čak i onaj četvrti što se tiče prinosa na obveznice mi je onako problematičan, ali dobro.

Poštovana kolegice Vučemilović, jedan od glavnih argumenata koje koristi premijer Plenković glede ulaska u Eurozonu je da će doći do povećanja izravnih stranih investicija. Međutim, do sada smo uistinu na samom dnu u usporedbi sa našim susjedima tako da recimo 2020. godine mi smo imali strane investicije od 1,3 milijarde dolara, Srbija od 3,4 milijarde dolara, a Mađarska koja i dan danas ima forintu i imat će još prilično dugo od 4,1 milijardu dolara odnosno 300% više nego Hrvatska još gore je što su investicije strane u Hrvatskoj prvenstveno u bankarskom sektoru, u telekomunikacije i dijelom u turizam, dok je u svim ostalim zemljama u našem okruženju su investicije prvenstveno u prerađivačku industriju znači u neku dodanu vrijednost. Hvala lijepa kolega Pavliček, po mom skromnom sudu neće se apsolutno ništa promijeniti. Investicije idu tamo gdje i novac ide tamo, kapital ide tamo gdje je siguran. Ono što ističu uistinu svi investitori to je činjenica da u Hrvatskoj vlada pravna nesigurnost i da pravna država ne funkcionira. Dok mi taj dio ne sredimo, mi ne možemo očekivati nikakve malo veće investicije jer čak i kad, evo imate Regionalni distribucijski centar u Osijeku gdje županija i grad su morali riješiti imovinu nad zemljištem i to je trajalo par godina. Znači kad imate čak i jedinice lokalne samouprave kod nas to traje beskonačno, a kamoli kad dođe neki privatni investitor pa bi sad trebao rješavati neke stvari, ovaj. Poštovana kolegice spominjali ste crne liste, to je navedeno u nacionalnom planu međutim sad se izgubilo iz dokumenta. Crne liste su se u Sloveniji pokazale kao jedan alat koji je bitno utjecao na to da se ne povećava inflacija. Dakle, ono što treba sasvim sigurno učiniti je zaštiti građane u zemlji čudesa zvanoj Hrvatska u kojoj se mora očekivati naprosto zbog iskustva koje imamo da će povećanje, da će zamjena kune u euro se zaračunavati na gore i da će ići vrlo veliki teret na račun građana i to naročito na onih najsiromašnijih kao što su umirovljenici i građani sa niskim plaćama pa bih vas molila komentar koji sve mehanizmi zaštite se trebaju upogoniti za naše građana. Hvala lijepa kolegice Raukar Gamulin, a mi se često obvežemo na puno toga. Znači mi smo se obvezali i da ćemo smanjiti parafiskalne namete bilo je nekakvih simboličnih smanjenja. Da će se država riješiti udjela u brojnim tvrtkama koje ima, to se ništa nije napravilo jer eto raspisan je natječaj nitko se nije javio i to je štrigulirano jel, ali ništa se nije bitno promijenilo.

Hvala. Pa evo isto pitanje postavila sam ga ministru Mariću, pa možda ćete vi odgovoriti kao ekonomistica, on na to pitanje nije odgovorio. Znači stavivši na stranu sve teorijske rasprave o toj prednosti ili manama ulaska Hrvatske u Eurozonu i sasvim njegovog da tako kažem neoliberalnog gledišta, znači uzimajući u obzir situaciju u kojoj je kod nas niža inflacija nego u drugim zemljama u Eurozoni u ovom trenutku ne bi li sada upravo ta monetarna politika, autonomna monetarna politika bila važnija nego ikad jer zapravo ta argumentacija da smo mi nekada ispunili te kriterije iako ih sad ne zadovoljavamo zapravo u samom sukobu sa pa ako hoćete i svjetonazorom onog tvorca ovog zakona i uopće koncepcije ulaska u Eurozonu jer je zadovoljavanje tih kriterija zapravo ono što se postavlja kao okvir, nešto što je potrebno da biste se uopće konvergirali [[Upadica: Hvala.]] ali ako u ovom trenutku imamo nižu stopu inflacije zar nije trenutak [[Upadica: Hvala vam lijepa, hvala.]] da se monetarna politika vodi na drugi način.

Po mom skromnom mišljenju mislim da se ovdje sad previše naglašavaju upravo te pozitivne, ali trebamo biti svjesni i onih negativnih. A što se tiče autonomnog vođenja monetarne politike koja bi bila u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva ona nije vođena ni ovih zadnjih 30 godina, pa sad to ispada onako, e sad kad to već nismo koristili zadnjih 30 godina sada ćemo se i službeno toga odreći, pa da to onda ne moramo ni raditi. Zašto je netko odlučio na taj način se postaviti, zašto HNB na taj način funkcionira to je pitanje od milijun dolara na koje vjerojatno ni ministar Marić, a ni guverner Vujčić nikada neće odgovoriti iskreno i do kraja. Poštovana zastupnice, nažalost ovo je još jedan od zakona za koji ne znamo što nas čeka zapravo osim da će euro doći s obzirom da se ne možemo iz toga izuzeti jer smo takve ugovore potpisali i jednostavno taj postupak se mora provesti. Ono što mene muči to su provedbene mjere vezane za cijene. Naime, sami ste se dotaknuli čl. 8. u kojem piše da se cijene ne smiju povećavati bez opravdanih razloga. E sad, da li itko od nas može iz zakona iščitati koji su to opravdani odnosno koji su neopravdani razlozi? Toga u zakonu nema i ponovo ćemo glasati za nešto, a ne znamo koje će biti nakon toga posljedice toga svega skupa jer će to biti definirano u etičkom kodeksu, što će u tom kodeksu pisati nemamo pojma. Kolega Paviću, ono što mene brine i što sam istaknula, to su čl. 6. i čl. 8. definitivno. Znači čl. 6. koji kaže da će se zaštitit potrošači od neopravdanog povećanja cijena jel i ako se povećavaju cijene bez opravdanog razloga i upravo ovo što vi kažete, ko i kada će reći šta je opravdani razlog sada u ovoj situaciji kada nam govore stručnjaci da će cijena nafte ići do 300 dolara za barel ili gdje cijena plina divlja, a kad energenti idu gore onda imate val poskupljenja naravno jer se to prenosi na apsolutno sve. I taj dio uistinu vezano za zaštitu potrošača u cijelom ovom košmaru sada koji je vezan uz rat u Ukrajini je po meni ne nejasan nego krajnje mijenjati sada valutu u svemu ovome je krajnje neodgovorno. Poštovana kolegice, vi ste, ja mislim da je bio to odgovor replici rekli ono što je zapravo činjenica. Uvijek svaka od ovakvih stvari ima svoje pozitivne i negativne strane. Oni koji zagovaraju će naglašavat pozitivne, a zanemarit negativne, a oni koji imaju tu neke dileme će nekako više naglašavat sve ove negativne, a pozitivne nekako uzimati zdravo za gotovo, ali manimo to na stranu. U svojoj raspravi i odgovorima replikama imala sam osjećaj, ne samo osjećaj nego sam uvjerena da pokušavate to nekako razumski odijeliti što je, što nije, pokazati i dobru i lošu stranu, pa me zanima što vi ocjenjujete koja su nekakva dva ili tri minimuma koja bi trebala zadovoljit, a da bi ne znam vi u svojoj raspravi mogli jasno reć, e ovo je trenutak za uvođenje eura? Kao i uvijek ja nastojim biti objektivna i razumski pristupiti svakom problemu, pa tako i ovom i naglašavam ono što se meni čini kao problem koji će se pojaviti prije ili kasnije, a po svemu sudeći relativno brzo.

Poštovana kolegice Vučemilović, vi ste spomenuli u svojoj pojedinačnoj raspravi određene resurse i stanje na tržištu po pojedinim proizvodima, tako ste spomenuli naftu, plin i trupce i u ovom trenutku jedan jako zanimljiv i jako važan proizvod spomenuli ste pšenicu. Znamo da je Rusija najveći izvoznik pšenice u svijetu, gotovo 20% svjetske trgovine i s obzirom na to opskrba je upitna, moje pitanje nije nužno vezano za uvođenje eura, ali evo vezano je za poskupljenja koja dolaze i dobro je da ste to ovdje spomenuli i dobro je da su ovdje i predstavnici vlasti da evo razmotre i ovu temu. Naime, zemlje u okruženju ovih dana su donijeli odluku o zabrani izvoza pšenice Srbija, Mađarska i vjerojatno još nekoliko njih, da li vi smatrate evo kao ekonomistica da bismo i mi trebali povući jedan ovakav potez i pokušat osigurat ovaj jedan važan proizvod i zapravo smanjit možda mogućnost buduće, budućeg povećanja cijena Kolegice Opačak Bilić, znači Hrvatska je samodostatna i proizvodi i više nego što nama treba i pšenice i kukuruza, ali evo jutros sam slušala vozeći se u Zagreb ministricu Vučković na jednoj radijskoj postaji koja je rekla da mi ne možemo jer smo članica EU uvesti zabranu izvoza ni pšenice ni kukuruza, e onda ja ne znam jel Mađarska članica EU i kakva je to ona članica, a kakva je Hrvatska ako Mađarska to može staviti, ali evo i gorivo je 9 kuna i 17 lipa u Mađarskoj, a u Hrvatskoj je 12 kuna i 19 lipa, 33% skuplje, pred nama je nikad skuplja sjetva, plavi dizel preko 8 kuna i naravno ako dođe do poremećaja na tržištu EU jer mi nismo uvoznik nego izvoznik pšenice i kukuruza, ali i naši ratari će to iskoristiti i ako cijena ode gore izvest će oni, pa ćemo mi onda opet kao i obično jel skupu pšenicu ili smrznute pekarske proizvode uvoziti.

Poštovani kolege, ja ću još jedanput krenut s time da sam zagovornik uvođenja eura i to iz vrlo jednostavnog razloga jer smo imali 30 godina tzv. monetarne suverenosti zato jer smo imali HNB koji je štitio cijene, koji je brinuo o kamatnim stopama, koji je štitio hrvatske građane, a svi znamo da su ti hrvatski građani u tom istom periodu čovjek bi rekao naše monetarne suverenosti skupo platili one koji su to radili. A onda si postavite pitanje zašto netko nešto radi? U pravilu je odgovor zato jer može. Znači mi danas razgovaramo o tome da li želimo biti dio jedne zajednice za koju iskreno vjerujemo a po svemu sudeći i je bolja od nas da li se želimo njima priključiti ili želimo biti sami jer smo sami samodostatni, jaki i ne znam što. Ja bih zaključio da nam je bolje pokušati biti sa onim dobrima pa onda postajati nekako bolji, nego pokušati ostati sam, imati nekakvu suverenost koju 30 godina nismo koristili. Ako je nismo znali u 30 godina koristiti, ja ne znam zašto netko misli da bi je uspjeli koristiti u sljedećih 30 godina, da bih ja iskreno volio da Hrvatska ima kompetitivnije gospodarstvo, da ima više zaposlenih, da je više diverzificirana proizvodnja u Hrvatskoj, odnosno da nam turizam nije 20 i nešto posto. Da volio bih, samo neka mi netko objasni zašto bi to bilo za 10 godina? Nema niti jednog pokazatelja koji bi rekao da će se to dogoditi u sljedećih 10 godina, pa ćemo onda uvesti euro jer ćemo onda biti jači. Tako da činjenica da nas Europa bude željela ako ispunimo ove kriterije da uđemo u euro ja mislim da je dobro, jer u svakom trenutku ljudske povijesti, a u uvodnom govoru sam govorio kad je krenulo razmišljanje o euru sedamdesetih, kada je ponovo pokrenut, kad je pao Berlinski zid, pa kada je opstao 2008. kada su svi mislili da će se raspasti. Euro je dobar, euro je riješio neke stvari ali ove probleme o kojima je kolega Dretar govorio njih neće riješiti ni euro ni kuna. Njih može riješiti samo kvalitetna upravljačka struktura u ovoj zemlji, odnosno kvalitetna politika. Ukoliko ćemo imati kvalitetne ministre koji će znati raditi svoj posao, tada ovih problema o kojima ste govorili koji nisu vezani ni za kunu, ni za euro nećemo imati. Čuo sam kolegu Lalovca kada je izračunao troškove konverzije, pa te troškove konverzije od dvije i nešto milijarde kuna nećemo potrošiti, tada dati bankama, nego ćemo ih moći potrošiti mi građani u dućanima, gospodarstvo ulaganjima. Ali ono što si treba postaviti Vlada kao cilj, a to je umirovljenici. Zapamtite jednu stvar zadnja porezna reforma je najlošije legla ili najlošije se odrazila na one najsiromašnije. Ovo uvođenje eura koje će biti dobro za cjelokupno društvo najviše će koštati one najsiromašnije.

To da li će trgovački lanci biti pošteni neće, nisu ni danas. Priča o poštenju trgovačkih lanaca počiva na batini države, na ničemu drugom. Ja sam zadnji put kad je ovdje bio netko čini mi se iz HNB-a vezano za stabilnost cijena pitao jednostavno pitanje. Dukatov jogurt koji košta trenutno 17 kuna u dućanu i litra mlijeka koja košta nešto manje od tri kune kad je kupujem. Gdje je razlika? Ako je jogurt 17 kuna, a mlijeko 3 kune, znači strani proizvođač Lactalis danas i trgovački lanac su podijelili razliku.

Kolega Brumnić, vi ste vrlo jasno rekli da je problem naravno u menadžmentu svima onima koji upravljaju sustavom. Stoga imamo zbilja katastrofalno malo kako greenfield investicija, tako i brownfield investicija. Mi imamo nevjerojatno malo inovacija. Mislim da smo po broju zaštita intelektualnog prava vlasništva, dakle po broju inovacija daleko zadnji u Europi. Sve se to naravno reflektira na standardu naših građana, da je trećina naših građana ispod praga siromaštva. Poentirali ste skupinu ljudi koja se nama treba obratiti, odnosno mi njima. To su umirovljenici, pa stoga vaš prijedlog kako pomoći umirovljenicima kod ovoga SWITCH-a na euro, da li su to samo crne liste. Ili primjerice u ovoj plinskoj krizi da li su to vaučeri ili neke slične stvari?

Na poziciji menadžmenta i na poziciji politike jednu jedinu stvar bi svatko trebao razmišljati kako da svaki čovjek može živjeti dostojanstveno. Jedan od načina da se to postigne je tako da postoji nekakva zagarantirana minimalna mirovina. Ta zagarantirana minimalna mirovina sigurno nije 700, 800 kuna koliko danas neki ljudi u Hrvatskoj primaju. Ta zagarantirana minimalna mirovina po logici stvari ne bi trebala biti manja od minimalne plaće.

Poštovani kolega. Dakle, u svojoj raspravi ste rekli zapravo nekoliko činjenica, ona činjenica koja je nekako mini zazvonila u uhu da mi kroz raspravu o euru zapravo otvaramo rasprave o niz drugih problema. U raspravama koje su bile prije se je navodilo da je premijer rekao odnosno da kaže da će uvođenjem eura doći više investicija u Hrvatskoj. Investicije će doći onoliko koliko će doći. Nama je problem u neriješenim imovinskopravnim odnosima, nesređenom katastru, dovoljno ne definiranim investicijama i svega ostalo, tako da smo mi i u ovoj raspravi o euru zapravo pod raspravu uveli i neke druge probleme. To euro neće riješiti, ali apsolutno rasprava ukazuje na probleme koje inače sam u svojoj prvoj raspravi rekao da mi danas ustvari trebamo početi razgovarat o budućnosti Hrvatske. Euro je nešto što ja mislim da je dobro da uvedemo, ući ćemo u jedan dobar klub, a sve ove druge stvari jednostavno ovise o onome tko vas vodi. Ja sam nekoliko puta s ove govornice rekao da mislim da je ova Vlada nesposobna rukovodit stvarima, to je onaj ključni naš problem. Obnova danas u Zagrebu i na Baniji dvije godine se nije pomakla s mjesta. Vidjet ćemo za godinu dana sa novim ministrom, ja vam garantiram da osim nekoliko onih koji će sami isfinancirati obnovu svojih stanova koji će dobit natrag nakon toga možda svoje novce, stvarne obnove onima koji nemaju novaca neće bit. Ja sam do sad puštao diskusiju da ide jako u širinu, govorili smo o uvozu, izvozu pšenice iz Mađarske, govorili smo o obnovi itd. što sve izlazi izvan teme pa molim da se ipak držimo teme jer ću malo bit manje tolerantan u budućnosti. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Dakle, imali smo priliku čuti iznimno stručnih osvrta u prilog tome da se ne uvede euro u RH. Svakako ja kao čovjek koji se ne bavim pitanjima financija, makroekonomskim nekakvim pokazateljima više emotivno mogu govoriti o cijeloj toj priči i podržavat kolegice i kolege, osobito stručnjake, profesore koji daju argumente da još nismo spremni za ulazak u eurozonu. Pa mogu reći da od te 1994.g. od kad smo uveli hrvatsku kunu do ovih današnjih dana ta hrvatska kuna je od naših političkih elita bila doista sve samo ne ojačavana, podržava na mnogim poljima. Učinili smo kao političari, kao gospodarstvenici posebno kao izvoznici mnoge kritike, a HNB se baš trudila dodatno učiniti sve da ta kuna ne zaživi, da ne ojača, da ne stvara jedan pozitivni učinak na naše mlade generacije. I naravno nakon što smo je tako nagrdili, oslabili nakon što smo s njom osiromašili naše hrvatske ljude sada smo praktično pred jednom odlukom koja doista može dodatno osiromašiti hrvatske građane, osobito one koji već sada jedva preživljavaju i u tom svom standardu imaju ogromnih problema, a sa ovim ratom u Ukrajini osobito poskupljenjem energenata bit će u strahovito velikim brigama kako skupit mjesec sa mjesecom. Ja uopće ne znam kako će se uskladiti primanja naših proračunskih zapravo i fondovskih korisnika sa rashodima za život, kako će to biti za naše penzionere, za one koji su na minimalnim plaćama? Kako će to biti uskladivo? Ovdje smo imali određenih prijedloga rješenja kako to izgleda u drugim državama, međutim u Hrvatskoj ja vjerujem da će to dodatno doista dovest do jedne eksplozije nezadovoljstva, do socijalne raslojavanja iznimno velikog i naša Vlada bi o tome trebala voditi računa jer u ovih mjesec dana događa se nešto strahovito loše i ako je ikakvih bilo argumenata da se taj euro provede na referendumu smo kao Hrvatski suverenisti imali priliku upoznat se sa jednim stavom hrvatskih građana koje nas nije podržao, nismo skupili dovoljan broj potpisa, ali ako tad nisu bili ti argumenti sasvim jasni hrvatskom narodu, ja vjerujem u ovih 10, 15 dana da će biti jasniji. A i naša Vlada bi trebala to puno, puno ozbiljnije prihvatiti o odgoditi takvu odluku jer ona ne može donijet ništa dobro hrvatskom narodu, najvećem dijelu, najvećoj većini hrvatskog naroda. Naprosto mi nismo spremni za taj iskorak i sama ta činjenica će nas dovest u još veću ovisnost, ali ne prema velikima kako smo imali prilike čuti od podržanih kolegica i kolega, pridružimo se velikima, pridružimo se Europi pa ćemo uz nju profitirat. Nije to uvijek tako, osobito ne u ovom slučaju. Mi smo ušli 2013.g. u najvećoj mjeri u Europu da se riješimo korupcije, nažalost nismo se te korupcije riješili. Sada ćemo ući zanemarit kunu, preuzet prema planu vladajućih euro, misli da će to dovesti do standarda, do boljeg života, do blagostanja u Hrvatskoj. Nažalost neće. Nismo spremni, pouzdajmo se u svoje potencijale možda imamo šanse malim koracima doći do određenog standarda, a ovako ćemo napraviti jedan veliki iskorak pitanje u kom smjeru.

I naravno da smo svi mi vezani u ovoj dvorani za svoju himnu Lijepu našu, za svoj grb, za svoju zastavu, za svoju monetu, ali kuna će ostati i na euro i ona će ostati tamo, zvat ćemo je drugčije ali ćemo se podsjećati na slavne dane.

Da li je pravo vrijeme? Gledajte pogodila nas je Covid kriza, Mastriški kriteriji su uzdrmani, može državni tajnik malo prije isto meni klimat glavom da ih, ćemo ih napraviti, napravit ćemo ih jer su olabavljeni diskrecijskim pravom. Prema tome sada je vrijeme da se u to uđe [[Upadica: Hvala.]] inače pitanje kada. Da ovaj mi hrvatski branitelji smo to ulazili sa jednom pričom, znate i sami priču hrvatska kuna u hrvatskom džepu, hrvatska puška na hrvatskom ramenu, na kraju evo gdje smo danas dragi prijatelji. Daleko od svih tih ideala, ali dobro trudimo se, trudimo se plivat. Međutim, ono što možemo reći barem upozoriti na opasnosti ljudi koji su pametniji, stručniji, neka oni kažu, neka daju projekcije, mi možemo samo reći da smo zabrinuti i to je sve što ja sad govorim, ništa drugo.

Poštovane kolegice i kolege, evo ja ću se vratiti na sam zakon odnosno sve ono što nas čeka. Naime, iskustva država članica koje su uvodile euro upućuje na to da su u pravili u razdoblju koje prethodi uvođenju eura donosi zakon koji uređuje opće pitanje povezano s uvođenjem eura, ali da nas čekaju isto tako brojne, brojni zakoni koje trebamo donijeti da bi sve zajedno moglo funkcionirati odnosno da bi potpuno prilagodili hrvatsko zakonodavstvo uvođenju eura. Tako da nas uz to čeka jako puno još posla, vezano je za platni promet, porezni sustav, tržište kapitala, financijski sustav, trgovačko pravo itd., dakle sve su to područja koja treba će sada rekao je državni tajnik preko 70 jel tako 7 zakona koji nas čekaju za, za izmjenu. Naime, ono što bih htjela upozoriti da je isto tako veliki posao pred poslovnim subjektima koji će u kratkom razdoblju morati imati određene jednokratne troškove vezano za pribavljanje novčanica, kovanica eura, prilagoditi promet gotovom novcem, prilagodit informatičke sustave, a isto tako i prilagoditi računovodstvene sustave i sustave izvještavanja. Tu moramo istaknuti da je naš visok stupanj euroziranosti hrvatskog gospodarstva pa tako turizam koji generira veliki priljev gotovine u eurima. Ti subjekti imaju već veliko iskustvo u potrebi eura i mislimo da će se oni puno brže prilagoditi novim uvjetima. Treba napomenuti da je ukupan neto iznos potreban za prilagodbu uvođenja eura za nefinancijski i nebankarski sektor procijenjen na oko 154 milijuna kuna, a ukupan neto iznos potreban za prilagodbu uvođenja eura za bankovni sustav je procijenjen oko 2,2 milijarde kuna i tu se odnosi prvenstveno na gubitak prihoda banaka zbog smanjenja obujma mjenjačkih poslova te pozitivnih tečajnih razlika itd. Dakle, sve su to oni efekti koji će se događati u ovom razdoblju. Ja bih htjela u odnosu na skepse koje se, su ovdje iskazane postoji usporedni podaci koji su napravljeni u odnosu na države koje su uvele eure, euro prije nas, to je Slovenija, Slovačka, Estonija, Latvija i Litva gdje imate odnos omjera cijena i plaća. Pa je npr. kod Slovenije od 2007. do 2019. cijene su ukupno porasle za 26%, ali su plaće narasle za 48% Kod Slovačke od 2009. do 2019. cijene su porasle 20%, ali su plaće narasle 54% Kod Estonije je to omjer 25% naspram 74% za plaće. Latvije 10% cijene, a 67% plaće te Litva 10% cijene i 59% plaće. Dakle, to su odnosi između kumulativnog povećanja bruto plaća i cijena u tom razdoblju uvođenja eura. Osim toga htjela bi napomenuti kada ovdje govorimo o tome kako ćemo živjeti, kako će živjeti umirovljenici, pa mjere vlade se događaju i sada. 4,8 milijardi kuna koje će biti sada na jedan način preneseno kroz potpore i izmjene PDV-a itd. dakle govore o tome da se itekako vodi računa o tome kako živi naš građanin, kako živi umirovljenik pa će biti ove jednokratne potpore, pa će se smanjiti PDV na brojne proizvode, dakle pomoći će se i poljoprivrednicima i ribarima dakle i sada bez obzira na valutu Vlada o tome itekako vodi računa i vodit će i ubuduće.

Poštovana kolegice.

Čuli smo puno toga za, puno protiv, mene zanima vaše mišljenje kao ekonomistice da li je sada pravo vrijeme, kada je pravo vrijeme, da li je opravdan strah od porasta cijena samim uvođenjem eura, da li je porast cijena više ugrožen ovim globalnim događanjima u smislu pandemije koja traje preko dvije godine i ko zna do kada će trajati, nažalost i ovih ratnih događanja za koja također ne znamo do kada i kako će se razvijati i da li je mudrije prihvatiti sigurnost eurozone ili ostati po strani? Da, uvijek je dilema što i kada uvesti. Da se neke pitalo ne bi niti bili sada članica EU, dakle međutim činjenica je da su prednosti upravo našeg članstva se referira i na ovaj način. Dakle, ukoliko smo i u eurozoni to itekako govori o tome koliki je pristup tržištu veći, koliko smo zaštićeni, koji mehanizmi postoje koji su sad već uhodani i način na koji možemo jedni drugima itekako puno lakše i kroz bankarski sustav pomagati. A osim toga kad pogledamo i što to znači u odnosu i na ponudu, a isto tako i na potražnju, a isto tako i na cijene npr. kamatne stope i sl. Poštovana kolegice.

Jedno od njih je i načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena u čl. 8. koji kaže da je poslovnim subjektima zabranjeno pri uvođenju eura povećati cijenu robe 8ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga. Isto je definirano i smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, kao i etički kodeks koji će biti u obliku aplikacije i u koji će i potrošači moći dobiti uvid u podatke, moći će pisati pritužbe i pohvale vezano uz provođenje zakona za uvođenje eura, pa vas molim da prokomentirate.

Ovdje je u obrazloženju je rečeno da će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja između ostalog dati odnosno dati mogućnosti za dodatne mehanizma zaštite potrošača. Naime, oni su u samom zakonu i u prijedlogu zakona se postavio jednako tako kao što je to u našem neposrednom susjedstvu u Sloveniji gdje su kroz udruge potrošača zapravo postoji mogućnost kako onda one kao takve koje su osnažene mogu pratiti cijene, mogu uspoređivati, mogu signalizirati i stavljati zapravo na tzv. crne liste sve one koji koriste određene situacije koje nisu regularni ili ne bi trebali biti i onda se na taj način zapravo upućuje inspekcija, inspektorat.

To je ovdje je spomenuto neko je govorio da je u Sloveniji to bilo 4% itd. dakle to su bili vrlo mali postoci u odnosu na ono što je bilo. Kolegice Perić možemo govoriti o mnogobrojnim benefitima uvođenja eura, a čini se da turistički sektor sa željom očekuje da se to naravno dogodi što prije. No s druge strane javljaju se ove dvojbe o kojima smo i često slušali koje posebice dolaze od strane građana u odnosu na trgovce, bez obzira na obavezu iskazivanja dvojnosti cijene i u kunama i u eurima. Već ste se malo dotakli propisa na koji način je predviđeno praćenje da ne dođe do tog varanja i koja je tu uloga i udruga potrošača, ako se ne varam i Ministarstvo gospodarstva u tu svrhu je predvidjelo određena financijska sredstva jer je činjenica da je povjerenje jako dobro, ali isto tako da moramo pratiti što se događa kako doista građani ne bi bili naštetili, kako neko ne bi ovu situaciju uvođenja eura pretvorio u svoju nezasluženu korist. Pa recite mi da i ustvari naše udruge potrošača jesu [[Upadica Reiner: Poštovana zastupnica Perić.]] kapacitirane iz vašeg saznanja pratiti ovo što će se događati? Hvala lijepo. Da, predviđeno da je kroz udruge potrošača se to događa. Ja nisam sigurna još uvijek da li su one dovoljno kapacitirane da mogu to pratiti, ali se nadam da će se u tom smislu poduzeti isto tako određene radnje i edukacije i sve ostalo što ide uz to i da će uz ova značajna sredstva koja su predviđena, a moguće da će biti i veća, da će se to onda zaista uspješno i događati. Ono što je nedostatak ovog momenta i ovog trenutka je upravo što će i što se već pokazalo, a to su cijene energenata koje su izazvane potpuno drugim razlozima.

Uvažena kolegice kako bi država članica uvela euro kao službenu valutu naravno da je trebala ispuniti razne kriterije. Oni su postavljeni tako da potaknu države članice na odgovorno ponašanje koje će pogodovati ekonomskoj stabilnosti i pripremiti ih za članstvo. Ispunjavanje ovih kriterija za našu zemlju naravno nije došlo preko noći, trajalo je dugo i nije bilo jednostavno. Hrvatska danas vjeruje Agenciji za kreditni rejting, ali i međunarodna financijska tržišta. Euro područje čini 15% svjetskoga izvoza.

Da, ono što sam napomenula i u ime kluba zaista je Hrvatska u ovom razdoblju od 2016. na ovamo postigla jako puno u smislu stabilizacije javnih financija. Brojne promjene koje su se dogodile upravo u poreznom sustavu, u poreznim olakšicama, u razno raznim dotacijama i naknadama i potporama koje su evo omogućene kroz stabilizaciju cijelog sustava su zapravo doprinijele da smo ušli i postali potencijalni kandidat za uvođenje eura i na taj način zapravo pokazali svu ozbiljnost i da ćemo ispuniti ove kriterije koji su bili predviđeni.

Pa kolegice Perić kao što ste i sama rekli najveći je strah od poskupljenja određenih proizvoda. Ali vi ste u svom izlaganju naveli primjere tamo gdje je došlo do poskupljenja u nekim zemljama došlo je i do povećanja cijene rada koja je također morala dovesti do poskupljenja cijena određenih proizvoda. Ja vjerujem da Vlada RH kao što je znala sada reagirati u slučaju rasta cijena i poskupljenja energenata, da će isto tako znati u narednom periodu ako dođe do tako velikog povećanja cijena reagirati. Naime, znamo da od 1. travnja dolazi, imamo novi paket mjera koji će ublažiti rast cijene električne energije, plina, porezno rasterećenje, odnosno smanjenje PDV-a.

Da, to je ono o čemu sam govorila da je bez obzira na valutu, da je Vlada itekako vodila računa upravo o tim skupinama, ali i o cijelom gospodarstvu i svim građanima da bi olakšala i da bi ta košarica dostupnosti određenih proizvoda bila itekako veća. Ono što svakako treba istaknuti, da je u svim ovim promjenama uvijek smo imali oni koji su bili protiv određenih pomaka. Međutim, cijena rada i potražnja za određenim kvalifikacijama i strukama je sve veća i to s obzirom na … [[Govornica se ne razumije.]] tržišta itekako podiže cijenu rada i na kraju krajeva kad pogledate sada cijenu rada nekog turističkog djelatnika, konobara ili bilo koga drugoga je puno veća u odnosu na prije dvije godine.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Još jednom pozdrav državnom tajniku.

To je isto poruka, zato bi bilo bitno da svi oni koji imaju još neke određene nedoumice prilikom hajdemo reći najvažnijih zakona koji će određivati nekakvu našu budućnost da ta baš bude politička poruka, ne da bude 76, 77 ruku. A zašto vam to sad govorim?

Prvo, kod drugog čitanja svakako, evo vidite da li se to može bilo bi dobro da u ovoj raspravi tu netko sjedi iz HNB-a. Gledajte radi se uvođenje eura, HNB dosta ima utjecaja na ovo sve, da ne bude samo Ministarstvo financija, nego da bude netko i iz HNB-a, da može odgovoriti na nekakvo pitanje. To vam je dobronamjerna preporuka i to je dobro i pametno da tu netko sjedi, jer ako netko ima tu nekakva pitanja što smo danas imali oko HNB-a glupo je da ostanu neodgovorena na pitanje. Imate tehničku mogućnost, dajte da netko iz HNB-a tu sjedi, oni mogu govoriti, da oni mogu također sudjelovati i čuti njegovo mišljenje. Oni će na kraju u konačnici to provoditi. To je prvo, tehničko. Drugo, također u obrazloženju zakona kod drugog čitanja bilo bi dobro, navodili smo danas ove kriterije. Kriteriji su vrlo jasni. Znači stabilnost cijena, znači stopa inflacije, danas je ministar govorio o tom izračunu.

U obrazloženju nemate nigdje da li mi to ispunjavamo ili ne jel. Zašto onda, onda se tu morate vi dovodit u nekakvo pitanje da morate nekako obrazlagat, ovdje ne piše u obrazloženju jel, pa pod svaku od ovih točaka navedite stabilnost cijena, onda navedite jesmo ispunili, dokle smo došli sa svim tim stvarima jel. To je ipak dokument. To je dokument koji će ostati u ovome visokom domu, neko će jednog dana to čitati, neko će to gledati, nemaju svi ista znanja o svem tom.

Nema razlike da ako nas komisija po nekakvim kriterijima jesmo li nešto ispunili ili nismo da vi to ne stavite u samo obrazloženje jel, pa to je čisto dobra preporuka kad govorimo o nekoj raspravi da li ispunjavamo ili ne ispunjavamo kriterije da već to piše u samom obrazloženju, obrazloženju zakona. Ono što je jako bitno jel, ja sam tu danas donio, danas smo to govorili o uvjeravanju jel nešto dobro ili nije dobro jel.

Nemojte da to ostaje još prije covida jel, 2019. imamo nekakvo mišljenje što građani Hrvatske misle o euru. Znači ima, imate komunikacijsku strategiju za uvođenje eura, komunikacijsku strategiju, tamo ste napisali jel. Mi danas ovdje raspravljamo sa zadnjim podacima o mišljenju i danas je ministar ovdje govorio da imamo tu i kod ureda premijera itd., pa ne vidim razloga jel da u odgovore na sva ova pitanja koji su danas imali zastupnici da zapravo pitate građane jel ovo baš mišljenje građana je jako bitno jel, jako je bitno jel to će se dogoditi u roku 6 mjeseci ta promjena.

Napravite novo istraživanje do drugog čitanja, ugradite ga u obrazloženje jel. Zato što ovdje građani su jako loše informirani, barem prema tome što govori HNB.

Jel gledajte šta je ovo istraživanje reklo, loše informirano 22% građana, jako loše informirano 13% građana, 45% građana je loše ili jako loše informirano o euro i osrednje informirano 39% Radite na ovome i to su nekakve konkretne mjere kojima mogu pomoć i plus akcijski plan kako da ćete kontrolirati povećanje cijena.

No međutim, u ovom šumu koji postoji dakle povlaštenih informacija koje se tiču uvođenja eura i recimo benefita tj. koristi za Hrvatsku nažalost prevladavaju pa reći ću onako dosta trivijalne informacije, ono sad će to bit naša valuta, kuna će bit na našem zajedničkom euru, neće više bit trošak konverzije, bit će lakše dolazi veliki broj stranih turista itd. bla, bla, bla, dakle ništa u principu suštinski. I sad ja vama postavljam pitanje, da vi niste apologeta uvođenja eura, dakle pobornik, da li bi vi uopće bili za euro da niste ekonomista da slušate ovako lošu komunikacijsku strategiju HNB-a i ministarstva, Vlade RH, recimo ja prvi ne bi bio za euro jel tu komunikacijska strategija ne postoji, dakle izaziva jedan otpor među građanima.

Znači na vama je puno teži zadatak nego na nama iz oporbe da uvjerimo hrvatske građane da je nešto dobro jel, ali imate sve moguće komunikacijske elemente i u raspravi ovo i u HNB-u i zato vam kažem dajte sve ono što je potrebno da komunicirate, nemojte da nijedno pitanje ovdje saborskih zastupnika ne ostaje vam neodgovoreno, od akcijskog plana, zaštite cijena i tako jel svako pitanje koje vam neće biti neodgovoreno jel od naše strane se dovodi u sumnju da li vi to znate ili ne znate jel i zbog toga imate, ima malo vremena, ali možete uz dobronamjernu podršku da to napravite. Poštovani kolega, u ovom dokumentu s javnog savjetovanja ponuđen je podatak da je 17.2. bilo u opticaju 35,3 milijarde kuna i onda kad pogledate malo što se govori iz financijskih krugova s HNB-a i tu negdje i je taj iznos 30 do 35 milijardi kuna i od toga kaže 5 do 10 milijardi kuna otpada na novac koji građanima i poslovnim subjektima treba za tekuće transakcije, a ovih ostalih 20 do 25 milijardi kuna ide pod ono kolokvijalno rečeno u čarapama i pod madracima. Da li se i vi slažete s tim projekcijama, znamo li mi uopće koji će iznosi biti u pitanju kad će se mijenjati kuna u euro? Evo, znači te podatke koje ste danas rekli znači zna HNB jel i zato je ovdje bitno da kad tako postavite pitanje i danas košto sam ja postavio ministru određeno pitanje kolko će zapravo biti uplata HNB-a u ECB, koji će biti troškovi jel. Ne može ministar znati sve te sitne detalje, al tu može bit kolega iz HNB-a koji može vrlo brzo doći i pomoći mu odgovoriti na ta pitanja i ovo što ste danas došli na odgovorit na ova pitanja koja jel mi koji dobivamo pitanja dobivamo suštinska pitanja koja nam građani šalju jel i zato je tu bitno da u ovom visokom domu u ovoj raspravi znači sva pitanja kod uvođenja eura sve mora biti raščišćeno. Isto kao što je vlada iskomunicirala da je ovdje rekla da je komunicirala i da je bilo 120 pitanja i 120 odgovora jel, samo je pitanje kako dođe do javnosti tih, to sve, da svi ljudi čuju to sve, a ne ovo sitno da dalje čita.

Znači ako je kod nas inflacija nešto niža nego u drugim zemljama nije li sad u ovom trenutku neka autonomna monetarna politika ipak prioritet? No, ako se glavni argument uvođenja eura je konvergencija i stabilnost zbog divergencije jer nastaje inflacija istovremeno očekuje se teška kočnica Europske centralne banke, znači znatno dizanje kamatnjaka što će prouzrokovati recesiju u Hrvatskoj kad uđemo. Ako mi imamo niže stope inflacije, a ECB ima znači politiku, politiku znači vezanu uz visoke inflacije dakle čisto mimo toga koje sad tu za uvođenje eura čak ne ulazim znači ni u ove široke svjetonazorske teorijske rasprave koliko je to pametno ili ne. Čisto iz ove sadašnje perspektive jer ako se držimo nekih kriterija pa nisu kriteriji samo zbog da ih zadovoljimo kako da kažem, nego su kriteriji tu i zbog nas valjda jel.

Jer inflacija, ono što se događa u Hrvatskoj jel kad dođe statistika i koja ne znam zadnji put su objavili podatke za siječanj je ispalo da negdje oko 5 5 7 čini mi se što znači da je vrlo blizu zapravo čak ispod EU, međutim ona što dio hrvatske građane pogađa zato što je najveći dio proizvoda i percepcija je inflacije da je puno veća od tih 5,7% I čini mi se da naša statistika, a vidjet ćete, nažalost uvijek je to tako jel, uvijek malo kasni za odnosno što osjećaju hrvatski građani. I bojim se da vezano za ovaj dio inflacije u Hrvatskoj da je ona niža u odnosu na Europu ne bi baš bio siguran.

Nešto najbrže što možemo napravit je da radimo nešto što su Slovenci radili, tu su preko puta nas, imali su vrlo konkretno i vezano za udruge potrošača, mislim da se građani kroz udruge potrošača mogu puno brže organizirati nego što to radi država jel. I to je sad stvar, da problem je u tome kad ministarstvo sad objavi natječaj, pa dok oni budu izabrani, pa dok bude to itd., nažalost u tome se kasni jel. Ali vlada ako dođe do drugog čitanja, a ne napravi akcijski plan jel ponovo će ovdje u samoj raspravi stvoriti nedoumice. I zbog toga do drugog čitanja napravite akcijski plan zaštite potrošača, ovo sve što ste vi govorili o načelima i razuvjerite svu onaj dio koji nisu bili za uvođenje eura.

Ja isto imam jedno pitanje vezano na narodnu banku, a vezano je za zlatni standard. Mi znamo da smo mi jedina zemlja uz Norvešku u Europi koja nema zlatnih rezervi i da su, da je ovoga tečaj naše kune vezan zapravo za stranu valutu. Da li znate možda budući da ste bivši ministar i da imate sigurno više spoznaja nego što imam ja i naši kolege, da li možda imate spoznaje da li napravljena neka procjena rizika što se dešava i koliko je rizik, što će nam se nakon toga desiti ukoliko slučajno moramo zbog nečega izaći iz Eurozone? Zahvaljujem. Nažalost nemam te informacije šta bi se događalo pri izlasku, znam da je bilo prije nekoliko godina se govorilo o više, više krugova onih koji sudjeluju za euro u tom dijelu. Spominjali ste zlatni standard zamislite koliko je podivljalo tržište zlata, nedavno mi netko spominje da su brojni hrvatski građani što sad rade to je jednostavno, pohrlili u zlatarne da kupuju zlato jel.

Ali još jednom ponavljam, jučer se, neki dan se dogodio šok nafti 140 dolara, euro je ostao stabilan, euro je ostao stabilan u odnosu na dolar jel. To vam govorim. Znači nije lako kad se takav šok dogodi da valuta odmah ostane stabilna.

Kolega Lalovac govorili ste o kriterijima je Hrvatska trebala ispuniti za ulazak u Eurozonu, mislim da je potpuno jasno da nismo te kriterije ispunili ne bi danas razgovarali o ovom zakonu, no uvijek ta komunikacija može biti i efikasnija i bolja kako bi građani doista razumjeli što nas očekuje. Ono što bih vas ja željela pitati kolika je ustvari gospodarska stabilnost Eurozone i koliko je Eurozona otporna na neke vanjske utjecaje i poremećaje kad govorimo primjerice o rastu cijene nafte ili o nekim valutnim fluktuacijama koje sasvim sigurno utječu na nacionalno gospodarstvo. Dakle, koliko će nas ulazak u Eurozonu zaštiti od tih utjecaja kako ne bi gubili na gospodarskom rastu ili kako ne bi ne daj Bože došlo do gašenja nekih radnih mjesta ako se opet počnu događati neki poremećaji. Mislim da sutra predsjednica Europske centralne banke gospođa Lagarde ima izvještaj o ovom novom naftnom šoku jel.

Sutra ćemo vidjeti kako će Europska centralna banka reagirati na ove naftne šokove, je li, na ovaj dio cijena jer onda da bi suzbili ovaj dio, znači Europa mora početi istiskivati novac, je li, jer ga sada ima dovoljno. Mehanizam, Europski stabilizacijski mehanizam, ovdje sam ga ja danas spomenuo, 500 milijardi eura ukoliko se dogodi bilo kakav poremećaj. To nema ni jedna zemlja.

Spomenuli ste upravo ovu komunikaciju i na jedan način da građani budu upoznati sa svim ovim efektima objektivno i pozitivnim i negativnim. Da li mislite da građani sada dovoljno znaju o tome koliko je do sada postignuto sa svim ovim mjerama, što to znači sada, na koji način upravljamo, kako dugom, tako i inflacijom, kakav je gospodarski rast, što to uopće znači u odnosu na to da smo članica euro, EU, i sam ovaj pristup 24 milijarde eura, što to za nas znači i koliko se to pokazalo na rastu, gospodarskom rastu u ovom proteklom periodu? Gledajte, koliko god ima nekakvih mjera što je Vlada radila i porezno rasterećenje i hrpu stvari koje su napravili, kad je došla inflacija, preko noći je izbrisala. Onda je Vlada donijela ovu mjeru za inflaciju, ma nije bila 2 dana, danas su naslovnice Ukrajina, je li? Danas ne znam tko uopće danas prati ovu raspravu danas o euru. Znači dobit uopće komunikacijsku strategiju u ovakvim vijestima kada ne znamo da li danas u Černobilu ima struje, nema struje, itd., vrlo teško i to je ono što će biti izazov Vladi kod drugog čitanja i daljnje komunikacije da uopće dopre do građana kako komunicirati uz ove sve vanjske šokove koji se događaju, je li? Poštovani kolega, evo, drago mi je da ovako vrlo racionalno i prizemno analizirali o svim benefitima koje nam donosi uvođenje eura. Međutim, svjesni svih briga koje građani imaju, mislim da mi moramo, upravo ovo što ste rekli, puno više komunicirati prema građanima na jednostavan način da građani shvate da uz određene rizike koji uvijek postoje, mi jedno sada trenutno živimo svi u krizi, ali kriza je nekad i prilika i sigurno ne treba uvijek čekati neka bolja vremena da bi se odlučilo na neke odluke, mislim da u ovim trenucima, kad je kriza, uvijek postoji strah od promjena i zato mislim da treba dobro komunicirati sve ono dobro što nas očekuje u tom razdoblju nakon uvođenja eura i građanima nekako približiti tu situaciju.

Znači ovdje mora biti predstavnik HNB-a, morate imate vrlo jasno obrazloženo ove kriterije da to prihvaćamo u ovome dijelu. Svima onima, vezano ovdje najviše je danas bilo za cijene, zaštite građana, morate izraditi nekakav dokument da sve oni koji danas ovdje nitko nije bio, koliko se meni razumijem, ideološki protiv eura, ja se možda varam, je l', nego su ljudi ovi drugi koji nisu bili za euro, oni su samo izglasali skepsu zbog pada standarda. E to je ono što zapravo kad imate instrumente, kad je Vlada pokazala da ima instrumente, kako se boriti za inflaciju s ovih 4,8 milijardi kuna. Tu vam je zapravo, dobili ste u sekundi ste dobili povjerenje i zatvorili ste tu priču.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Dakle ključno je pitanje ono euro, da ili ne. To je pitanje, trenutno svih pitanja. I sad pazite, vi imate danas, recimo podatak danas da je zlot izgubio skoro 8% pariteta prema euru, da je forinta izgubila 8,6% Sjetite se da su neki u hrvatskom društvu upravo dakle zazivali takav pristup Hrvatske kao što imaju, pod navodnicima suverenisti, ne mislim na političku opciju u HS-u, nego na Poljsku i Mađarsku. E, a da bi mogli o nečem pričati, moramo nešto znati što je zapravo prvo globalni monetarni zemljopis i koje su zapravo svjetske valute i zašto valuta postaje svjetska valuta. Dakle, dolar, euro, jen, funta, kanadski dolar, kineski juan je pitanje povjerenja, ali i vojne sile. To su svjetske valute. Drugu skupinu čini Norveška, Švedska i Australija, ali samo iz jednog razloga, a to je da je vrijednost deviznih rezervi tih zemalja veća od vrijednosti primarnog novca. Švedska recimo, preko 600%, što znači da njihove centralne banke reagiraju da spriječe prevelike amplitude tečaja. I u trećoj skupini tog mog globalnog monetarnog zemljopisa su vam valute u ekonomijama koje su male i otvorene, a tu je i hrvatska kuna, dakle dualizam. Prije marka, danas euro. Dakle danas vam 39 svjetskih država veže svoju valutu za dolar, 25 država za euro, a 18 za neku kombinaciju valuta. I onda se postavlja ključno pitanje, nisu to troškove konvercije, konverzije, dakle to su apsolutno nebitna pitanja u ovoj raspravi, da nekog ne uvrijedim. Ključno vam je pitanje što je optimalno valutno područje. Znači ključno je pitanje što je optimalno valutno područje i sad kad vama ja kažem da Hrvatska, ako uvedemo uspješno euro 1.1. bila bi svega 1,1% ukupnog stanovnika euro područja, nominalni BDP bi činio manje od 0,5 BDP euro područja, a novčana masa M1 govorim sada, bila bi 0,2 euro područje. I naravno, vratimo se malo u povijest onda ćemo o problemima u budućnosti, hrvatski tečajni aranžmanom se zove znato kako upravljajući plivajući tečaj i on vam je na snazi od '93., dakle 1993. nema bitnih nepromjenjivih elemenata tečajnog mehanizma. Dakle, to vam je bila niska inflacija to smo si mi zadali kao društvo, kao monetarnu politiku tzv. i relativno stabilan tečaj koji vam je bio od 7,1 do 7,73 u ovom zadnjem rasponu što vam pričam. U zadnjih 19 godina HNB vam je intervenirao preko 130 puta na deviznom tržištu s time da je preko 70%, to je vrlo važan podatak, otkupljivao višak ponude deviza, znači otkupio ih je za više od 10 milijardi eura, a prodao ih je za nekih 5 milijardi eura, što nam je naravno povisilo devizne rezerve na preko 25 milijardi eura. E sad se ja vraćam na ove izazove iz budućnosti. Znači 25 milijardi eura, drage moje kolegice i kolege, znači što je sad prvi izazov? Prvi izazova vam je da će nama ostati, mi ćemo recimo uplatiti vjerojatno oko 800 milijuna eura, možda malo čak i više u Europsku središnju banku, dakle to će nema biti obaveza, no što će nam ostati? Ostat će nam vjerojatno oko 8 milijardi eura znači kad odbijemo inozemne obveze ukupne depozite banaka i depozite državnog sektora na našu nekakvu zlatnu škrinjicu. I što je ključno? Ključno je ono što sam pitao danas ministra Marića da li će dakle HNB koji tim mora upravljati vrlo konzervativno, da li će predložiti dakle Ministarstvo financija i HNB možda da sabor donese odluku dakle da se formira fond za fiskalnu stabilizaciju koji se financira iz emisijske dobiti HNB-a kao čisti anticiklični instrument i kao rezerva ili pričuva za izbjegavanje povećanja recimo oporezivanja, za povećanje nekakvih turbulencija koje dolaze u društvu. Teško mi je vjerovati da ćemo ikakvu škrinjicu, a kamoli onu napunjenu zlatom u bilo kojoj projekciji naše budućnosti, zato ću vas pitati nešto oko HNB-a. Zapravo moje originalno pitanje trebalo se ticati drugih nekih valuta, nisam shvatila u koju ste skupinu stavili Poljsku ili Mađarsku s obzirom na ovo što ste prethodno govorili i s obzirom na činjenicu da one nisu uvele euro, a mi ćemo ga sad ipak uvesti, a zadržale su neki standard odnosno cijene hrane su kod njih znatno niže nego kod nas. Ali HNB je onaj koji bi nas doista trebao uvesti u euro i štititi naše građane od inflacije. Međutim, mi govorimo o instituciji koja je pogotovo ako pratimo prethodno razdoblje na neki način i prozvana zbog svoga djelovanja od prešutnih minusa i nedovoljne aktivacije pa do mešetarenja s nekretninama ključnih osoba koje sudjeluju u radu HNB-a. I kako onda očekivati da jedna takva institucija može djelovati u interesu građana ili nama osigurati tu zlatnu škrinjicu?

Što se tiče HNB-a, dakle ja se apsolutno s vama slažem, dakle apsolutno neprimjen način upravljanja HNB-om i stvari koje su od prije mjesec, mjesec i pol dana postale vidljive. Dakle, to je nedopustivo, od špekulacija trgovanja povlaštenih informacija. Ali ja to ne bih sad stavljao u isti koš s uvođenjem eura, ovo su neke strukturne stvari koje treba definitivno mijenjati i s kojima se treba obračunati, ne mislim fizički, mislim onako više moralno. Dakle, to je nedopustivo.

Meni kao laiku i čovjeku koji to prati nije bilo jasno zašto smo svojedobno prodali HNB 13 tona zlata u dva navrata za nekakve smiješne s današnje pozicije smiješne cifre. Danas je zlato daleko, daleko skuplje nego tada pa sad je ovo pitanje šta bi bilo kad bi bilo, ali šta bi bilo sad s tim 13 tona zlata da je kojim slučajem u hrvatskom vlasništvu? Bili bi manje izloženi bilo kakvim rizicima, to je sve stvar diversifikacije. Znači kad vi upravljate određenom valutom, dakle nikad ne stavljate ajd da kažem onak laički, nikad ne stavljajte svoja jaja u jednu košaru, uvijek diversificirate. Ha, vidite kak je to zanimljivo.

Pitanje oni se definiraju zakonom o stabilnosti cijena nego je pitanje općenito ovdje danas bilo govora, šta mislite da li je zapravo samo uvođenje eura dolazi do povećanja cijena ili je ipak to nekakvo pitanje produktivnosti rada da ne bilo evo sad ćemo uvesti euro pa ćemo dobiti veću plaću. Dakle, kao prilog uvođenju eura govorila je o povećanju plaća, jer to nije točno. Znate što je točno?

Mi zaostajemo u produktivnosti. Sad da li će nama euro pomoći manje od 10% u porastu produktivnosti, nove tehnologije, inovacije a to je ono gdje mi na žalost mi zaostajemo u tom dijelu.

Pa će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.

Postoji neka simbolika. Htio bih sa vama podijeliti nekoliko mišljenja. Ja nisam euroskeptik, dapače ja mislim da euro u nekom srednjoročnom roku apsolutno trebamo uvesti. Mi smo već, a bilo je to rečeno i visoko euroizirano tržište i tu nema zapravo nikakvog spora o tome. Razmislite samo vi kolegice i kolege, kao i šira javnost kada govorite recimo o cijeni stana, automobila itd. izražavate li ga u kunama ili u eurima. U pravilu, a evo govorim iz vlastitog iskustva i mojih prijatelja, poznanika, ljudi sa kojima se družim gotovo svi u eurima, gotovo svi. No osim same recimo to tako orijentiranosti na stranu valutu koja to nije ništa novo, ona datira i iz bivše države, eventualno sentimentalnosti što ćemo napustiti možda nacionalnu valutu. Htio bih sa vama podijeliti neke druge bojazni. Bojazni se odnose na vrlo opipljive razloge. Naime, napuštanje vlastite valute napustit ćemo i mogućnost imanja monetarne politike. Vjerujem da ćete se sa mnom složiti i tu je bilo više mišljenja o tome, no ja mislim da mogu sa sigurnošću reći kako monetarnu politiku, odnosno sve poluge monetarne politike nismo koristili kad je trebalo i nismo koristili dovoljno. Sad ulazeći u povijesne razloge to je deplasirano i pase, možda smo trebali devalvirati kunu kako bi pogodovali izvozu i postoji sad tu čitav niz drugih razloga ili mišljenja što smo mogli raditi sa kunom i tečajem kune. No kažem, to je u ovom trenutku pase. Ono što nije pase je kad i ako uvedemo euro što će se, kako će se to odraziti na naše potrošače, na našu kupovnu moć, na naš standard općenito. I htio bih ovdje podijeliti iskustva recimo Slovačke Republike prilikom uvođenja eura. Oni su imali jako dugačak prijelazni period u kojem su jako puno energije, novca i vremena naravno uložili educirajući javnost u to kako će preračunavati vrijednosti iz slovačke valute u euro i obrnuto, kako će prijavljivati i kakao trgovci mogu doskočiti povišavanju cijena i kako će ih prijaviti i na kraju dana koja su njihova prava kao potrošača na čemu trebaju inzistirati. Jako se dugo raspravljalo o tome. Ono što mi nudimo na žalost a to nije dobro je prekratak prijelazni period, prekratak period u kojemu će cijene biti izražene i u kunama i u eurima i složit ću se sa svojim prethodnicima koji kažu da nam je komunikacijska strategija oko cijele tranzicije zapravo katastrofalna. Slično kampanji „Cijepi se“

I sad bi mogli učiniti zapravo puno više. I kada razgovarate zapravo sa hrvatskim građanima koji su mahom polu informirati ili ne informirani o ovoj temi, tada ćete vidjeti da kod onih kojih i postoji skepticizam prema uvođenju eura on je puno veći zbog toga što ne barataju potpunim informacijama. I to je ja mislim na čemu bi ministarstvo trebalo puno, puno više truda uložiti baš na informiranju i komunikaciji sa javnošću, ne samo političkom javnošću nego i generalno, dakle građanima. Također mislim da bi prijelazni period trebao biti puno duži. Ljudima se treba ostaviti mogućnost da se naviknu na eure kao takve, ali također da se naviknu na cijene. Jer sjetit ću vas samo, doduše to je bilo davno, ali kad je Njemačka uvodila euro ono što je bilo 50 centi, 50 pfeninga je postalo 50 centi. To nije bila jednaka konverzija, jer je to značilo rast cijene za sto posto, a plaće su bile preračunate do u cent. Bojim se samo da se to nama ne desi i da pokušamo na koji god način možemo to izbjeći. Uvaženi kolega Hajduković ono što brine mnoge naše građane i čemu sami svjedoče je nešto što bih mogla laički nazvati preinflacijom. Dakle, sama informacija o tome da ćemo uskoro uvesti euro uz probleme koje imamo s trenutnom inflacijom zbog opterećenosti i energetskom krizom dovodi do toga da će se brojni poslodavci ranije prije samog uvođenja eura osigurati za to da cijene budu dovoljno visoke tako da u jednom trenutku kada doista i dođe euro ih nitko neće moći kontrolirati oko toga da su naglo digli cijene. I mislim da se to djelomično događa već i danas. A kasnije je onda služiti kao argument za to da je njihovo poslovanje ostalo isto. Kako se izboriti protiv toga i je li to već dovoljan argument imajući u vidu i trenutnu krizu da možda ipak izbor tajminga nije baš najbolji ako uzmemo u obzir rizik bilo kakvog rasta cijene koje uz sve ove probleme koje imamo sada teško prihvatljiv bilo kojem građaninu Hrvatske. Zapravo moja glavna dvojba je tajming, tajming možda nije najsretniji, možemo govoriti o dobrom tajmingu i ulasku u EU zbog nekih naših fiskalnih potreba, ali fiskalna politika je nešto što će nam ostati, ali ja dijelim upravo vaš strah i zapravo strah dobar dio javnosti od te skrivene inflacije, a onda i neskrivene inflacije u jednom trenu. Ne moramo daleko tražiti zapravo primjere za ovo jer mogli smo već vidjeti puno primjera kada se trgovci i drugi nisu baš pošteno ponijeli prema potrošačima jer svaki put kad je vlada i smanjivala poreze na neke proizvode ili na neke usluge cijene se nisu smanjivale samo su se maže povećale.

Čuli smo i o diverzifikaciji rizika, čuli smo o zlatnim rezervama, znači ima puno toga. Najveći problem je definitivno dizanje cijena, ja sam već postavio jedno pitanje kolegici našoj koja je govorila o Članku 8., no međutim mislim da je osnovna kontrola sada potrebna u momentu kada ćemo imati duple cijene. Evo imati ćemo cijenu od polovice godine jel tako koja će sadržavati i u kunama i u eurima na tim proizvodima i ne vidim zašto bi se moglo desiti bez ikakvih problema, a da nitko ne reagira u državi da nakon 1. siječnja kad pređemo samo na euro da se odjedanput sve te cijene dignu za 5, 10 ili 15% Prema tome, mislim da ta nekakva kontrola postoji.

Puno duži prelazni period po meni, puno opsežnija i intenzivnija edukacija potrošača je nešto što je apsolutno bitno. Jer evo kažem Slovačka vam se pripremala 2 godine djelatno, dakle u ovome što sam pričao edukacija javnosti, cijene u dvije valute i slično, a na druge načine puno duže. Dakle, razgovarajući i sa maloprodajnim lancima i sa poslodavcima i sa posloprimcima. Dakle, to je jedan dijalog koji je trajao duže vremena. Mi nažalost, naše pristupanje ovome konverzijskom mehanizmu nismo dobro iskoristili odnosno nismo iskoristili u potpunosti. Možemo govoriti tu i o pandemiji i o drugim ograničavajućim faktorima, ali ono što je bitno je da ih nismo iskoristili kako treba. A nismo ni u ovom periodu kad bi mogli to, pokušali

Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, jedan ovozemaljski pogled na ovu raspravu. Trenutno po nekim podacima u Hrvatskoj se nalazi u opticaju oko 31 milijarde kuna što u novčanicama, što u kovanicama. Dakle, zadržimo to pred sobom i pročitajmo Članak 31. ovoga zakona. HNB obavlja prijevoz uz pratnju policije novčanica kuna koje su povučene iz opticaja vlastitim specijalnim vozilima, a kovanica kune koje su povučene iz opticaja neobilježenim vozilima u skladu s posebnim sigurnosnim procedurama ministarstva nadležnog za unutarnje poslove itd., itd. Stavak 4. istog članka govori HNB osigurava primjereno zbrinjavanje gotovog novca kune povučenog iz opticaja. Ja vas poštovane dame i gospodo narodski pitam. 31 milijarda kuna, evo stvarno zamolit ću jer nekoliko puta poštovani državni tajniče ovdje se to spomenulo i poštovani zastupnik Lalovac, poštovani zastupnik Ostojić i nekoliko kolegica i kolega upravo smo o tome htjeli povesti raspravu pa bi vas molio, imate prava u ime predlagatelja, dođite ovdje objasnite nam tu proceduru. Kamo će otići 31 milijarda kuna? Naročito kada znamo da se na tzv. mekoj granici sa susjednom nam BiH bez problema možda i usred bijela dana, a pod okriljem noći sigurno može provući kamiončić do dva jer u BiH kuna je potpuno legitimno platežno sredstvo naročito naravno u nekim dijelovima te nama susjedne države i tamo se dakle može sve to zajedno onako narodski rečeno vrlo lijepo oploditi i pretvoriti u euro ili u protuvrijednost kako sam i rekao u replici poštovanom ministru u robama i uslugama. Dakle, molim vas budite dobri dođite ovdje u ime predlagatelja, objasnite nam proceduru odnosno što to znači primjereno zbrinjavanje gotovog novca kune povučenog iz poticaja. Ne prejudiciram naravno nikakve kriminalne radnje, ali mislim da moramo i imamo pravo to znati. Kako će i na koji način 31 milijarda kuna biti uklonjena? Eto, to je početak onoga što sam htio govoriti, a ono što ću i naravno budući da će mi sasvim sigurno isteći i vrijeme naglasiti i u završnoj raspravi jest činjenica evo našao sam jedan zanimljiv, zanimljiv tekst pokušat ću ga pročitati. Austriji ured za vanjsku trgovinu koji redovito testira raspoloženje isključivo austrijskih tvrtki, među ostalima i zato što je Austrija najveći hrvatski ulagač na koji otpada oko 29% ukupnih izravnih investicija u anketi je kontaktirao 1.074 poduzeća i predstavništava. Riječ je o tvrtkama koje posluju u Hrvatskoj, a dolaze iz Austrije, Belgije, Češke, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Slovenije, Španjolske, Švedske i Velike Britanije zemalja koje ostvaruju ukupno više od 72% izravnih ulaganja u Hrvatsku. Četvrtina poduzetnika anketiranih naravno navela je područje netransparentne javne nabave i natječaja kao ozbiljnu poslovnu prepreku. Kao sljedeći problemi pojavili su se ne ujednačenost u tumačenju zakonskih odredbi, neriješeno stanje zemljišnih knjiga, poteškoće u komunikaciji sa jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave te što je i bilo za očekivati njezino veličanstvo korupcija. Vjerovali ili ne g. Google pamti sve, bez ijednog, ijednog problema pronašao sam eto prije 20-ak minuta na internetu ovaj tekst koji zvuči izuzetno aktualno, a ustvari radi se o tekstu autorice Suzane Varošanec sa Internet stranice Poslovnog dnevnika iz srpnja 2006.g., eto prošlo je gotovo 16 godina od trenutka u kojem je taj tekst napisan, pa vas ja pitam što se u stvari baš ozbiljno i konkretno nabolje promijenilo? Hoće li uvođenje eura kao neki dim iz čarobne lampe u jednom trenutku riješiti sve ove probleme? Zato bih vas molio da još jednom dođete ovdje ispred predlagatelja i da nam to kažete. Niže kamatne stope i rast kreditnoj rejtinga još jedna lijepa priča, nesumnjivo svi jedva čekamo da se to dogodi. Pokretanje proizvodnih procesa i sustava u Hrvatskoj, moram priznati slobodno bih rekao jedva čekamo vidjeti. Kolega Dretar ovo o čemu ste govorili su zapravo tehničko izvedbene stvari, međutim baš zbog toga što su te sve stvari nepoznanica i te tehničko izvedbene mislim da je godinu dana odnosno manje od godinu dana prekratak rok da bi se to zapravo napravilo kako treba. Tim više zapravo želim prisnažiti vaš argument činjenicom da neće biti ograničenog vremena odnosno roka za konverziju kuna u eure, dakle vi ćete u svakom trenutku moći doći u HNB i zamijeniti svoje kune za eure. To otvara zapravo more mogućih zlouporaba. I bilo bi dobro znati barem na resornom odboru ako ne na plenumu kako će Vlada doskočiti ovome, koje će to biti mjere i kako se zapravo to u praksi misli izvesti jer složit će se sa mnom, ovo je jako veliki i opsežan korak, a mi ga radimo imamo osjećaj na prečac odnosno pokušava preskočiti dvije stepenice jednim korakom. Kao i uvijek ja moram priznati malo štreberski naglašavam, ali apsolutno gotovo u svakoj raspravi ovdje da smo najviši zakonodavni dom RH i da nama čl. 31. st. 4. u kojem piše HNB osigurava primjereno zbrinjavanje gotovoga novce kune povučenog iz opticaja ustvari ne znači ništa. Mi trebamo ovdje donijeti i mi ga trebamo izglasati način za primjereno zbrinjavanje gotovog novca. Mi to moramo znati jer i narod to želi znati, narod koji nas je ovdje poslao.

Kolegice i kolege. 9. ožujka 2012. dakle baš na današnji dan ovaj je sabor ratificirao naš pristupni ugovor sa EU. Sjećam se bio sam i tada u sazivu tog sabora, to je bilo jednoglasno 136 zastupnika glasovalo je za. I naravno to je činilo i na temelju provedenog referenduma točno je izlaznost u tom referendum nije bila iznad 50% opet, međutim trebamo uzeti u obzir da od onih koji su izašli preko 66% građana koji su izašli glasovalo je za. I tada smo mi donijeli političku odluku koja je uključivala i preuzimanje eura za našu valutu dakle ulazak u eurozonu, dakle to je bila politička odluka, odluka koja je imala i ima i danas svoju ekonomsku logiku, ali koja ima isto tako i svojih i političkih, pa rekao bih i geopolitičkih konotacija. Jer ako je ulazak Hrvatske u EU bilo isto tako i u kontekstu naših euroatlantskih integracija dakle i ulazak u NATO, ako nas je to odredilo kao dio zapada, kao ulazak u tu skupinu demokracija zapadnih onda moramo danas reći da ulaskom u eurozonu, pa i ulazak u Schengen koji također želimo nas pomiče možda sa te periferije tog zapada prema europskoj jezgri. Dakle, ulaskom u EU, ulaskom u NATO u onom geopolitičkom smislu Hrvatska je izašla iz jednog trusnog područja Balkana, međutim ona je na periferiji tog zapada, ne samo naravno u geografskom smislu nego u jednom širem značenju. I upravo ulaskom u eurozonu, ulaskom u Schengen, dakle dubljom integracijom mi se pomičemo sa te periferije i idemo prema centru čime se zapravo želi ojačati i stabilnost i položaj Hrvatske unutar Europe, a i unutar zapravo međunarodnog poretka. Naravno i kad smo ulazili u EU, kad smo završavali taj proces pregovora bilo je kritičnih tonova koji su govorili nismo još spremni, trebali bi još čekati, još nismo sve ispunili, naše pravosuđe nije savršeno i puno toga možda možemo danas reći bilo je u nekom, u nekoj mjeri možda i utemeljeno. Međutim, pitanje je bi li bismo mi danas u boljoj poziciji da nismo tada ušli u EU? Ja mislim da ovi događaji koji pokazuju jednu promjenu međunarodnog poretka upravo nam ukazuju na to da je dobro što smo danas i u NATO-u i dobro je što smo danas u EU. Bez obzira na sve poteškoće i zahvaljujući upravo tim euroatlantskim integracijama smo u boljem položaju.

Međutim, moramo si postavit pitanje, a koje bi bile posljedice sad, da sada, da danas odnosno u petak kada budemo glasovali o ovom zakonu, donesemo političku odluku da ćemo odgoditi ulazak u euro, koje bi onda posljedice bile za hrvatsko gospodarstvo, za kreditni rejting Hrvatske, za visinu kamata, za naše poduzetnike, za naše građane? Dakle, moramo biti tu ozbiljni i odgovorni kada kažemo da postoje naravno, što je i danas i ministar Marić vrlo jasno i transparentno rekao, postoje i one možda negativne konotacije kojih moramo bit svjesni, al kada važemo i kada gledamo koji su benefiti i koji su eventualno nedostaci onda jasno je da imamo veće koristi od ulaska u eurozonu i zbog toga moramo donijeti takvu političku odluku. Danas u trenutku kada imamo nestabilnost međunarodnih tržišta zbog još efekata pandemije, zbog nažalost agresija koju je Ruska Federacija pokrenula protiv Ukrajine, međutim u takvoj situaciji nestabilnosti ulazak u eurozonu upravo daje RH jednu veću stabilnost i više mehanizama da se može nositi sa svim takvim izazovima i problemima.

Kolega Stier, put Hrvatske u EU bio je dugotrajan i mukotrpan, no na kraju se ipak isplatio i mogu se složiti s vama da uvijek postoji i potreba i opravdanost preispitivanja je li napravljeno sve kako treba i ta bojazan da će se možda pogriješiti ili da za nešto nismo spremni. Često govorite o tome da je važno da se sa periferije EU primaknemo prema jezgri, pa tu vidite kao jedan od instrumenata ulazak u eurozonu i šengen. No htjela bi čut vaše razmišljanje da proširimo malo ovu temu. Mislite li da se to pomicanje prema jezgri može napraviti i tako da onim državama koje žele poštivati iste vrijednosti, koje već godinama čekaju da im se ta europska vrata otvore, Hrvatska može biti svojevrsni patron u tom smislu odnosno da Hrvatska može imati možda i snažniju ulogu u proširenju EU? Hvala kolegice Petir na tom pitanju, naravno pomicanje s periferije prema europskoj jezgri možemo gledati kroz dvije dimenzije, jedno je ulaskom dublje u europske integracije kroz ulazak u eurozonu, u šengen, a s druge strane pomicanje tih vanjskih granica EU dalje prema istoku odnosno pomicanje granice te europske zone sigurnosti, mira i prosperiteta dalje prema istoku. To je nešto što npr. su Nijemci htjeli da se ta granica da ne bude u Berlinu nego da se pomoče prema istoku, pa danas i Poljaci žele da ide dalje prema istoku i normalno je da i mi iz naše pozicije gledajući koja je naša nacionalna, interes naše nacionalne sigurnosti bi željeli europeizaciju našeg susjedstva na jugoistoku Europe. Dakle, ne u onom mehaničkom smislu samo otvaranja i zatvaranja poglavlja nego doista suštinskim europskim promjenama u tim zemljama. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega, mislim da nije stvarno upitno da mi uđemo u tu našu eurozonu i da konačno uvedemo euro i samim činjenicama i ove 2.g. i pandemije, a i sad i ovaj napad Rusije na Ukrajinu je dovelo do jedne nestabilnosti ne samo kod nas u Europi nego i šire i vidimo da ono što vidimo iz medija odnosno iščitavamo da se i razmišlja da EU uvede i zajedničku obveznicu koja bi ojačala znači za, za obranu i za tu energetsku krizu koja nam dolazi, pa prema tome htjela bi čuti vaše mišljenje što, da li je to dobro izdavanje tih obveznica zajedničkih za potrebe i obrane i energetike u cijeloj EU? Nije prvi put da smo u ovoj sabornici raspravljali o obveznicama odnosno o samoj ideji da npr. Europska komisija može izaći na financijska tržišta u ime cijele EU. To je prvi puta učinjeno doduše u jednoj formi izvanredne situacije sa EU Next Generation, dakle kao odgovor na pandemije. I znamo da neke zemlje članice su prije toga bile jako protiv takve ideje jer naravno s njihove perspektive znali su da će dio odnosno najveći dio kasnije otplaćivanja toga duga spasti na njih dok će možda benefite više osjetiti zemlje poput, poput RH. No u duhu europske solidarnosti to je bila jedna dobra mjera i mislim da je vrlo važno da se i na tom tragu razmišlja u budućem razvoju EU.

Predstavljanjem Strategije za uvođenje eura kao službene valute i sad je ovo završna faza pristupanje euro zoni, ulazak u Schengenski prostor i vjerujem da smo mi kao građani zreli za uvođenje eura kao nacionalne valute i upravo zato je ovaj zakon sredstvo koje nam omogućava da to učinimo na neki bezbolniji način i način koji neće ići na štetu nego na korist naših građana. Mislim da u ovom zakonu sad u prvom čitanju koje nadam se da ćemo mi dati potporu u petak predviđaju se upravo oni mehanizmi da bi se moglo eventualno prevenirati ili smanjiti opseg onih mogućih negativnih posljedica pogotovo ukoliko bi se išlo sa jednom artificijelnom inflacijom zbog kao što smo vidjeli nekih slučajeva ili primjera iz drugih zemalja kada su uvodili euro. Mislim da je to zdravo da o tome raspravljamo, ali isto tako da zaključimo kao što sam i prije rekao kada gledamo koje su eventualno negativnosti, ali i koje su prednosti ulaska u euro zonu da zaključimo kako je u interesu Republike Hrvatske ući u euro zonu.

Dobar dan! Najprije ću se osvrnuti na ovo primicanje od periferije prema centru, pa kolega Stier danas je kupovna moć manja 27% prosječne

1/3 živi u riziku od siromaštva, pa nemojmo se baš razbacivati tezom da smo se negdje primicali, curili, skakutali, ne znam kako smo to kretali od periferije prema centru. Ja nisam sigurna u kojem smo mi to smjeru išli. No, dakle na stranu i teorija i boljke eura za hrvatsku ekonomiju ako postoje godine u kojima se nikako ne bi trebao uvoditi euro, pa da je i dar s neba onda su to ove godine pandemija, inflacija, kriza. Dosta je licemjerno i cinično, znači od onih koji sami zastupaju euro zonu da govore da smo mi nekad zadovolji te kriterije, pa nije bitno što ih sad ne zadovoljavamo. Mi smo mislili da su ti kriteriji koji koriste i nama, da su to kriteriji koje moramo zadovoljiti da zaslužimo taj ulazak u elitni klub zemalja kao ravnopravni partner, a mi praktički ulazimo kao Grci do grla zaduženi uz potpuno, dakle narušene uvjete u najgoroj geopolitičkoj i ekonomskoj pandemijskoj krizi u povijesti Europe posljednjih godina. Od onih kriterija koji se moraju zadovoljiti mi u ovom trenutku pola ne zadovoljavamo. Omjer javnog duga i BDP-a je daleko iznad onih 60% Proračunski deficiti su daleko iznad zadanih. Kamatne stope su niske, ali sa svakim sljedećim refinanciranjem sada u krizi će drastično rasti. Cijene nisu stabilne. Cijela euro zona ima strašne divergencije prvi put u povijesti. Reći ću da je i ponešto čudno, pa i od onih zastupnika iz opozicije koji zagovaraju ulazak u euro zonu da ne odgovaraju uporno na moje pitanje o visini inflacije. Znači kod nas inflacija bez obzira na percepciju naravno u javnosti ona je jako velika je niža nego u drugim zemljama Europe. Znači evo dat ću vam stope inflacije u Belgiji 96, Njemačka 5,5, Estonija 12,4, Grčka 6,3, Španjolska 7,5. Kad je visoka inflacija Europska centralna banka mora dizati kamate, dižu se uvjeti zaduživanja za sve. Nama u ovom trenutku, ako nam je ikad bilo potrebno i bilo korisno autonomna monetarna politika može koristiti. Zbog divergencije i rasta inflacije istovremeno očekuje se teška kočnica Europske centralne banke i to će zapravo prouzročiti i recesiju hrvatsku kada uđemo. Onda će se vjerojatno vaditi na priču da nije inflacija posljedica eura, nego općih kretanja. Ali će posljedica biti teško razlučiva, teško ćemo reći je li to posljedica uvođenja eura ili globalne recesije. No i po toj liberalno-ekonomskoj logici mimo bilo kakve šire teorije o problemu eura za hrvatsku ekonomiju uistinu se postavlja pitanje nije li možda mudro i racionalno makar odgoditi ulazak u euro zonu u trenutku znači kada traje rat, inflacija i očekuje se restriktivna monetarna politika koja će nas baciti u novu recesiju pogotovo dakle zato što mi imamo nižu recesiju nego druge zemlje euro zone. Neki su mi ovdje kolege odgovorili da ne vjeruju čak nekako malo Pernarovski odgovor, da ne vjeruju u te podatke, da je kod nas recesija, odnosno inflacija samo 5,5% To je naprosto činjenica da su naše stope inflacije niže nego u podosta drugih zemalja u euro zoni. Što se pak kaže vezano uz ono mi smo ušli u to, u procesu smo pa nema natrag reći ću vam da je Danska već 20 godina u R2 procesu. Bez obzira na očita neslaganja tijekom ove rasprave glede tajminga kada prijeći na euro, pretpostavljamo da će sve ići svojim tijekom. Znači ima tu, naravno, puno pozitivnih stvari, bit će naravno i troškova, koji će se odnositi na sam proces zamjene kune za euro, za informacijsku nekakvu kampanju, za edukaciju, itd., međutim, mislim da nismo baš nešto puno govorili o tome da će određeni broj ovlaštenih mjenjača ipak morati zatvoriti svoja vrata, znači oni kojima je to glavna djelatnost. Pa evo, prema podacima koji su nam dostupni, takvih je 72 od ukupno ovlaštenih 852 i 364 osobe će ostati bez posla.

Pa bojim se da nemaju, nije pitanje na koje ja mogu rezolutno odgovoriti, ali poznavajući naše politike prema radnicima, bojim se da su uvijek u onom smjeru, snađi se druže, je li, kad jednom izgubiš posao, na tebi je da se snađeš i da nađeš novi posao, a u zemlji u kojoj je jedna od najnižih stopa zaposlenosti u Europi, to nije tako lako. Vrlo su cinične primjedbe koje dolaze recimo, na ovaj upit pa od liberala najčešće da kad izgubiš posao, pa nađi drugi posao, na tebi je da se snađeš zato što mi imamo uistinu problem sa traženjem i nalaženjem dobro plaćenih kvalitetnih radnih mjesta, pa čak i bilo kakvih radnih mjesta jer nemamo iseljenost od 17,6% radno sposobnog stanovništva zato što svatko može naći radno mjesto gdje hoće. Tako da se bojim da na ovo vaše pitanje koje bi svakako trebalo postaviti nadležnima, nema baš nekog pametnog odgovora.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa pred nama je Prijedlog Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH u prvom čitanju. Mislim da je ovaj Zakon rađen sa posebnom pažnjom, jako detaljno, o tome kako su se odazvali i na e-Savjetovanju brojni građani i pojedine, ja bih rekla, institucije, i odgovor na njihove primjedbe i prijedloge dovoljno govori sa kolikom brigom je ovaj Zakon rađen. Vjerujem da primjedbe koje su se danas čule, iako nažalost mogu reći da nisam toliko vidla prijedloga novih, više primjedba da možda nije trenutak za donošenje ovakvog zakona, ali na ove primjedbe uglavnom je odgovoreno da se prihvaća ili se prima na znanje i svega nešto malo onih koji nisu prihvaćeni. Što je zanima naše građane, to je u prvom redu načelo njihove zaštite i posebno, zabrana neopravdanog povećanja cijena, a upravo su to temeljna načela i uvođenja eura. Kad govorimo o zaštiti potrošača, onda točno se navodi da je potrošač fizička osoba, znači ne smatra se potrošačem nekakva pravna osoba, tvrtka, nego baš fizička osoba kako je uređeno i propisima kojima se uređuje i zaštita potrošača. Toliko detaljno da odnosi, imamo i poseban članak koji propisuje posebna pravila koja se odnose na zaokruživanje kad imamo drugu decimalu 5, veću ili manju i slično. Kad su u pitanju pravila dvojnog iskazivanja kod poslovnih subjekata, kaže da je poslovni subjekt dužan u razdoblju dvojnog iskazivanja na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima na preračunavanje. Međutim, znamo da evo, ljudi malo znaju pa već imamo nekakva izrugivanja pa bi ja sad tu posebno i izgovorila ono što u Zakonu stoji da se brinulo o tome i napravilo izuzeće da to neće morati raditi npr. bakice koje prodaju luk na tržnici, znači imamo iznimno da poslovni subjekti koji prodaju robu i pružaju usluge na štandovima i klupama na tržnicama za malo, zatim putem automata pa onda i oni koji rade na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, u trgovačkim centrima, kao i putem kioska, pokretnom prodajom, proizvodima u objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i sl., oni su izuzeti od tog isticanja dvojnih cijena. Jednako tako, izuzeti su i ona mjesta gdje imamo velike, uzrokovalo bi nesrazmjerno velike troškove, kao što smo čuli i od ministra, kad je rekao da npr. totemi na benzinskim postajama neće trebati iskazivati dvojne cijene, isto tako zasloni blagajne, kuponi za popuste, iznosi cijena na vagama, taksimetar i sl. Ovo sam posebno imala potrebe istači jer čujemo brigu pojedinih naših, neću reći poduzetnika, ali je malih poljoprivrednih proizvođača i slično, da će imati velikih problema ako to zakon nalaže i mi tu izglasamo. Nadalje, nadzor će vršiti Državni inspektorat i to za područje prodaje roba i pružanje usluga, zatim pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, boravišne turističke pristojbe, itd. Znači u provedbi nadzora, tijela će najprije donijeti rješenje i dati primjereni rok u kojem će se ta nepravilnost odnosno nezakonitost morati otkloniti. Propisane su također i kazne. Ja bi njih tu i izgovorila i iščitala, tako da slučajno nekome ne padne na pamet da manipulira jer kaže da u razdoblju i dvojnog iskazivanja, kada nije iskazana cijena robe na jasan, čitljiv način ili pak nije poslovni subjekt istakao fiksni tečaj konverzije i naravno ga, primijenio, imat će kaznu od 20 do 100 tisuća kuna. Ne samo što će on imati toliku kaznu nego će i osoba odgovorna u toj pravnoj osobi dodatno morati platiti 5 do 15 tisuća kuna.

Poštovana kolegice, dobro ste istaknuli sve bitne stvari koje su u prijedlogu zakona i mislim da je u stvari zakon dobro definirao sve one detalje koji će se događati i sve procese koji će se događati u ovom postupku uvođenja eura. Ono što zasigurno najviše brine građane kao što ste i sami istakli to je da ne dođe do njihovog pada standarda uslijed povećanja cijena. Sigurno je da je na našem Jadranu i našim turist i našim ugostiteljima značajno uvođenje eura jer se baziramo na turizmu kao djelatnosti, kao i našim poslovnim zajednicama, ali isto tako treba brinuti i o ostalim građanima i o ovome što njih muči.

Kolegice Jelkovac, jako dobro ste spomenuli ove udruge potrošača. Pa prošli tjedan smo imali tu na našim klupama i raspravu o izvješću Nacionalnog programa za zaštitu potrošača od 2017. do 2020. i mogli smo primijetiti da je svega u tom periodu znači od '17. do '20. 6 udruga za zaštitu potrošača imalo nekakvih aktivnosti. Ima one koje naravno radu na području čitave RH, ima onih kao što je Udruga za zaštitu potrošača Međimurja, evo i Šibenski potrošač koja djeluje na našem području nešto su aktivnije, ali sigurna sam da će sada biti puno više potrebe i puno će više ljudi posezati za ovim udrugama, a moglo se čuti da će i Ministarstvo gospodarstva osigurati određeni iznos kojim će poticati rad tih udruga, pa evo prilika i njima da se još više angažiraju i pomognu našim građanima u zaštiti. Poštovana kolegice, u svojem izlaganju dotakli ste se i onoga što naše građane svakako zanima, a to je ovaj jedan tehnički dio pretvorbe hrvatske kune u euro. Rekli ste propisana je konverzija po fiksnom tečaju, definirana su pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena, isto tako 12 mjeseci od datuma od uvođenja eura banke, HPB i FINA dužne su vršiti uslugu konverzije bez naknade po fiksnom tečaju, nakon toga će to raditi HNB i to za kovanice u roku do 3.g., a za novčanice bez vremenskog ograničenja. Osim gotovog novca zakon predviđa i postupanja za akte i robu koji su izdani, tiskani i bili u prodaji prije uvođenja eura, a na njima je otisnuta cijena u hrvatskim kunama, npr. poštanske marke, ulaznice, bonovi i slično, pa možete li pojasniti što zakon predviđa za takve slučajeve?

Naravno čak i na nekim flašama vidimo da postoji, ono piše 50 lipa i slično, znači uz poštanske marke i imamo i kupone za popuste itd., tu se točno navodi da do dok se ne potroše sve zalihe moći će se stavljati u opticaj i te flaše i te knjige i poštanske marke, naravno prilikom plaćanja računa doći će do preračunavanja i zaokruživanja sve onako kako se i navodi u ovom zakonu, znači i taj dio je predvidio zakonodavac. Kolegice, slažem se s vama da kritičari ovog zakona uglavnom su spominjali samo faktor vremena, dakle neki su govorili nije sada pravo vrijeme, prijedlog ne znam valjda zaustaviti vrijeme, čekati neke optimalne okolnosti koje onda valjda neće nikada doći. Drugi su bili još inventivniji, nisu htjeli samo zaustavit vrijeme nego vratit vrijeme unatrag, ajmo u socijalizam jer kao tamo navodno je bilo bolje. E šteta što taj socijalizam se raspao, sve su te diktature zapravo se raspale, a dobro možda oni misle da je to bilo zbog neke američke urote da se raspalo, a ne zbog toga što je to bio loš sustav, kao što su isto tako bili suzdržani kad smo imali Deklaraciju o Ukrajini zbog toga što valjda ne misle da agresiju je pokrenuo Putin i da je to bilo ničim izazvano nego valjda je to isto opet Amerika ili NATO ili ne znam ko izazvao, a ne agresor. Pa kolega Stier, dobro ste to rekli, neki bi rado vratili vrijeme unatrag, al nisam primijetila da su ti isti kad smo, kad su nam odobreno ne znam 10,7 milijardi eura u financijskoj perspektivi 2014.-2020., pa onda sad odobreno od '21. do '27. dodatnih 25 milijardi eura rekli ne hvala mi to ne bi. To nisam čula uopće da je izgovoreno u ovoj sabornici, e sada bi naj, najradije vratili vrijeme. Međutim, vrijeme ne da nećemo vratiti nego ga ne treba, nego se možemo samo zahvaliti za sve ono što smo dobili i sve one benefite koje ćemo dobiti u narednom periodu. Evo ja neću pričati o socijalizmu i davnim vremenima nego ću evo iskoristiti ovu repliku da postavim jedno konkretno pitanje odnosno evo i da državni tajnik čuje iz HUP-a, dakle jedan, ono što se navodi u čl. 66., dakle temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću preračunavat će se i zaokruživati u skladu sa Zakonom o euru, dok se isto upisuje u trgovački sud redovnom procedurom odnosno kad to društvo zatraži u roku od 3.g., kad zatraži da se to promijeni je li na trgovačkom sudu. Ovdje oni upozoravaju da će to zatrpati, zatrpati rad sudova, dakle bit će dugotrajno opterećeni rješavanjem svih ovih zahtjeva, trebalo bi im makar dozvoliti da na svojim Internet stranicama objave to prije nego što je Trgovački sud to registrirao, a možda čak i ovu ne znam st. ovaj 6. zapravo ukloniti i skroz im dozvoliti da to se obavlja po službenoj dužnosti … [[Govornici govore u isto vrijeme, ne razumije se.]] Hvala. Pa ja vjerujem evo danas smo maloprije sam upravo izgovorila kako se malo tu čulo nekakvih primjedbi i prijedloga, vjerujem da su ovo čuli i predstavnici ministarstva, državni tajnik sa suradnicom da će razmotriti ovaj vaš prijedlog. Ali kao što ste sami pročitali zbog toga je sigurno i određen rok od tri godine, a ne kao u ovim ostalim 12 mjeseci ili eventualno još plus 12. Evo mi smo u prvom čitanju kako ste rekli sigurno će još biti nekakvih dodatnih izmjena do konačnog zakona i moj stav, a dijelimo ga sigurno da se trebamo uključiti u eurozonu zbog svih benefita ustvari koje Hrvatska time dobiva. Kroz rasprave je bilo kritika o trenutku, ali kako bi se ustvari potpuno mi pripremili za uvođenje eura osim zakonskih pretpostavki treba raditi i kampanju uvođenja eura, prezentirati to ljudima i raditi na kontroli interakciji s potrošačima da i oni ukazuju na one koji se ne pridržavaju pravila. Dakle, cijeli postupak eura se treba donijeti sustavno, planirano, provoditi se kroz zakone, ali i strategiju i cijeli taj plan zamjene. Pa evo ja bih vama rekla i kao gradonačelnici da sigurno ćete vi jako dobro znati kakav postao sad vam slijedi, naime od tog da će trebati angažirati sve one da programe od programera do ne znam svih mogućih djelatnika, ali isto tako određene odluke će trebat donijeti i na vašem gradskom vijeću. Znači i tu ako je došlo do nekakvih promjena u sastavu gradskih odnosno općinskih vijeća ili županijskih skupština može također biti problema, međutim i to je predviđeno ovim zakonom.

Izvolite.

reakcija na zapadne sankcije bit će brza, promišljena i bolna za one kojima je namijenjena kaže Moskva, javlja danas Reuters. Dakle, potpuno je jasno da je situacija blago rečeno nesigurna i da zapravo ne znamo kakva nas ekonomska i energetska situacija očekuje i što će uopće biti s inflacijom. Poznato je i danas je višestruko ponovljeno da stabilne i otporne države mnogo uspješnije funkcioniraju u uvjetima zajedničke valute nego države koje su opterećene vlastitim gospodarskim problemima. Nažalost, ne možemo se izgleda nadati ničem dobrom i potrebno je da Vlada već sada priprema mjere ublažavanja udara na građane pa naročito umirovljenike, pa i kod uvođenja eura.

Tu svakako treba priključiti one sa plaćama od 3, 3,5 do 4.000 kuna znači radi se o trećini naših građana koji žive na rubu siromaštva i zato je neophodno učiniti sve da se maksimalno zaštiti građane od povećanja cijena zbog uvođenja eura jer znamo da je Hrvatska zemlja čuda i nevjerojatne su mogućnosti stjecanja profita bez ikakvog obzira i milosti za građane i njihovu ekonomsku situaciju. Nažalost propuštena je prilika da se za vrijeme dvogodišnjeg sudjelovanja u europskom tečajnom mehanizmu iskoristi za informiranje i edukaciju građana o svim aspektima uvođena eura. U nacionalnom planu navedene su ponovit ću po ne znam koji put primjerice crne liste koje su Sloveniju velikim dijelom spasile od inflacije, danas se crne liste dakle popis onih prijavljenih za lošu poslovnu praksu više ne spominju. Mi nemamo ništa protiv toga, dapače, neka se objavljuju obje liste i trebaju se objavljivati na euro.hr i putem drugih kanala drugih informiranja, primjerice putem plaćenih oglasa u dnevnim novinama i na internetskim portalima kao što je i predviđeno u planu u nacionalnom planu. Dakle, nažalost jedino tako se može bolje prevenirati neopravdano podizanje cijena na uvođenju eura. Slovenija je građanima također podijelila male kalkulatore kako bi se spriječile zloupotrebe i o tome treba ozbiljno promisliti svakako do drugog čitanja mi očekujemo korektan akcijski plan o kontroli cijena jer je to najvažnije za naše građane. Nadalje, građani će u cijeloj '23. bez naknade moći zamijeniti 100 novčanica kuna i 100 kovanica kuna po jednoj transakciji, a ako u jednoj transakciji netko želi zamijeniti više od 100 novčanica i kovanica to će moć, ali će mu banka za to moći zaračunati naknadu. Mi smatramo da u razdoblju promjene valuta ne treba biti takvih ograničenja osim kod uplata na bankomatima, jedino ograničenje može biti prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma znači ograničen je iznos do kojeg se ne treba popunjavati obrazac za sprječavanje pranja novca iznad tog iznosa, i dalje bi se trebao moći promijeniti novac bez naknade, jedino što klijent mora popuniti spomenuti obrazac. Mi smatramo da banka u ovom cijelom postotku moraju odraditi tih tehnički dio posla i to bez profita, imale su ga dovoljno u Hrvatskoj, a i imat će ga ubuduće, ne brinem se za njih. Što se primjerenog zbrinjavanja kune iz čl. 21 tiče, ha eto, ne možemo se ne sjetiti stanovitog g. Luke Rajića i kamiona punih hrvatskih dinara koji se mijenjao u BiH pa vas, g. državni tajniče, molim da ne odmahujete glavom kad se govori o tome nego građanima naprosto objasnite što konkretno znači primjereno zbrinjavanje. I na kraju, želim nam svima sreću da stignemo do uvođenja eura bez velikih europskih i svjetskih potresa.

Nažalost ovih 9 godina nismo se makli sa samog začelja ovog, kako neki vole reći, elitnog društva. Naime, čak smo uspjeli u nečemu što je malo koja država uspjela, a to da nas je međuvremenu pretekla i jedna Rumunjska po BDP-u, a iza nas je ostala samo Bugarska. Treba također, spomenuti da smo, trenutno na nekih 66% prosječne razvijenosti EU, a da nam je inflacija krajem 2021. g. iznosila gotovo 5% Najgore, bojim se, tek slijedi, prvenstveno zbog ukrajinske krize, a to je drastičan rast cijena energenata na gotovo dnevnoj razini, kao i drastičan rast svih cijena roba i usluga na tjednoj razini. Evo i danas jedna naša europarlamentarka govori da ulazimo u teško razdoblje gdje ćemo vjerojatno imati i nedostatak određenih energenata, da će se možda morati uvoditi restrikcija struje na području cjelokupne EU, da će se možda voziti, kao što je nekad bilo u onom sustavu, par-nepar, itd. To samo pokazuje da ulaziti u Eurozonu u doba najveće neizvjesnosti EU, a možda i najveće gospodarske krize u povijesti EU u ovom trenutku definitivno nije pametno. Naime, neće nam se apsolutno ništa promijeniti u pozitivnom smislu ulaskom u Eurozonu niti će nam početi pada mana s neba niti će naši ljudi kvalitetnije živjeti. Nažalost bojim se da će doći do daljnjeg pada životnog standarda jer će definitivno pojedinci iskoristiti ovaj neopravdani rast cijena prije dvojnog prikazivanja i što će biti dodatni udar na naše građane. O psihološkoj priči ne želim ni pričati kada jedna baka, umirovljenica dobije 250, 300 eura mirovine, možete misliti koliko to utječe i na samu psihologiju tih ljudi. Ali ono što je vrlo bitno istaknuti da dobar dio onih argumenata koji se ovdje spominju kao prednost Eurozone, nažalost ne drže vodu. Naime, kaže smanjit će se kamatne stope, kamatna stopa ovisi prvenstveno o financijskom tržištu, a gospodarskoj situaciji određene države, a ne o valuti korištenja ili platežnom sredstvu u toj državi. Govori se da će doći do većih stranih investicija. U Hrvatskoj prije 2 godine ste imali ukupno investicija od 1,3 milijarde američkih dolara. U Mađarskoj koja i dalje ima svoju forintu imali ste 2020. g. investicije u vrijednosti od 4,1 milijardu američkih dolara, što je za 300% više nego u RH. Znači apsolutno nema nikakve veze niti stoji da investicije ovise o stranoj, o platežnom sredstvu, nego one ovise prvenstveno o tome kakva je poslovna klima u određenoj državi, gdje se ta država nalazi po percepciji korupcije i niz drugih parametara gdje je Hrvatska, još uvijek, kao što sam rekao, gotovo na samom začelju. Također, treba spomenuti da jedino što će ulazak u Eurozonu pomoći hrvatskoj državi, da će imati vrlo vjerojatno bolji kreditni rejting, a on opet, služi čemu? Daljnjem zaduživanju Hrvatske po nešto povoljnijim uvjetima. Ako je to jedini razlog, onda bolja da ne ulazimo u tu i takvu Eurozonu. No, ono što želim istaknuti da još jedanput treba napomenuti da ne trebamo srljati kao guske u maglu jer definitivno po svim ovim ekonomskim pokazateljima, mi spremni za Eurozonu nismo i ne slažem se sa nekim kolegama koji su rekli, bolje biti i u tom elitnom društvu pa makar bili najlošiji, što fali jednoj Češkoj, što fali jednoj Švedskoj, što fali jednoj Danskoj, što fali jednoj Mađarskoj? Poštovani zastupnik Davor Dretar sad će i završno govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Izvolite. Hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče koga još uvijek čekamo da odvoji nekoliko trenutaka i dođe ovdje i kaže nam, lijepo je, ali istovremeno i zabrinjavajuće vidjeti vaše klimanje glavom. Što to znači? Jesmo li mi dostojni, nedostojni ili mi jednostavno ne razumijemo? Dozvolite da vas to evo, ovdje na ovoj otvorenoj, ne baš osobno, osobito ispunjenoj sceni pitam. Nije sramota nas ako ne znamo, pa tu smo da vas pitamo. Vi ste osoba koja u suradnji sa vašim ministrom i predsjednikom Vlade donosite zakon. Pa dođite i recite nam par stvari koje ne razumijemo. Ja ne razumijem, pitam. Dođite i kažite. Na koncu konca, ako se ne varam, između ostalog, zato i primate plaću. No, da krenemo još jednom, ovoga puta iz one perspektive koju smo naglasili i u raspravi. Postoji dokument koji se zove Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Taj dokument već su nekoliko puta analizirali i novinarske kuće i nezavisnih ekonomski pa i bilo koji drugi analitičari. Došli smo do pitanja hoće li se uvesti crne liste na kojima bi se navodila poduzeća koja bi pokušala zlorabiti proces uvođenja eura da bi povećala cijene na štetu potrošača. To se barem po onom zadnjem slučaju, govorimo o Republici Sloveniji pokazalo kao vrlo učinkovita metoda zaštite građana pa zašto ne bi bila jednako učinkovita i ovdje u Hrvatskoj. Pričamo odnosno očekujemo uvođenje tzv. etičkog kodeksa u poslovanju. Ne trebam biti sasvim sigurno niti pravno obrazovan, niti osobito inteligentan da zaključim da je kodeks samo skup odredbi ponašanja unutar jedne zatvorene društvene skupine. Kodeks nije zakon, kodeks je nešto zbog čega odnosno zbog povrede čega nitko možda ne može ili ne mora odgovarati. Eto, provo je čitanje lijepo molim da se za drugo čitanje ozbiljno u zakonu odnosno prijedlogu zakona tj. njegovom konačnom prijedlogu ovdje precizno i jasno navede kako će se zaštiti potrošači odnosno obični naši ljudi koji su nas ovdje i poslali. Ukoliko da još jednom razbijemo taj tzv. oblak divne i ružičaste sapunice, ukoliko će promjena službene valute od Hrvatske stvoriti stabilno, moderno, prosperitetno i bogato društvo preporučio bih recimo dolar Kajmanskih otoka to je izvanredno i fenomenalno jaka valuta ili zašto ne jednostavno već ovdje u raspravi spomenuti Bitcoin. Hoće li uvođenje eura pokrenuti proizvodnju u Hrvatskoj? Pitanje je koje ću ostaviti da visi u zraku nekoliko sekundi. Hoćemo li početi proizvodi? Poštovane dame i gospodo još vam jednom kažem nešto što kažem ljudima sa kojima sjedim svakoga dana. Ovaj televizor sasvim sigurno nije. Ovaj mikrofon 100% nije. Pleksiglas je proizveden u Hrvatskoj ali samo u ovoj formi, uvezen je iz neke druge zemlje, pazite mi ne proizvoditi pleksiglas. Hoćemo li potaknuti proizvodnju?

Princip je poprilično jasan dosta se dobro pokazao kada smo raspravljali o obnovljivim izvorima energije i ukazali kao Domovinski pokret na jednostavnu činjenicu da vjetroelektrane su super, svaka im čast, vrte se eto nama struje. Osim betona za temelje i to malo zemlje na kojoj ćemo ih postaviti mi ne proizvodimo niti jedan jedini segment vjetroturbine. Pa naravno da će nam onda neki pametan čovjek dati kredit da ga kupimo, da kupimo tu vjetroturbinu, bio bi lud da nam ne da. I kada se već dotičemo nacionalnog suvereniteta premda je dosta teško u ovom kolopletu modernosti uopće reći i definirati nacionalni suverenitet milijarde europskog novca putu prema nama, način na koji ćemo ih i potrošiti bojim se da neće biti osobito učinkovit, ali sam siguran da će ih vraćati naši praunuci. Izvolite. Predsjedavajući, poštovane kolegice zastupnice, kolege zastupnici, poštovani državni tajniče zajedno sa suradnicom, Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH, ah mnogi ga nazivaju tako i tehnički zakon jer sad govorimo zapravo o tehnici, o koracima koji nas čekaju, koje moramo odraditi kako bismo zaista uveli euro.

To smo prije 10-ak godina ulaskom u EU jasno odlučili da želimo ući i u europsku monetarnu uniju. Ok, trebalo je proći određeni niz godina prilagodbi i danas smo praktički na pragu ulaska u Eurozonu. Nije, osobno držim, a i Klub HDZ-a je na stajalištu da je pravi trenutak što prije u Eurozonu. Ako sve bude kako je po planu 1.1.2023. euro službena valuta u RH.

U samom obrazloženju zakona kad se pogleda samo koja osnovna pitanja se rješavaju zakonom, pa ima li što bitnije. Da li fizička osoba, pravnih, firmi, javnih ustanova, javnopravnih tijela, sve nas se to tiče. Jedan od najbitnijih zakona koji govori tehniku i objašnjava korake što će se to događati u periodu praktički od ovog ljeta, kako je hodogram planiram, pa cijelu tamo još, još iduću godinu. I opet u današnjoj raspravi evo koja traje praktički evo već 8, efektivno 7 sati svaki put kad skrenemo s teme, kad raširimo na Ukrajinu, na inflaciju, na skupo žito, skupo ulje, relativiziramo ovaj zakon i njegove odredbe i nekako, neka distrakcija se zapravo uvodi ovdje u saborski prostor gdje zainteresirane, zainteresirane strane, a nema tko nije zainteresirana strana zapravo odvlačimo od teme i ne daje im ono što, ono što bi trebali dobiti. Moje iskustvo u ovih zadnjih par dana kad sam vidio da je na raspravi Zakon o uvođenju eura kao službene valute ovaj tjedan u raspravi pa sam onda iskoristio nekoliko sastanaka, kava, razgovora da provučem temu eura.

I ova današnja rasprava, a i rasprava koja bude u drugom čitanju osim njene osnovne funkcije da raspravimo zakon kažemo što nam se sviđa, što nam se ne sviđa, koje stvari su dobre, što bi možda trebalo promijeniti, poboljšati uvelike treba biti u funkciji informiranja i pojašnjavanja najširoj mogućoj zainteresiranoj javnosti što je to što nas očekuje u idućih praktički godinu i pol dana.

Znamo da smo i sentimentalno naravno vezani za kunu, za našu valutu ali opet s druge strane visoko eurizirana smo zemlja i mislim da taj prelazak može se odraditi kako treba i da ljudima to sjedne na pravo mjesto da tako kažem. Ali informiranje i pojašnjavanje što prije i što bolje, svaku priliku koristiti, a pogotovo kažem kad bude zakon i u drugom čitanju.

238. vrijeđajući zastupnike da ovdje nisu znali o čemu govore kada su govorili o ovom zakonu da se rasprava produžila na sedam sati bezrazložno. I sve stvari koje su bile ukazane predstavnicima Vlade ovdje

potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja, uvažene kolegice i kolege.

I da, točno prije 10 godina, 11 pardon ovaj Sabor je ratificirao Sporazum za pristupanje u EU što smo obilježili na Odboru za europske poslove. Prema tome, točno je da su građani Republike Hrvatske i onog trenutka kad smo obranili Hrvatsku kroz Domovinski rat uvijek govorili o tome da želimo ući u euroatlantske integracije, da želimo postati punopravna članica EU i ono što nam ostaje, ostaje nam dakako još da uđemo u Schengen i da uđemo u euro zonu. To je težnja ove države i ja mislim da to ima široki konsenzus. Ovdje je pitanje načina i slažem se da ovaj zakon u prvom čitanju nije loš, dobar je. Imat ćemo i drugo čitanje. Međutim, problem nastaje negdje drugdje. Problem je šta do stupanja na snagu tog zakona i njegovih prijelaznih i završnih odredbi? Ja jesam za to da se u Hrvatsku uvede euro. Mi se time odričemo dijela suvereniteta, barem onog monetarnog što je možda i dobro, jer ne znam koliko smo dobro upravljali našim monetarnim suverenitetom kad govorimo o recimo programiranoj inflaciji kune zato da bi potaknuli izvoz ili turizam. Ali ima jedna stvar koja je puno bitnija i o čemu je danas isto tako bilo riječi. Onog trenutka kad uđemo u euro onda će radnici koji rade u ovoj državi moći uspoređivati svoj minimalac u eurima ili svoju plaću u eurima sa onom plaćom u eurima u Austriji, Italiji, Njemačkoj, o Luxembourgu da ne govorimo. Tog trenutka će isto tako hrvatski građani moći uspoređivati u velikim trgovačkim lancima koji operiraju i u Hrvatskoj i u Italiji i u Njemačkoj i u Austriji koja je cijena kave u eurima, koja je cijena papirnatih maramica u eurima. Isto tako po pitanju bankarskih usluga kako više nećemo imati kunu koja je rizična valuta ćemo pogledati isto tako koje su kamatne stope na stambene kredite ili na potrošačke kredite ili na kredite za kupnju automobila. Usporedimo te kamate. Koliko god mi imali više-manje jedan fiksni tečaj između eura i kune u zadnjih 20 godina uvijek se vrtilo oko 7 i pol, malo više, malo manje ali su kod nas kamate bile puno veće. U europsko zakonodavstvo takve kamate kako mi imamo u Hrvatskoj na kuni bi bile proglašene lihvarskima. Ali kako su bile u kunama, onda nisu lihvarske. To je monetarna politika koja se provodila ovdje. To su kamate koje smo imali u ovoj državi za vrijeme dok smo imali kunu. I zato me interesira kako će biti kamate kad uvedemo euro i na potrošački i na druge kredite. I ima jedna stvar, to je bojazan do stupanja na snagu ovog zakona što su govorili i mnogi moji kolege, dakle jesmo za euro, al je pitanje šta će se događati do uvođenja eura odnosno do uvođenja fiksnog tečaja. U pravilu je kuna padala koncem godine jer je bila velika potražnja za eurima. U ovo doba, dakle početak ožujak, travanj, Uskrs, Europa već traži kunu i kuna raste. Zašto? Zbog uskršnjih blagdana i kuna se traži radi provođenja godišnjih odmora u RH, e dobro. Na razini 1000 eura danas je euro 20 kuna skuplji u odnosu na prošli mjesec, kako će tako bit u idućih 6 mjeseci, koliko će se fiktivno dizati cijene do onog trenutka dok ne uđemo u fiksni tečaj, a izlika šta će bit, rat u Ukrajini. Time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.

Aktualnim Zakonom o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima definirana su nadležna tijela, njihove zadaće, službene kontrole i načini postupanja, te izvještavanje nadležnih tijela Europske komisije, kao i obveze službenih laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu eu propisa kojima su utvrđena pravila za prehrambene aditive, arome i prehrambene enzime koji se koriste u hrani. Obzirom da je ovo drugo čitanje, a slijedom prijašnjih diskusija i rasprava osjećam potrebu da zbog boljeg razumijevanja tematike, posebno građanstvo koje nas prati, jasno definiramo što su prehrambeni aditivi, arome i prehrambeni enzimi. Prehrambeni aditivi su tvari koje se obično same ne koriste i ne konzumiraju kao hrana i hrani se dodaju u tehnološke svrhe, primjerice kao regulator kiselosti, bojilo, konzervans itd. Arome su proizvodi koji nisu namijenjeni konzumiranju kao takvi i dodaju se hrani kako bi joj dali ili promijenili miris ili okus. Prehrambeni enzimi o kojima je u ovom prijedlogu promjene zakona riječ su proteini dobiveni ekstrakcijom iz biljaka ili životinja ili fermentacijom iz mikro organizama koji mogu katalizirati specifičnu kemijsku reakciju. Koriste se u tehnološke svrhe u proizvodnji, preradi, pripremi i obradi širokog spektra hrane. Uglavnom se koriste u pekarskoj industriji za proizvodnju voćnih sokova, vina i piva, kao i za proizvodnju sira. Novim konačnim prijedlogom zakona uklanjaju se nepotrebne administrativne procedure na način da se brišu odredbe o obvezi prijave prije stavljanja na tržište i uporabi prehrambenih enzima u proizvodnji hrane, te upis u registar enzima. Radi se o nacionalnoj odredbi koja je donesena sa svrhom prikupljanja informacija o uporabi prehrambenih enzima u proizvodnji, preradi i pripremi i obradi hrane koja nije obvezujuća prema odredbama propisa EU, a odredbe trenutno važećeg zakona predstavljaju stoga jedno, pa možemo reći i nepotrebno administrativno opterećenje gospodarskih subjekata. Naime, ovom promjenom zakona, prijedlogom mi se usklađujemo sa praksom ostalih država članica EU. Zadaća Europske agencije za sigurnost hrane i provođenje ocjene sigurnosti enzima, a isto tako u međuvremenu na stranicama Europske komisije objavljen je popis svih enzima za koje su zaprimili zahtjev za ocjenu sigurnosti. Uzimajući u obzir da se uspostava navedenog registra nema dodanu vrijednost u smislu veće sigurnosti hrane koja se stavlja na tržište u našoj zemlji, predloženim zakonom brišu se ove odredbe. Također predloženim zakonom revidirane su i prekršajne odredbe na način jasnih definiranja. Visina novčane kazne prilagođena je težini početnog prekršaja, te je uvedeno načelo oportuniteta za određene prekršaje koji nemaju značajan utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača, a koji subjekti počine prvi put. Naime, prema trenutnom zakonu propisana je jednaka kazna i u slučaju kad je primjerice dostavljen podataka o prisutnosti alergena što smatramo vrlo bitnim ugrozbenim čimbenikom za zdravlje stanovništva, kao i u slučaju kada na ambalaži aditiva, arome i enzima koji nisu namijenjeni krajnjem potrošaču nije primjerice navedena neto količina proizvoda ili samo tekst za hranu, što doista nije neka ugroza za zdravlje naših građana. Novim predloženim zakonom prekršajne odredbe prilagođene su boljem odražavanju utjecaja pojedinih formacija na zdravlje i interese potrošača. Tako su za prekršaje koje se odnose na navođenje obveznih upozorenja na sladilima informaciju o prisutnosti alergenata i informaciju o najvećim dopuštenim količinama sastojaka koje podliježu količinskom ograničenju propisana je veće novčane kazne dok su za određene elemente propisane niže novčane kazne. Načelom oportuniteta nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog ili prekršajni nalog ako subjekt u poslovanju s hranom tijekom nadzora ili u rješenju u određenom roku otkloni utvrđene nesuglasnosti za koje je utvrđeno da ih je počinio prvi put, a odnose se na određene prekršaje označavanja aditiva, aroma i enzima koje nisu namijenjeni krajnjem potrošaču ili koji nemaju značajan utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača. Mogućnost nadležnog inspektora za naplatu kazne na licu mjesta ostavljena je samo za prekršaje za koje je propisana najniža kazna dok će u slučaju prekršaja koji imaju značajan utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača nadležni inspektori morati pokrenuti prekršajni postupak. Uvažene zastupnice i zastupnici u ime Vlade RH predlažem prihvaćanje ovog zakonskog prijedloga. Hvala na pažnji. Ostanite. Prije nego što ste i progovorili imali smo cijeli niz replika. Krenimo redom. Uvaženi državni tajniče, činjenica je da se nova Uredba EU broj 2017/625 primjenjuje postupno. Dio odredbi od 28. travnja 2017., dio odredbi od 28. travnja 2018., dio od 14. prosinca 2019. a dio tek od 29. travnja 2022. godine. No za razliku od Hrvatske brojne članice EU preuzele su ove odredbe ranije kako bi se na vrijeme pripremile sustav službenih kontrola na nove izmjene, te o njima informirala javnost. Radi se o službenim kontrolama hrane, a svjedoci smo brojnih povlačenja proizvoda s tržišta te loših informiranosti potrošača. Izgleda da postaje praksa ministarstva, da se u usklađivanju zakonodavstva kasni dvije i više godina, te se propisi donose u posljednji tren s time da naglašavam da se sa usklađenjima ne kasni samo Ministarstvo poljoprivrede već i Ministarstvo zdravstva. Pa nisam čuo pitanje u ovom vašem, bile su konstatacije koje su dijelom i točne, a dijelom ih ne mogu prihvatiti. Naime, ako nešto nije bilo dovoljno dobro ovo je jedan proces kojim pokušavamo napraviti najbolje što možemo u zaštitu naših građana, svih građana Republike Hrvatske, a isto tako mislim da nismo primijetili nikakve velike propuste. Povlači se to je istina, ali to je upravo rezultat dobre prakse i upravo rezultat naših inspektora koji istražuju odnosno vrše nadzor na našem tržištu.

Jel' tako? E sada mene zanima na nivou EU odnosno Europska agencija za sigurnost hrane koja provodi procjene sigurnosti prehrambenih enzima kaže da će se uspostaviti popis prehrambenih enzima zajednice. Kada će to biti imate li konačni nekakav termin? I drugo u tijeku je izrada jedinstvene metodologije za prikupljanje informacija o prehrambenom unosu aditiva i aroma u svim državama članica kada će to također biti? Ali ja se nadam da će to biti u što kraćem vremenskom roku i o tome doista ne ovisi o našoj volji ili nekim našim postupanjima, nego ovisi o Europskoj komisiji jer se ovim načinom regulira upravo prisutnost enzima u cijeloj Europskoj uniji. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. U Republici Hrvatskoj je bilo upravo jedno istraživanje vezano za ovu temu i 86% ispitanih tvrde da su se susreli sa terminom prehrambeni aditivi, ali nešto manje njih zna koja je uloga aditiva u samoj hrani, a još manji postotak je upoznat sa sustavom e brojeva koji su nesumnjivo aktualna tema i kroz ovaj zakon ali i kroz prehranu općenito.

Pa doista mi je teško kratko odgovoriti na vaše pitanje, ali ovo što naše ministarstvo radi za edukaciju građana nije tematika samo isključivo Ministarstva zdravstva, nego malo jedna šira tematika o kojima smo svjesni i kojima pokušavamo educirati građane o potrebi zdravog načina ishrane ne samo uzimanja pod navodnicima zdrave hrane, nego i zdravog života ne bi li se spriječilo čitav niz kroničnih bolesti koji na žalost danas ugrožavaju naša pučanstva. I mislim da ćemo u budućnosti predstaviti puno toga još da napravimo, ali ponavljam ne samo u isključivo u resoru, nikako ne isključivo u resoru Ministarstva zdravstva nego i Ministarstva poljoprivrede, možda Ministarstva prosvjete. To je vrlo kompleksno pitanje i moramo nastojati da našim građanima pružimo najbolje informacije kako bi uzimali zdravu hranu, a i zdravo živjeli što je još bitnije. Navedeni zakon donesen je 2013. godine i tim istim zakonom propisana je obveza upisa u registar enzima. Ali registar do dana današnjega nije uspostavljen. Također ove izmjene zakona predstavljaju smanjenje prava potrošača i apsolutno ne ide u njihovu korist.

Dapače, ovim se usklađujemo sa praksom sa državama članicama EU i ovim samo reguliramo način na koji će se pravni subjekti dalje ponašati u svojoj praksi.

Dakle, nije ideja da mi opterećujemo gospodarske subjekte da prijavi ono što su stavili na tržište, nego dapače da se regulativom regulira što će doći na tržište, a onda on će kupiti ono što mu je na raspolaganju legalno. Nema potrebe to nama prijavljivati što je stavio u svoj proizvod. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa evo kroz raspravu u prvom čitanju u ovom zakonu kroz raspravu koju smo prošli kroz Odbore za zdravstvo i socijalnu politiku upravo je više puta spomenut registar enzima i nacionalna odredba koja je njega donijela. Međutim, evo sukladno čitanju i ovog zakona odnosno i prvom čitanju i drugom vidljivo je da je ulaskom u EU zapravo kompletna zakonska regulativa da se ažurira upravo aktualnim propisima EU kojima podliježe i RH. Upravo zbog toga je taj registar izgubio na samom značaju, postao zapravo jedna, jedno opterećenje za sve one dionike koji se nalaze prilikom korištenja ovog zakona.

I ono što se jučer činilo dobro, možda se danas može unaprijediti. Upravo ovo je zakonski prijedlog koji unapređuje dosadašnju praksu, smanjuje obaveze gospodarskim subjektima i usklađeno je sa trenutačnom praksom u EU.

Poštovani državni tajniče dakle riječ je jednom prijedlogu zakona koji je relativno jednostavan. Između prvog i drugog čitanja nije bilo velikih promjena osim ureda za zakonodavstvo koji ja mislim da je bila jedna tema. Dakle, suštinski nije bilo velikih promjena. U prijedlogu zakona iz 2013. godine je bilo određeno da treba biti registar enzima. Taj registar enzima nije bio uspostavljen i vi sad 2022., 9 godina iza toga zapravo kroz ovu izmjenu zakona više ga nema. Mene ono zanima dakle, 2013. je bila neka ideja da taj registar enzima treba. Zašto nije bio uspostavljen i šta je tu bio problem da se on ne uspostavi? Naravno ako 9 godina ga nema '22. čete ju, čete ga ukinuti jer očito su se neke stvari promijenile kao što se život mijenja, ali zašto on nije bio uspostavljen. Što je bilo prije možemo o tome spekulirati, možemo raspravljati, naravno da imate potpuno pravo da tako nešto ovaj da pitate i da s pravom to argumentirate, ali ja bi okrenuo priču u ovom trenutku registar nema smisla, a predstavlja, predstavlja dodatno opterećenje našim privrednim subjektima, pa zašto onda ne bi se uskladili sa praksom EU i rekli ok ovo više nije potrebno idemo dalje. A zašto nešto nije prije to vam doista ne mogu odgovoriti. Poštovani državni tajniče, imam dva pitanja za vas pa bi to onda produbio kroz daljnju raspravu. Moje pitanje je slijedeće, prvo dakle vidio sam dakle da se na tržištu EU povukao titanov dioksid, a to je E171, to je uglavnom bojilo koje se koristi za žvakače gume, peciva, dodatke u prehrani i juhi. I ono što je glavna karakteristika tog enzima zašto su ga povlačili jeste genotoksičnost koja onda šteti DNK. Dao sam si truda pa sam otišao na stranice Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i još vidim da još nije povučeno na hrvatskom tržištu pa me interesira zašto s obzirom da do 5. mjeseca bi se trebalo povući na nivou cijele EU, barem nije ni spomenuto bilo. A drugo pitanje, dakle vidim da je ovo uglavnom usklada sa direktivama EU pa me čisto interesira da li mislite uvoditi institut nenajavljenih kontrola? Poštovani državni tajnik. Na vaše prvo pitanje imamo rok do 5. mjeseca pa ćemo se onda uskladiti ovaj sa onim što treba biti. Isto, iako ne vidim neke direktne dodirne točke, iako naravno da ima dodirne točke sa ovim prijedlogom zakona. A na ovo vaše drugo pitanje apsolutno je ovaj se slažem za tako, za potrebom za takvim nešto i znači mi moramo ove zakone, znači da nećemo dalje kontrolirat, dapače pojačat ćemo kontrolu našeg tržišta i naravno da razmišljamo o tome da kontrole mogu biti i nenajavljene isto tako postoji, radi se na tome da inspektori kao tajni kupci mogu ići u trgovine i raditi nenajavljene inspekcije. Dapače, o tome se razmišlja i ja se nadam da će biti vrlo brzo provedeno. Uvaženi državni tajniče, spomenuli ste nepotrebno administrativno opterećenje koje nam zapravo niti prije nije bilo propisano od nekoga nego su to bile zapravo naša nacionalna želja da nešto normiramo što se pokazalo nepotrebnim. S obzirom da EU to, ta područja hrane itekako dobro prati radit će i dalje nadzori nad svim onim što mi ćemo ovim dopunama zakona izbaciti iz našeg nacionalnog, ali to ne znači da postoji bojazan da će nešto biti izostavljeno s obzirom da tu europsku uredbu. Ja mislim da je to dobro jer i nakana je ove vlade da se sve što se može administrativno smanji kako bi se omogućilo lakše poslovanje svima i lakše i u konačnici i financijsko opterećenje. Upravo tako, ako je nekad nešto bila dobra nakana ili možda u tom trenutku bilo potpuno opravdano, ako sad vidimo da je to jedno dodatno opterećenje jer doista je administrativno opterećenje gospodarskim subjektima to doista ne znači da je sigurnost naše hrane narušena. Dapače, mi smo ovo prepustili kao i svi drugi u EU Europskoj komisiji, ali mi ćemo dodatno osloboditi prostora i pojačati nadzor nad svom hranom koja je na našem tržištu upravo ne bi li, jer svjesni smo da postoje sve veće i veće opasnosti i zbog tehnologije i zbog …/nerazumljivo/… u svijetu, svjesni da postoji dodatna mogućnost da dođe neka hrana kojoj možda nije mjesto na našim policama i vodit ćemo, napravit ćemo sve da se vodi što više i više računa upravo u nadzoru ove hrane i ja doista ne vidim razloga zabrinutosti naših građana.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju, dakle Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima. Između prvog i drugog čitanja, kao što je predlagatelj i u obrazloženju rekao, a i državni tajnik, nije bilo nekakvih promjena, jedine promjene koje su bile su vezane uz nomotehniku odnosno primjedbe Ureda za zakonodavstvo. Riječ je o jednom zakonu koji je relativno, ja bih rekla, od onih, od one grupacije tehničkih zakona, ima svega 10 odredbi i relativno je jednostavan, ali i takav izazova i dosta pitanja i dosta rasprave u ovom ministarstvu, iz razloga, riječ je o hrani. Riječ je o posljedicama koje ima na zdravlje našeg stanovništva, riječ je o zaštiti potrošača, riječ je o nizu stvari. Dakle ono što je važno reći je sljedeće, a to je da zaista od zakona koji je stupio na snagu 2013. g., dakle sad je 2022., u 9 godina su se stvari promijenile. Stvari su se promijenile u poimanju nekih stvari, stvari su se promijenile u tehnologijama, stvari su se promijenili na razini EU, stvari su se promijenili na razini određenih promišljanja i nešto što je pred možda petnaestak godina bilo tako, dosta zabrinjavajuće odnosno skoro nemoguće da se zaista sada događa da pojedini proizvodi budu maknuti sa polica jer se ustanovi da imaju u svom sastavu određene prehrambene aditive ili pojačane arome ili sve zajedno što je pretjerano i tu dolazimo do nekoliko stvari. Prva stvar o čemu zaista treba poraditi i vidjeti šta se tu može promijeniti, to su ove nesretne deklaracije. Ja vas pitam, sve zajedno, bez obzira da li imate naočale, da li dobro vidite ili ne vidite. Kad kupujete pojedini proizvod i želite imati zaista potpunu informaciju što kupujete i što na njemu ima, da li ste u stanju pročitati deklaraciju? Da li ste je u stanju pročitati u trgovini, ima čak i onih trgovina koje imaju onu opciju da imate mogućnost dakle povećanje, ja doma imam povećalo koje je staro godina zbog nekih drugih stvari i nekad kad me zanima baš sastav idem to pogledati i skoro mi je nemoguće to napraviti. Dakle, ono što treba zaista vidjeti i vidjeti na razini i određenih institucija EU, što se može tu promijeniti odnosno što su ti podaci koj su nužni, koji bilo kojem potrošaču trebaju bitni i trebaju biti važni. Dakle to je ono što je važno da znamo što kupujemo, ali ne samo da znamo što kupujemo nego da znamo što trošimo. Mi sad već živimo 2 godine, dakle pune 2 godine u kontekstu života sa koronom, odnosno sa Covidom 19 i ne trebam vas podsjetiti jer naravno da su nam zadnja 2 tjedna sve oči i misli uprte negdje drugdje, ali rasprave koje su bili i koje je bilo među svim našim sugrađanima vezano u problem cjepiva gdje smo odjedanput svi krenuli razumjeti u cjepivo, sastav cjepiva, od kojeg proizvođača želimo da bude cjepivo, a koje ne, s kojim proizvođačem se želimo cijepiti, a kojim ne. Pritom smo odjedanput postali i svjesni da kad pijemo određene lijekove da tamo isto postoje neke stvari gdje bi trebali pročitati nuspojave. Ali, postali smo svjesni i činjenice da bi možda zaista trebalo voditi računa i o tome koje proizvode, riječ je o prehrambenim proizvodima koje kupujemo, da bi trebali postati svjesni činjenice da zaista se tu na tržištu događa svega i svačega. Ovo ljeto je u jednom trenutku bilo, bili su maknuti sa dakle iz prodaje sladoledi. Cijele jedne linije sladoleda su dakle u ljetu bile maknute i ono što je dobro je sljedeće, a to je da ste dobili tu informaciju na vrijeme, to da je bilo jasno riječ, jasno govora o čemu je riječ i zapravo nekako da probamo razvijati tu svijet o tome što kupujemo, kako se hranimo, što ima i da na vrijeme zaista se sa tržišta maknu ono što, čemu nije mjesto, odnosno što je zaključeno i što se kroz određeni laboratorij i kroz određeno vidi da ima u sebi neke sastave koje ne treba imati. I dolazimo tu do nečeg što je meni omiljena tema i to uvijek nastojim govoriti, ulogu i značaj inspekcije. Dakle mi našu inspekciju često doživljavamo kao nekakav represivno tijelo ili represivni alat koji ide okolo, koji naplaćuje kazne i koji pritom nekako straše nekakve ljude, ali je vezano zaista uz cijelu tu veliku industriju, prehrambenu industriju, to je uloga inspekcije je izuzetno značajna. Značajna je da one, dakle da ona radi svoj posao. Za to, ajdemo rasvijetliti, ljudi moraju biti obrazovani, ljudi moraju biti educirani, ljudi moraju biti cijelo vrijeme u toku sa niz stvari.

Kao što sam uvodno rekla, tako ću i završiti, riječ je relativno jednostavnom zakonu, riječ je o 10 odredbi, usklađujemo se sa direktivama EU, ono što uvijek nekako nastojimo naglasiti, dobro je da to pratimo, dobro je da vodimo računa i dobro je da proizvodi koji se kod nas prodaju da budu otprilike iste kvalitete i na isti način kao i neki drugi proizvodi u preostalim zemljama EU, ne smije se nikada odnosno u startu se je to događalo, sad se nadam da je sve manje i da će to se apsolutno i nestati da vidimo da je razlika između proizvoda koji se nalaze na policama u nekim drugim zemljama EU razlika od proizvoda koji se nalazi ovdje.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta poštovanog zastupnika Zvonimira Troskota.

Ovaj prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Zakona o prehrambenim aditivama, aromama i prehrambenih enzimima je prvenstveno usklađivanje s novim propisima EU i RH. Osim toga, ono što je vidljivo iz ovog konačnog prijedloga zakona propisuju se dodatne obveze za subjekte u poslovanju hranom na polju samokontrole i analize opasnosti, a jasnije su definirane i prekršajne odredbe. Ti potezi svakako upućuju na još bolju zaštitu potrošača u RH. Čl. 26. opisuje obvezu proizvođača ili korisnika prehrambenog aditiva koji mora odmah obavijestiti komisiju o svim novim znanstvenim ili tehničkim spoznajama koje bi mogle utjecati na ocjenu sigurnosti prehrambenog aditiva, a čl. 5. kaže da nitko ne smije stavit na tržište prehrambeni aditiv ili namirnicu u kojoj postoji takav prehrambeni aditiv ako korištenje prehrambenog aditiva nije sukladno uredbama. A zašto su ova dva članka zakona važna? Zbog toga što ukoliko proizvod u kojem sastav i udjel njegovog sastojka prehrambenih aditiva ne odgovara zakonskim propisima mora se opozvati odnosno povući sa tržišta. Jedan primjer takvog povlačenja sam dotaknuo u komunikaciji sa našim državnim tajnikom gdje je Europska komisija objavila Uredbu o zabrani korištenja titanovog dioksida odnosno E-171 od svibnja 2022.g. Titanov dioksid se trenutno koristi kao bojilo u brojnim proizvodima kao što su žvakaće gume, peciva, dodaci u prehrani i juhe. Sporni sastojak ima negativne zdravstvene posljedice koje pod minimalno oštećuju crijevnu floru. Također se navodi da titanov dioksid može utjecati i na razvoj onkoloških bolesti. Odluka država članica o zabrani E-171 proizlazi iz procjene sigurnosti EPSA-e koja je zaključila da titanov dioksid ubrzava genotoksičnost koja se definira kao sposobnost kemijskih tvari da oštete DNK i može imati čak i kancerogene efekte.

I prema toj uredbi i odredbi postojeće zalihe aditiva moraju se povući sa tržišta do 20. ožujka 2022.g. Iako odredba Europske komisije vrijedi već od svibnja 2022.g. ono što sam i spomenuo u uvodnom pitanju na službenim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu HAPIH nisam pronašao listu tih proizvoda koje bi trebalo povući sukladno sa odredbama EU.

Naime, otkriveno je da je upotreba bambusovog vlakana ili drugih prirodnih sastojaka u kombinaciji s polimerima kao što je melamin oslobađa otrovne komponente koje su štetne za bubrege odnosno melamin i još su k tome kancerogene formal, formaldehid. Na službenim stranicama Europske komisije navedeno je da unatoč činjenici da je Uredba o povlačenju donesena i nalaže povlačenje plastičnih materijala koji dolaze u kontakt s hranom koji sadrže i bambus i druge biljne aditive članice EU nažalost primijetile su da se njihova ilegalna prodaja i dalje nesmetano odvija. Moram ovdje danas pohvalit Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat RH koji su odmah reagirali na službenim stranicama HAPIH gdje su u sekciji „kutak za potrošače“ obavijestili potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda od melamina. To su tanjuri od melamina, dječje šalice i tanjurići i one poznate čaše za kavu to go. Prvi dio kojeg su zajednički odradili Ministarstvo poljoprivrede, Državni inspektorat RH i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu je odličan i za svaku pohvalu jer sve te proizvode su uistinu brzo i efikasno javno opozvali i zabranili na službenim stranicama. No ako je sudit po izvještajima Europske komisije unatoč zabranama zemlje članice i dalje ilegalno prodaju proizvode bambus melamina. Ovaj drugi dio je puno važniji, a to je provođenje kontrola i ovdje imam upit za predlagatelja zakona. Jeste li proveli kontrole za ova tri proizvoda koje sam naveo? Recimo baš zadnje spomenuta čaša to go od melamina sa bambus vlaknima je opasna zbog mogućnosti migracije formaldehida na proizvode, a oni su kancerogeni. U ovom prijedlogu zakona se spominje i kažnjavanje ako se ne osigurava kako zakon to naziva sljedivost ili traceability. Iz prve ruke nam je poznato da neke firme ne vode redovite evidencijske liste potrebne za sljedivost prehrambenih proizvoda ali opet se sve naštima da valja jer se kontrola najavi. Ovaj konačni prijedlog zakona većinski se odnosi na specifikaciju u kojem će se u iznosu nekoga kazniti. I to je u redu ako je pravedno i opravdano, ali koga će se kazniti ako se uz najavljene kontrole ne provode i nenajavljene kontrole. Dakle, imamo problem ne provođenja nenajavljenih kontrola koje bi također trebalo inkorporirati barem ih zakon kao takav ne prepoznaje. Odgovorna osoba u prehrambenoj industriji mora biti upoznata sa načinom korištenja prehrambenih aditiva i toga se pridržavati. Do problema dolazi kada su velika prehrambena, kada se, su velika prehrambena poduzeća suočena sa mogućim ekonomskim gubicima uslijed propadanja sirovine. Primjerice u mesnoj industriji su to najčešće, se to najčešće događa zbog neadekvatnog skladištenja ili neadekvatne temperature rashladnog spremnika prilikom prijevoza sirovine zbog korištenja dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse koji su osnova za sva poduzeća. Sanitarna inspekcija zadužena je za nadzor i kontrolu poduzeća kada su u pitanju higijenski uvjeti na radom mjestu. Prilikom godišnjeg provođenja nadzora sanitarna inspekcija se najavi pa se poduzeće uspije pripremiti kako bi zadovoljilo sve parametre. Međutim, koliko često i provode li se uopće nenajavljene kontrole velikim poduzećima? Jedno poznato hrvatsko poduzeće koje se bavi proizvodnjom mesa i mesnih prerađevina priprema meso za preradu i prerađuje ga u neadekvatnim uvjetima te nerijetko dolazi do kvarenja mesa te se onda pomoću aditiva izbalansira kako bi se prekrila nepoželjna organoleptička svojstva te se kao takvo stavlja u tržite u obliku mljevenog mesa ili čevapa. Kako to može proći ispod radara? Hrvatska agencija za hranu danas HAPIH provela je istraživanje vezano za vrste i količine aditiva prisutne u hrani na hrvatskom tržištu na temelju kojeg je 2014. godine izdano znanstveno mišljenje o prehrambenim aditivima. U istraživanju je definirano 38 različitih aditiva od kojih su 2 potencijalno rizična po zdravlje ljudi s obzirom na količine u kojima se konzumiraju. I upravo ti aditivi specifični su za mesnu industriju jer inhibiraju rast anaerobnih bakterija i stvaranje toksina i sudjeluju u formiranju specifične crvene boje mesa, stabiliziraju arome skladištenog mesa sprječavajući nastanak nepoželjnih produkata oksidacije. Generalno gledajući upravo ti aditivi olakšavaju mesnoj industriji da smanji svoje potencijalne gubitke pa bi na tom području trebalo se pojačat kontrola. To je i prijedlog, ali i službeni stav MOST-a. Nekontrolirano i nesavjesno korištenje aditiva prilikom proizvodnje hrane može dovesti do razvoja intolerancije na aditive. U EU 0,026% populacije razvilo intoleranciju na aditive. Iako je broj osoba koji su razvili intoleranciju jako mali važno je pobrinuti se i staviti primjenu aditiva pod kontrolu kako bi se broj netolerantnih na aditive ne bi povećavao. I taj dio je dobar i podržavamo ga. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovane zastupnice Romane Nikolić.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici, ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Cilj predloženog zakona je administrativno rasterećenje gospodarskih subjekata na način da se iz važećega zakona brišu odredbe o obvezi prijave prije stavljanja na tržište i uporabe prehrambenih enzima u proizvodnji hrane te upis u registar enzima čime će se ukinuti nepotrebne administrativne procedure. Na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku dobili smo objašnjenje da registar postoji u EU i da se RH kao članica služi s njime, ali i po nama je problem što se ukida odredba analize namirnica prije odlaska, prije ulaska na tržište. Problem nije samo u vrsti aditiva, enzima i aroma, problem je i u kumulativnom efektu o kojem bi se moralo razmišljati. Ovom odredbom smanjujemo i prava građana potrošača i svakako bi se moralo i o tome razmišljati. Zapitajmo se kolika je učinkovitost ovog zakona kada od 2013. godine kada je zakon stupio na snagu, a mi do 2022. nismo formirali registar. Sada taj registar brišemo iz zakona, a to otvara i pitanje što se događa sa zakonom kada ga usvojimo. Tako npr. imamo pravilnik Zakona o konoplji, prije 2 godine je donesen i još uvijek nema pravilnika. Ima li smisla donositi zakone koje nemamo namjeru provoditi? Predloženim zakonom se kroz cijeli tekst zakona upućuje na odredbe uredbe EZ iz 2004. godine o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja koja više nije na snazi, a mijenja upućivanjem na odgovarajuće odredbe uredbe iz 2017. godine. Prehrambeni enzimi su proteini dobiveni ekstrakcijom iz biljaka ili iz životinja ili fragmentacijom iz mikroorganizama koji mogu katalizirati specifičnu biokemijsku reakciju. Koriste se u tehnološke svrhe, u proizvodnji, preradi, pripremi i obradi širokog spektra hrane. Uglavnom se koriste u pekarskoj industriji, za proizvodnju voćnih sokova, vina i piva, kao i za proizvodnju sira. Europska agencija za sigurnost hrane provodi evaluaciju prehrambenih enzima, te će se po dovršetku procijene svih enzima utvrditi popis prehrambenih enzima zajednice s propisanim specifikacijama u uvjetima uporabe.

625 o službenim kontrolama uvodi princip da kazna treba odgovarati prekršaju kako se onima koji namjerno krše propise to radi niskih maksimalno propisanih kazni ne bi isplatilo. Pa kao netko ostvaruje profit 200.000 kuna date mu kaznu 50.000 kuna njemu se isplati. Jedan od prekršaja za koji se smanjuju kazne je nepropisno označavanje aditiva na ambalaži proizvoda koji ide potrošaču, međutim onaj koji je alergičan, a upotrebljava proizvod koji sadrži problematični alergen koji nije propisno označen za, ugasilo mi se. Nadalje, u zakonu se navodi da ministarstvo uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo, izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora odnosno službenih kontrola. A Državni inspektorat donosi i provode planove inspekcijskih nadzora odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika koji obavezno sadržavaju planove monitoringa uzimajući u obzir smjernice ministarstva. E sad što se tiče te procjene rizika još je 2017. u ožujku kada je Europski parlament izglasao ovaj zakon bilo predstavljeno da će se po toj procjeni rizika učestalije i temeljitije kontrolirati one proizvođače hrane koji imaju prošlost kršenja propisa dok će uzorni proizvođači koji nisu imali problema sa zakonom biti rjeđe kontrolirani. Smisao promjena je da se veterinarske i druge inspekcije koncentriraju na problematične točke u prehrambenom lancu. Međutim, sad nas svakako zanima podatak koliko imamo sanitarnih inspektora, veterinarskih inspektora koji provode inspekcije vezano uz ovaj zakon, koliko su nadzora proveli zadnjih godinu dana, izdali kazni, o kojim se aditivima radilo? Znači te informacije moraju biti šire dostupne. Nadalje, koliko ima laboratorija u RH za analizu, koliko se šalje u laboratorije van RH? U Članku 10. postojećeg zakona kaže da troškove provedenih analiza snosi Državni inspektora osim u slučaju da se analizom dokaže da je uzorak nesukladan u kojem slučaju troškove snosi stranka. I sad je pitanje da li zbog tog podatka možda štedimo s brojem analiza, koliko se u godini dana utroši novaca, koliko je predviđeno u proračunu, pa sam evo išla vaditi podatke čisto da malo evo se svi skupa podsjetimo. Dakle, za Državni inspektorat bilo je predviđeno za 2021. 354 milijuna 744 tisuće kuna, izvršenje za prvih 6 mjeseci je bilo 145 milijuna kuna, znači 40% I sad je za proračun 2022. predviđeno više 431 milijun kuna, a za 2023. 444 milijuna, dakle je nešto sredstava više, koliko će biti izvršenje vidjet ćemo. To ćemo svakako pratiti. Puno smo govorili o deklaracijama da moraju biti jasno vidljive, informacije čitke na hrvatskom jeziku, ali ono što je bitno, bitno je da naše građane informiramo koji su aditivi u hrani. Dakle, onaj kompletan popis E brojeva bi svakako bilo dobro da građani ne moraju tražiti i ukucavati u Google ko što sam ja sad morala ako sam se htjela informirati nego da tu budu brošure koje će evo građane malo više o tome informirati. Dakle, koji su aditivi najčešći, koje treba izbjegavati, koji su prirodnog porijekla, koji nisu, tako da je u svakom slučaju potrebna bolja edukacija naših građana. Također kad idete gledati E brojeve, ima ih cijeli niz, neki su opasniji, neki nisu. Onda su vam tu najopasniji prehrambeni aditivi, tu svakako valja spomenuti mononatrijev glutaminat oznaka E621 koji je pojačivač okusa. Može se naći u mnogobrojnim proizvodima, to možda ljudi niti ne znaju, instant juhe, gotova jela, brza smrznuta hrana, dodaci jelima, grickalice, senf, margarin, žvakače gume, topljeni sir, tjestenina. Nekad se može naći i pod nazivom prirodna aroma, a u nešto većim količinama zapravo može biti vrlo, vrlo opasan. Također treba voditi računa o listi emulgatora opasnih po zdravlje. I u svakom slučaju velim osim čitljivijih deklaracija svakako ljude bolje informirati o svim ovim stavkama koje sam navela.

Međutim, kod povlačenja proizvoda treba detaljno informirati javnost i otkloniti paniku ako je naravno to moguće. I na kraju moramo nekako zaključiti da se sa neispravnom hranom u principu susrećemo u svakodnevnom životu i onda se pitamo tko snosi odgovornost za plasman hrane. Proizvođači će reći trgovac, trgovci će reći proizvođač tu je naravno i distributer, međutim u tom cijelom lancu mora postojati odgovornost svih ovih dionika da bi na kraju krajeva onaj završni element u tom lancu dakle naši proizvođači odnosno potrošači bili sigurni da konzumiraju hranu koja neće štetiti njihovom zdravlju, uključujući naravno i bio odnosno eko proizvode koji također bilo je takvih informacija gdje se također našlo dodataka koji nisu bili ispravni odnosno bili su štetni za zdravlje. Mi ćemo također zbog ovih dubioza koje imamo nećemo biti za ovaj zakon nego ćemo biti suzdržani.

Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolega. Evo pred nama je rasprava Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima zapravo još jedno usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. Ovim Zakonom o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima utvrđuju se nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te izvještavanja nadležnih tijela i Europske komisije, a kao i obaveze službenih laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa EU kojima je uređeno područje prehrambenih aditiva, aromama i prehrambenim enzimima. Navedeni zakon noveliran je u 2018.g., a radi provedbe mjere sadržane u Nacionalnim programi reformi za 2018.g. u vezi s jačanjem konkurentnosti gospodarstva i unapređenja poslovnog okruženja odnosno provedbe mjere objedinjavanje gospodarskih inspekcija u novoosnovanom Državnom inspektoratu. Predloženim zakonom se kroz cijeli tekst zakona vrši upućivanje na određene i odgovarajuće odredbe uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani, hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja te o izmjeni više uredaba EZ-a, EU Parlamenta i Vijeća. Kroz ovu temu razgovaramo o pojmovima arome, prehrambenih aditiva i enzima. Što znači koji pojam? Prehrambene arome daju ili mijenjaju okus ili miris hrane, prehrambeni aditivi su tvari koje dodajemo namirnicama tijekom proizvodnje, transporta, oblikovanja, prerade i čuvanja hrane. Oni moraju biti označeni tako da je na originalnom proizvodu naveden naziv skupine te E broj aditiva. Dijele se na bojila, konzervanse, antioksidanse, regulatore kiselosti, zgušnjivače, stabilizatore, emulgatore, regulatore PH, sredstva protiv zgrušavanja, pojačivači okusa, antibiotike i dodatne kemikalije. Bojila se dodaju da bi mijenjali ili nadomjestili prirodnu boju namirnica. Konzervansi sprječavaju razmnožavanje mikroorganizama, antioksidansi služe da bi spriječili oksidirajuće procese, emulgatori se koriste radi stabiliziranja mješavine dok se stabilizatori koriste za stabilne strukture namirnica. Zgušnjivači daju određenu gustoću, pojačivači okusa poboljšavaju djelovanja aroma, a regulatori kiselosti održavaju kiselost da se produži rok trajanja namirnice. Iako je većina ovih prehrambenih aditiva sigurna neki mogu biti toksični pa čak i kancerogeni. Povezani su sa izazivanjem migrene, alergije, astme, debljine te poremećajima ponašanja u djece. Štetan učinak na zdravlje prvenstveno se vidi kod djece jer je organizam djeteta osjetljiviji te aditivi mogu lakše modulirati procese rasta i razvoja. Dnevni unosi kod djece su često puta veći od dozvoljenih upravo zbog manjeg indeksa tjelesne mase jer se dozvoljene dnevne doze upravo izračunate prema tjelesnoj masi. Upotreba nekog prehrambenog aditiva odobrava se pod uvjetom da su ispunjena tri kriterija, to je da aditiv ne smije ugrožavati ljudsko zdravlje. On mora biti tehnološki nužan te ne smije služiti obmanjivanju potrošača. Stil života koji se nameće u ovom modernom vremenu u kojem živimo za sobom povlači korištenje visoko procesirane i polugotove hrane. Da bi takva hrana bila privlačnija, trajnija i ukusnije koristi se cijeli niz aditiva. Najčešći unos aditiva ima negativan utjecaj na zdravlje jer osim što su štetni oni imaju sidregističko djelovanje sa drugim tvarima koje unosimo kroz isti proizvod te ne znamo što se događa sa sigurnošću prilikom kombiniranja različitih aditiva u proizvodu. Upravo zbog toga ide se ka strogoj regulativi prilikom korištenja i konzumiranja prehrambenih aditiva, a posebno su kao što sam već rekao ugrožena djeca zbog velike potrošnje industrijski prerađenih namirnica kao što su bomboni, grickalice, sladoled te osvježavajući napici. Trebalo bi se što manje koristiti obrađenu hranu čim više onu koja to nije te zamijeniti umjetne tvari prirodnima kao što su prirodne boje umjesto umjetnih bojila, naravno i što se tiče same hrane koristiti onu koja je trenutno sezonska hrana. U organizam ne treba unositi sve ono što nam se nudi bez obzira kako to izgledalo, koliko bilo lijepo, šareno i koliko je financijski jeftinije. Prehrambeni enzimi oni su definirani kao proteini koji su dobiveni ekstrakcijom iz biljaka ili životinja odnosno fermentacijom iz mikroorganizama koji mogu katalizirati specifičnu biokemijsku reakciju. Oni se koriste u tehnološke svrhe u proizvodnji, preradi, pripremi i obradi širokog spektra hrane uglavnom u pekarskoj industriji za proizvodnju voćnih sokova, vina, piva kao i za proizvodnju sira. Europska agencija za sigurnost hrane provodi redovitu evaluaciju prehrambenih enzima te će se po dovršetku procjene svih enzima utvrditi popis prehrambenih enzima cijele EZ-a upravo sa kao što sam već u ranijoj raspravi spomenuo sa svim propisanim specifikacijama, ali i uvjetima upotrebe. Ministarstvo u području prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora odnosno službenih kontrola. Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, a koji obavezno sadržavaju planove monitoringa uzimajući u obzir smjernice ministarstva. Inspekcijski nadzori provode se u skladu sa izrađenim godišnjim planovima, te nasumično odabranim nadzorima ali i po prijavi potrošača pojedinca kao i potrošačkih udruga, te na osnovu informacija zaprimljenih preko sustava brzog uzbunjivanja za hranu, hranu za životinje iz bilo koje druge zemlje članice EU. Svjedočimo sve češćem povlačenju pojedinih proizvoda sa polica. Međutim, razlog nije slaba kvaliteta hrane, nego sve stroža regulativa za proizvodnju hrane, te prodaju hrane u EU nego što je to u ostatku svijeta a naravno to je i rezultat jednog novog i sve kvalitetnijeg sustava kontrole istoga. Najčešće su povučeni proizvodi zbog pesticida i tilenoksida, raznih alergena, prisustva stranog tijela, te bakterija kao što je salmonela i drugih nedozvoljenih supstanci. Ovim zakonom revidiraju se dosadašnja pozivanja na relevantne propise EU s obzirom na to da su u međuvremenu doneseni novi propisi. Nadalje, predloženim zakonom vrši se administrativno rasterećenje gospodarskih subjekata na način da se iz važećeg zakona brišu odredbe o obavezi prijave prije stavljanja na tržište i uporabe prehrambenih enzima u proizvodnji hrane, te upis u registar enzima čime će se ukinuti nepotrebne administrativne procedure. Jasnije se ovim zakonom definiraju i prekršajne odredbe, te se visine novčanih kazni prilagođavaju težini počinjenog prekršaja uzimajući u obzir i mogući utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača. Za provedbu ovog zakona neće biti potrebna dodatna sredstva iz proračuna Republike Hrvatske u odnosu na tekst prvog čitanja, ovaj tekst je dorađen u skladu sa primjedbama Odbora za zakonodavstvo i on je u pravnom i nomotehničkom smislu prilagođen.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima. Kada govorimo o ovoj temi znamo kako je hrana otrov i lijek za naš organizam. Čovjek kao i sva ostala bića koristi hranu za rast i obnavljanje tkiva. U suvremenom društvu put od polja do stola uvelike se produžio, te se time povećao rizik kojim bi hrana izgubila zdravstvenu ispravnost. Korištenjem aditiva navedeni rizik se smanjuje, a hrana zadržava zdravstvenu ispravnost uz svoja nutritivna svojstva. Proizvodnja hrane globalna je industrija koja teži povećanju proizvodnje i profita. Danas prerađeni prehrambeni proizvodi čine glavninu prehrane u industrijski razvijenim zemljama. Prednost takve prehrane je velik izbor raznovrsne hrane poznatog sastava i nutritivnih vrijednosti što omogućava prehranu prilagođenu potrebama pojedinca. Ljudi koji se hrane industrijski prerađenom hranom unesu prehrambene aditive u većoj količini od prihvatljive dnevne količine. Svaka vrsta prehrane koju pojedinac odabire kao stilom život ima svoje pozitivne i negativne strane sa aditivima ili bez njih, no ipak je najvažnije da je ta hrana zdravstveno ispravna. Uporabom aditiva omogućeno je poboljšavanje ili očuvanje namirnice, produžen je vremenski rok uporabe namirnice, održava se konzistencija proizvoda, te je očuvana i poboljšana i boja i aroma. Svjesni smo da hrana bez odgovarajućih aditiva gubi privlačnost, interes kupca smanjuje konkurentnost proizvoda kao i profit proizvođača. Kada govorimo o aditivima, oni su one tvari koje mijenjaju izgled namirnice, mijenjanju okus, povećavaju volumen proizvoda, vežu vodu u proizvodu, omogućuju uvođenje novih proizvoda, manje vrijednih sirovina, te olakšavaju i pojeftinjuju proizvodnju, skladištenje i transport. Prema podrijetlu razlikujemo prirodne i sintetske odnosno umjetne aditive i ekološki proizvedena hrana sadrži aditive, no kod konvencionalne proizvodnje hrane dopušteno je oko 300 aditiva, a u ekološkoj proizvodnji hrane upotrebljava se tridesetak aditiva. Stoga bi prednost prilikom odabira namirnica trebalo dati ekološki uzgojenoj hrani. Kada govorimo o prehrambenim enzimima kao što smo već čuli oni se koriste u tehnološke svrhe u proizvodnji, preradi, pripremi i obradi širokog spektra prehrambenih proizvoda te je njihova primjena povećana u pekarskoj industriji, voćnim sokovima, preradi vinu i pivu kao i za proizvodnju različitih vrsta sireva. Što se tiče ovog konačnog prijedloga zakona, a i spomenuta je u ranijim raspravama kako su revidirane prekršajne odredbe na način da su jasnije definirane kao i dosadašnja pozivanja na relevantne propise EU s obzirom na to kako su u međuvremenu doneseni novi propisi. Visina novčane kazne prilagođena je težini počinjenog prekršaja, a kada prekršaji nemaju značajan utjecaj na zdravlje, zaštitu interesa potrošača smanjeni su iznosi novčanih kazni za pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i za fizičku osobu obrtnika. Već smo čuli u prijašnjim izlaganjima da su za prekršaje koji se odnose na navođenje obveznih upozorenja na sladilima određene informacije o aditivima, aromama i enzimima koji nisu namijenjeni krajnjim potrošačem propisane su veće novčane kazne, dok su za određene elemente propisane niže kazne. Također jedan od ciljeva ovog zakona i administrativno rasterećenje gospodarskih subjekata na način da se iz važećeg zakona brišu odredbe o obvezi prijave prije stavljanja na tržište i potrebe prehrambenih enzima u proizvodnji hrane kao i upis u registar enzima čime će se ukinuti nepotrebne administrativne procedure. Isto tako, jasnije se definiraju prekršajne odredbe, te se visine novčanih kazni prilagođavaju težini počinjenog prekršaja uzimajući u obzir mogući utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 23. sjednici održanoj 1. ožujka 2022. godine pisani zahtjev zastupnika Darka Horvata podnesen 25. veljače 2022. godine, a kojim je izvijesti predsjednika Hrvatskog sabora da mu je danom 19. veljače 2022. godine prestala nespojiva dužnost ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te sukladno Članku 13. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnio je zahtjev za ponovnim obnašanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je također razmotrilo i zahtjev Darka Horvata podnesen predsjedniku Hrvatskog sabora 25. veljače 2022. godine za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje sukladno Članku 14. stavku 1. zakona s danom utvrđivanja aktiviranja zastupničkog mandata.

Kako je Darko Horvat sukladno Članku 13. stavku 1. zakona podnio pisani zahtjev za prestanak mirovanja zastupničke dužnosti predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti pa mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Darka Horvata prestaje 8 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Povjerenstvo je također utvrdilo da je Darko Horvat podnio pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje te da su sukladno Članku 14. zakona ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Darka Horvata i nastavak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ljubomira Kolareka. Poslovnika Hrvatskog sabora većinom glasova, 6 glasova za i 1 jedan protiv predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika. Dana 5. ožujka 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Darka Horvata zbog prestanka obnašanja nespojive dužnosti i dana 5. ožujka 2022. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata Darka Horvata na osobni zahtjev. Drugo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 23. sjednici održanoj 1. ožujka 2022. zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Elvisa Duspare iz Zagreba upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Marina Miletića zastupnika u Hrvatskom saboru koji se vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu Poslovni broj K-472/

Međutim, po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela treba davati odobrenje za pokretanje kaznenog postupka, a isto tako i sudu koji vodi kazneni postupak kako bi mu se omogućilo da na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja sudbenu vlast. Naime, stav je povjerenstva da je institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u svezi s time morale poduzeti mogle bi onemogućiti zastupnika u obnašanju njegove redovne zastupničke dužnosti i time utjecati na rad Hrvatskog sabora. Kazneni postupak može se nastaviti nakon isteka zastupničkom mandata s obzirom na to da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. I treće, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 23. sjednici održanoj 1. ožujka 2022. godine zahtjev punomoćnika supsidijarnog tužitelja Društva prijatelja grada Dubrovnika upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Mate Frankovića zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz Članka 291. stavka 2. Kaznenog zakona. Mate Franković zastupnik je 10. saziva Hrvatskog sabora te na temelju Članka 76. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv zastupnika ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Povjerenstvo je utvrdilo da je Državno odvjetništvo RH, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala rješenjem Poslovni broj KP-Us-2/2022 od 5. siječnja 2022. godine na temelju odredbe Članka 206. stavka 1. točka 4. Zakona o kaznenom postupku odbacilo kaznenu prijavu Društva prijatelja grada Dubrovnika protiv Mate Frankovića. Poslovnika jednoglasno predlaže HS-u donošenje sljedeće odluke „Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu supsidijarnog tužitelja Društva prijatelja Grada Dubrovnika zbog kaznenog djela zlouporabe položaje ovlasti iz čl. 291. st. 2. Kaznenog zakona.“ Obrazloženje, dosadašnja praksa odnosno načelan stav povjerenstva je da po zahtjevu DORH-a kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela, a koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela treba davati odobrenje za pokretanje kaznenog postupka, a isto tako i sudu koji vodi kazneni postupak kako bi mu se omogućilo da na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja sudbenu vlast. Međutim u slučajevima privatnih tužitelja, a tu se uglavnom radi o kaznenim djelima klevete i uvrede kao i u slučajevima kada je oštećenik kao supsidijarni tužitelj stupa na mjesto državnog odvjetnika ili je državni odvjetnik ustanovio da nema osnove za pokretanje i vođenje kaznenog postupka povjerenstvo je zauzeo stav da će HS predlagati uskraćivanje odobrenja. Naime, stav je povjerenstva da je institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u svezi s tim morale poduzeti mogle bi onemogućiti zastupnika u obnašanju njegove redovne zastupničke dužnosti te tima utjecati na rad sabora. Kazneni postupak može se pokrenuti i voditi nakon isteka zastupničkog mandata s obzirom na to da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Imamo rasprave, prava je u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovani zastupnik Nikola Grmoja.

Odmah da kažem neću ispunit cijelo vrijeme, ali želim o dvije različite teme u dva odvojena govora govoriti i zato sam se prijavio završno.

Pitanje imuniteta pojedinih dužnosnika je vrlo ozbiljno pitanje i potrebno je stalno preispitivati i odredbe i praksu, ali najvažnije da se bez obzira na rasprave propisi provode. Ako je nekome Ustavom ili zakonima dana ovlast da o nečemu odlučuje, onda je odgovornost onoga koji odlučuje da to radi u skladu s onim što misli da je ispravno pa i kad je imunitet u pitanju. Napominjem da imunitet nikog ne štiti od kaznenog progona i da će i onaj koji ima imunitet odgovarati kad mu imunitet prestaje, bilo skidanjem imuniteta, bilo prestankom dužnosti. Do sad su jedino Josip Broz Tito i Kralj Aleksandar Karađorđević bili na svojim dužnostima doživotno. U mandatu 2008.-2011. drugi dan nakon što sam položio prisegu odlučivalo se o imunitetu Branimira Glavaša. HDZ je prihvatio zahtjev DORH-a za skidanjem imuniteta za nastavkom postupka, ali je odbio zahtjev DROH-a za skidanje imuniteta za pritvor. Dakle, niti optužba za ratni zločin nije bila dovoljna da se podrži skidanje imuniteta na zahtjev DORH-a. Također, to isto treba zbog zapisnika reći, u tom mandatu napravljen je još jedan presedan, po prvi put je skinut imunitet zastupniku zbog tužbe privatnog tužitelja. Tužen je bio Željko Jovanović, a privatni tužitelj HDZ. Osim ta dva slučaja sabor se držao uspostavljene prakse da se po zahtjevima privatnih tužitelja ne skida imunitet, a da se na zahtjev DORH-a skida imunitet. Tu praksu doveli smo u pitanje u travnju 2017. zbog jednog konkretnog slučaja i definirali novi stav, prilikom odlučivanja vodite ćemo se kriterijima je li nužno da se postupak protiv zastupnika vodi dok mu traje mandat ili se to može napraviti i nakon mandata te hoće li zastupnik imati pravedniji proces dok je zastupnik ili kada se povuče iz politike. I nakon tog stava u slučajevima kada je DORH tražio skidanje imuniteta glasali smo za njihove zahtjeve, izuzetak je bio jedan slučaj kada je MIP izravno odlučio o jednom zahtjevu DORH-a za pritvor, a sabor naknadno potvrdio jel se radilo o zahtjevu koji je došao u ustavnoj stanci i tada smo istaknuli da je DORH tražio skidanje imuniteta za pritvor, a da na kraju sudu uopće nije podnio zahtjev za pritvor.

U samo jednom slučaju glasao sam protiv skidanja imuniteta za pritvor jer sam smatrao da je zahtjev toliko loše obrazložen da uopće nije bio podoban da dođe pred sud. Ostao sam u manjini iako nisam bio sam, ali je na kraju sud odbio taj zahtjev. Za razliku od zastupnika koje srećem u saboru i s kojima ponekad sam u politici saveznik, a ponekad suparnik ovdje se radi o osobi koju nikad nisam vidio i u tom i u svim drugim slučajevima vodio sam se kriterijem mislim li da je nešto ispravno ili ne, pri tom sam svjestan mogućih i negativnih interpretacija tog stava, ali zato je važno imati isti kriterij prema svima. Što se tiče slučaja članova Vlade, DORH je postupao u skladu sa važećim zakonima i ako se zakoni promijene DORH će postupati u skladu s njima, ali granice ovlasti i ravnotežu moći raznih grana vlasti postavlja HS. I sada su one postavljene, ali postavljene su tako da praktički imunitet ne postoji. Ako se svaki zahtjev DORH-a odobrava onda imuniteta de faco nema, ima samo spoznaja da vam možda policija neće pokucati u šest ujutro nego da će se to desiti neki drugi dan u neki drugi sat. Ali svaka, a posebno represivna institucija mora biti spremna na propitivanje svoga rada. Odvjetništvo je to svakako na sudu, ali u slučajevima poput aktualnih potrebno je preispitivati i prije. I onda kad ocjene da nema elemenata za pokretanje postupka i onda kad ocjene da ima. I zato ostajemo kod stava da i dalje nema automatizma. Imunitet ne štiti od kaznenog progona. On će se provesti kad-tad osim ako niste doživotni predsjednik ili kralj, a u demokratskoj zemlji toga nema. Što se tiče popisa dužnosnika koji imaju imunitet nemamo ništa protiv da i članovi vlade budu u istom statusu kao i zastupnici uključujući i to da o njihovom imunitetu odlučuje sabor koji im iskazuje povjerenje, a ne vlada. Na taj način ne bi se ni u teoriji moglo dogoditi ono na što upozorava Predsjednik Republike, a to je da diskrecijskom odlukom tijela koje nema takav demokratski legitimitet država u jedno jutro praktički ostane bez vodstva. Iako su mnogi zbog nerazumijevanja to protumačili kao jednu vrstu napada na DORH stvar je potpuno suprotna. Radi se o zaštiti DORH-a da sam ocjenjuje političke posljedice, da ne treba politički kalkulirati i da svoj posao može obavljati još samostalnije i neovisnije nego dosada. Ako ocijeni da protiv nekog treba pokrenuti postupak DORH to može pokrenuti bez političkih kalkulacija, a političke kalkulacije u tom slučaju ostaju na saboru i zastupnicima. Što se tiče konkretnog prijedloga MIP-a za skidanje imuniteta odnosno za odobrenje, za ne davanje odobrenja zahtjeva za gospodina Frankovića i Miletića mi ćemo temeljem dosadašnje prakse podržati taj prijedlog.

Što se tiče zahtjeva gospodina Horvata za aktiviranjem i mirovanjem mandata MIP je postupio u potpunosti u skladu sa zakonom. Međutim, tu ima jedna druga dimenzija oko koje bi bilo dobro nešto reći. Prvo, ja ne želim ni u kom slučaju se izjašnjavati o postupku protiv gospodina Horvata, o razlozima njegove ostavke ni o razlozima zašto je stavio mandat u mirovanje ponovo. I ono što želim reći je da se nadam da činjenica da u ovom slučaju prema dosadašnjim tumačenjima institucija ima pravo na 6 + 6 nije na njega utjecala. Ali ako se ne varam prema važećim zakonima kada bi se bilo tko od nas ovdje prisutnih zastupnika koji obnaša dužnost dulje od godine dana odlučio na mirovanje mandata ne bi imao pravo na 6 + 6. Ako, ako sam u krivu nek me neko u replici demantira jer zato sam i uzeo pojedinačnu raspravu. Prema tome, u ovom slučaju se, a to ponovit ću nije niti moralna prodika, niti kritiziranje zastupnika Horvata. On je napravio onako kako su mu rekle Stručne službe na što ima pravo. Trebalo bi preispitati odredbu zakona o dužnosnicima i Zakona o zastupnicima i pravima zastupnika da se u ovom slučaju kad vas čeka mandat u saboru, kada imate pravo doći na dužnost koju su vas građani birali da se odredba tumači in favorem tome da vas de facto potiče da možete staviti mandat u mirovanje i da nemate nikakve posljedice što se tiče plaće, kao da ste i u saboru. Pročitat ću vam Članak 15a. Zakona o pravima državnih dužnosnika. Pravo iz Članka 15. ovoga zakona, a to je upravo ova naknada, pravo na, iz Članak 15. ovoga zakona ne može ostvariti državni dužnosnik razriješen dužnosti zbog ranijeg postojanja činjenica koje su mu bile poznate ili su mu morale biti poznate u vrijeme njegova imenovanja na dužnost, a nije ih predočio predlagatelju no za koje je mogao pretpostaviti da bi bile objektivna zapreka njegovu imenovanju za dužnost. Ne znam može li se i ova odredba u ovome slučaju primijeniti, ali da treba problematizirati činjenicu da netko tko ima mandat ima pravo na plaću u Hrvatskom saboru, ostvaruje isto pravo temeljem naknade 6 + 6. Ne želeći doći u poziciju da moraliziram jer bi onda i netko meni mogao moralizirati pa je onda bolje da se toga suzdržim. Želim istaknuti da tu odredbu treba onda uskladiti sa duhom vremena, prilagoditi je tako da se ne potiče i ne tumači tako da netko ima pravo 6 mjeseci otići na odmor nakon godine dana u saboru, pustiti nekog drugog 6 mjeseci ili godinu dana jer ima godinu dana plaću i taj onda za godinu dana ponovno ima pravo na 6 + 6. To bi bio jedan prepetuum mobile naknada za koju sam siguran da nije bila intencija zakonodavca, a posebno ne kolega iz MOST-a kada su 2017. predlagale izmjenu ovoga zakona. Pa replika je u suštini da pohvalim misli kolege Bauka jel sve te dvojbe da li automatizmom odlučivati na Mandatno-imunitetnom povjerenstvu unatoč prethodnoj praksi ili odlučivati da tako kažem arbitrarnošću odnosno da mi ulazimo u meritum zahtjeva DORH-a kao što smo mogli recimo kod slučaja Stjepana Kovača kojeg smo pritvorili u kolovozu temeljem odluke MIP-a, a drugi dan ga MIP pustio pa smo u Mandatno-imunitetnom povjerenstvu iznimno heterogeni evo ja sam popisao i članove SDP-a, HDZ-a, Socijaldemokrata, Domovinskog pokreta, nezavisnog Zekanovića probamo napraviti konsenzus jer smo stvari osjetljive, a u pitanju je dakle stvar naših kolega, u pitanju je, u pitanju su teške životne stvari o kojima mi moramo dati prijedlog, a tijekom ljetnog perioda i odlučivati, dakle pokušavamo donijeti, to govorim prije svega zbog hrvatske javnosti, pokušavamo donijeti odluke kojih se možemo držati i principijelno i odlučili smo se da nastavimo sa automatizmom zato što bi možebitno ulaženje MIP-a u meritum predmeta moglo uzrokovati još veće probleme. Ja moram reći da u potpunosti razumijem dileme i sam sam ih ovdje iznosio jel doista postoji opasnost ako ćete preispitivati svaki zahtjev DORH-a onda preispitujete ustvari i povjerenje u tu instituciju. A ako ćete automatizmom funkcionirati onda pretvarate sabor u poštanski sandučić, onda se smisao imuniteta kao takvoga gubi. Kažu oni koji bolje znaju teoriju od mene da parlamentarci imaju imunitet da se spriječi iživljavanje posebno oporbe iživljavanje vlasti nad onima koji im mogu biti politički protivnici, ali ako ide po automatizmu onda nema više ni toga. Prema tome, osjetljivo je pitanje s jedne strane može se gledat kao dodatna povlastica, a s druge strane se može gledat kao zaštita relativno normalnog funkcioniranja države. Ova teoretska šansa koja teoretski postoji da se premijer i pet ministara nađu isti dan pod udarom bez da o tome jedno drugo tijelo odlučuje jest jedna vrsta opasnosti. Uvaženi kolega Bauk. Ja neću o pravu, to nije moje područje i ne bi rado uopće tumačila ovo što ste vi rekli, ali evo imam jednu potrebu vam reći da je 20,00 sati kad pogledamo onu stranu tamo nema nikoga ni od vaših kolega ni ništa. Meni je to žalosno i nekako sam imala to potrebu da vam to kažem da smo mi ostali da bi vas saslušali i sama bi bila otišla, ali mi nije dala Nada kaže to naš Arsen priča pa nećemo otići.

Zahvaljujem. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bauk.